Kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom.

Poslovnika. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Molimo bih predstavnicu predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovana ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Izvolite ministrice.

Ministarstvo poljoprivrede pomno je razmotrilo zaprimljene primjedbe, prijedloge i mišljenja te je izradilo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi. Glavni cilj ovog zakona je usklađivanje Zakona o akvakulturi s nastalim izmjenama propisa EU koje je potrebno preuzeti, a nastale su nakon usvajanja Zakona o akvakulturi. U odnosu na uzgoj tuna zakonom se propisuje nova odredba o označavanju uzgojnih instalacija radi praćenja sljedivosti za uzgoj tuna. Nadalje, zakon propisuje osnove za raspolaganje kapacitetima uzgoja tuna kojima raspolaže RH kao i najvećom ulaznom količinom ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području RH. S obzirom na veći broj uzgajivača tuna u RH ovim zakonom propisana je osnova za donošenje pravilnika vezanog za način i strukturu raspolaganja dodijeljenim kapacitetima. Zakon također omogućava učinkovitiju provedbu inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona na način da pored ribarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede ubuduće inspekciji nadzor će provoditi i ovlašteni inspektori Carinske uprave Ministarstva financija. Zakon kao novinu propisuje da sva plovila koja se koriste u akvakulturi trebaju biti upisana u registar plovila u akvakulturi. U odnosu na prvo čitanje u zakon se uvodi novi način provođenja postupka dodjela potpora te se propisuje da se o dodjeli potpore odlučuje rješenjem odnosno propisuje se upravni postupak i moguće je podnijeti žalbu ministarstvu u slučaju kada korisnici smatraju da im je njihovo pravo uskraćeno i protivno zakonskim i podzakonskim aktima čime se osigurava primjereno postupanje u dijelu dodjele potpore u akvakulturi i omogućavanje pravne zaštite stranaka u postupku i pokretanje upravnog spora. U odnosu na tekst prijedloga zakona u tekst Konačnog prijedloga Zakona o akvakulturi ugrađene su sve primjedbe Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, a koje se odnose na Članke 6., 15. i 21. i isključivo su nomotehničke naravi. Također, napravljene su potrebne izmjene u Člancima 3. i 9. zakona koje se odnose na precizniju klasifikaciju kopnenih voda koje se koriste u akvakulturi te su uvrštene izmjene u Članku 4. koje se odnose na preciznije definiranje akata koje je potrebno ishoditi za izdavanje dozvole za obavljanje akvakulture na kopnu u slučaju kad je zemljište na kojem se obavlja akvakultura u privatnom vlasništvu. Slijedom svega navedenog danas u raspravi imamo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi koji će pružiti potreban pravni okvir za daljnje unapređenje konkurentnosti akvakulture i njezine održivosti u društvenom i gospodarskom smislu i to poglavito u dijelu koji se odnosi na uzgoj tune. Ostanite ministrice jer imamo nekoliko replika, prvi je kolega Ante Bačić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice ma moje pitanje je vezano za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Znamo da smo 2014. do 2020. imali nekih negdje 252 milijuna na raspolaganju i znamo da je fond upravo i namijenjen vezano s ciljem postizanja jedinstvene zajedničke ribarstvene politike. Što se tiče tog proteklog razdoblja zanima me jeste li zadovoljni sa iskorištenosti samoga fonda i kako teku pripreme ministarstva za upravo ovo novo programsko razdoblje od 2021. do '27. posebice vezano za nove fondove koji će biti namijenjeni sektoru upravo ribarstva.

Što se tiče iskorištenosti ona je negdje danas oko milijardu 950 miliona kuna od čega je isplaćeno nešto malo manje od milijardu. Jesmo li zadovoljni ili nismo s obzirom da taj fond je jedini fond koji nije bio akreditiran, te je akreditiran tek 2017. godine evo mogu sjećam toga jako dobro kao tada nadležna državna tajnica za ribarstvo mogu reći da današnja iskorištenost od negdje 75% i isplate na razini 36-37% su značajan napredak, a jesam li zadovoljna ili ne, ubrzat ćemo još i više.

Hrvatska akvakultura u posljednje 3 godine bilježi rast od 2016. do 2019. kao što ste dobro primijetili, rast je bio značajan, on je bio negdje oko 17-18%, ova godina nemamo još konačne podatke, rast nije sigurno na toj razini, ali po našim privremenim podacima do pada, do pada nije došlo. Što se tiče programa potpore hrvatsko predsjedništvo baš u ovom dijelu je uspjelo iznjedriti vrlo značajne mjere što se tiče promjene operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo koje je na početku Europska komisija odbijala. Upravo su u tijeku natječaji, bit će ih još. Smatramo da je to mjera koja je najznačajnije pomogla hrvatskim dionicima u sektoru akvakulture, međutim pored te mjere mi smo i prvotne državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi s 19 miliona kuna povećali za 30 miliona kuna. Danas je ugovoreno ukupno 16 miliona kuna, a isplaćeno 14 uz te dodatne mjere. Gospođo ministrice akvakultura je važna gospodarska grana, tuna je jedan od naših najznačajnijih izvoznih proizvoda, svega 10 do 15% domaće tune završi na hrvatskom tržištu odnosno na hrvatskom stolu, ostatak se izvozi. Mene zanima možemo li s jedne strane stvoriti pretpostavke za izvoz proizvoda sa dodanom vrijednošću, a što bi uvelike pomoglo obnovi otočnih zajednica i naravno dodatno zapošljavanje, a s druge strane osigurati veću potrošnju domaće tune na domaćem tržištu imajuću u vidu i ovaj interes koji je nekako sad prevladao u posljednje vrijeme i za domaćim poljoprivrednim proizvodima i za domaćom ribom od strane naših potrošača.

Ne možemo biti zadovoljni razinom potrošnje ribe općenito u Hrvatskoj, ona je daleko ispod europskog prosjeka. Naša zadnja istraživanja govore da se to ipak nešto povećalo, a koliko uskoro ćemo kad ona budu gotova i provjerena obavijestiti javnost. No svakako smo ispod EU prosjeka i potrebno je poduzeti dodatne napore. Neke učinke daje i suradnja kroz operativni program za pomorstvo i ribarstvo osobito mjera 4.3 koja se odnosi na marketing ribe i proizvoda akvakulture. Pa prije svega ministrice drago mi je da napokon Vlada u kojoj ste vi je krenula u proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, žao mi je što ste odbijali ovih posljednjih godina, a poglavito od kad je MOST predlagao tako da iđemo prema suverenom ostvarenju kontrole našeg Jadrana, dijela Jadrana koje imamo suvereno pravo po međunarodnom pravu. Ja bi vas međutim pitao da u RH imamo kapacitete i prostore za akvakulturu tj. ribogojilišta kao što je Ruda, koje je najveće u Europi, dogodio se da je sad trenutno odlagalište, pišu vam ljudi sa toga područja gdje je bilo 40 radnih mjesta, 240 bazena za ribu, sad je to odlagalište.

Da ponovit ću ovdje, znači kratko da gospodarski isključivi pojas i zaštićeni ekološki ribolovni pojas što se tiče ribarstva i zajedničke ribarstvene politike i nemaju razlike u dijelu koji se odnosi na ribarstvo, a Hrvatska je sa svojim partnerima i kroz činjenicu da 62 inspektora danas jesu ovlašteni inspektori zajednice itekako posljednjih godina štitila hrvatsko more i ono od granice teritorijalno koje je proglasila zaštićenim i naši su napreci, suradnja i zaštita recimo posebna kroz oblik trogodišnjeg sporazuma koji će se produžiti u dijelu sa Jabučkom kotlinom urodili plodom i prepoznati na međunarodnoj razini. Što se tiče ribogojilišta, slatkovodnog ribnjaka pastrva je u pitanju jel tako, Ruda, koliko ja znam nedavno je na zakonit način u ovom Ministarstvu poljoprivrede s obzirom da su bili zadovoljeni uvjeti izdana povlastica za obavljanje djelatnosti akvakulture za ovaj ribnjak. Sada će nam se obratiti poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Poštovana ministrice nije točno ovo što iznova ponavljate to je laž. Dakle, proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa mi definiramo ekološki maksimum izlova u svojem gospodarskom pojasu do crte sredine i time možemo ograničiti izlovljavanje koje su do sada Talijani činili s obzirom da je njihova ribarska flota puno opremljenija i brža od naše.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice razlika između prvog i drugog čitanja u ovom prijedlogu izmjene i dopune Zakona o akvakulturi se između ostalog odnosi vezano uz jednu pravnu zaštitu i stajalište odnosno odluka Ustavnog suda RH koja je bila u tom smislu i to ste sada ugradili u ovu izmjenu i dopunu zakona.

Hvala lijepo na pitanju, dakle Ustavni sud je u svojoj presudi od 20. listopada u dijelu koji se odnosi na Zakon o poljoprivredi, nije Zakon o akvakulturi bio u pitanju naglasio da je Članak 15. stavak 3. koji, ništavan i taj članak da odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nisu upravni akti. Inače ću spomenuti i za to imam i pisane dokaze, riječ je o odredbi u različitim zakonima o potporama u poljoprivredni primjenjuje od 2010. godine, ustavna sudba je podnesena 2015. godine, a za dio za koji imam pisane dokaze mogu kao nadležni ministar u ovom trenutku potvrditi da se ja uvijek zalažem za veću pravnu zaštitu, da se nje ne trebamo bojati ako su odluke u redu i da smo mi takve izmjene Zakona o poljoprivredi poduzeli puno prije ove presude Ustavnog suda, taj zakon je i u, mislim puno prije, nekoliko mjeseci paralelno sada kada je već takva ustavna tužba, kada je već Ustavni sud donio takvu odluku mi mijenjamo i Zakon o akvakulturi iako to nitko nije od nas tražio. Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovana ministrice značajno pitanje u akvakulturi su bolesti organizama u uzgoju. Na tržištu RH registriran je oskudan broj lijekova za primjenu u akvakulturi što zbog stalnog korištenja istih može generirati … [[ne razumije se]] uzročnika bolesti na raspoložive lijekove. Uvozom riblje mlađi za potrebe uzgoja zbog rizika unošenja devastirajućih bolesti, da li je provedeno epidemiološko zoniranje u smislu geografskih područja koja su opasna? I drugo. Uz to glavni problem u svakodnevnoj akvakulturi je regulacija djelatnosti sa osnove korištenja resursa. Pa me zanima, da li je uspostavljen odgovarajući zakonsko-administrativni okvir i u čemu se razlikuje od bivšega ako je uopće uspostavljen? Ja moram priznati da ja nisam dobro čula ova pitanja. Ja jednostavno nisam njih dobro čula. Nemate nikakav komentar? Ništa. … [[Upadica se ne razumije.]] Dobro. Onda idemo dalje. Prelazimo na izvjestitelje odbora, žele li uzeti riječ? Ako ne, onda idemo na raspravu. Prva je na redu poštovana kolegica Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo ministrice, zastupnice i zastupnici. Skloni smo svake izmjene i dopune zakonskih rješenja promatrati pod povećalom kritičnosti. No, ono što je potrebno naglasiti vezano uz ove izmjene i dopune jest činjenica da su one između ostalog rezultat rasta broja uzgajivača tuna u Republici Hrvatskoj, a što je uzročno-posljedično vezano i uz potrebu uvođenja posebnih mjera upravljanja resursima, kao i gospodarskom aktivnošću koja treba biti u skladu sa europskim zakonskim okvirom i preuzetim obavezama. Ovim Prijedlogom zakona uređuje se provedba zajedničke ribarstvene politike Europske unije u dijelu koji se odnosi na fakulturu i uspostavu sustava sukladnosti, ali i prikupljanja i uporabe podataka u sektoru ribarstva, pa tako i podataka o plovilima u akvakulturi. To su pravila kojima se trebamo prilagoditi, ne samo zbog normativnog usklađivanja, već i sa ciljem zaštite i očuvanja ribljeg fonda, daljnjeg planiranja upravljanja ribarstvom kao gospodarskom djelatnošću, ali i očuvanja biološke raznolikosti Jadranskog mora.

Godišnje proizvodimo 3 tisuće 200 tona tune i tu postoji bitan prostor za povećanje, a dodatni potencijal može se prepoznati i u razvoju ostalih segmenata ribarstva sa kojima uzgoj tune jest povezan, što sve zajedno može utjecati na modernizaciju ribarske flote, gradnju luka i pristaništa te ekonomski rast i zapošljavanje lokalnog stanovništva. Iako se u posljednje 2 godine povećala konzumacija ribe, u Hrvatskoj još uvijek je niska. Potražnja za domaćim lokalno proizvedenim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima tijekom pandemije je rasla, pa tako i potražnja za ribom i ostalim morskim plodovima. Kako bi kupci bili sigurni da kupuju hrvatski proizvod, važno je pravilno i vidljivo označavanje proizvoda kao i njihova sljedivost, a zajedničkom ribarstvenom politikom kao ključni elementi postavljeni su zajednički tržišni standardi, informacije za potrošače i organizacije proizvođača. I dok je s jedne strane COVID kriza utjecala na veću potražnju domaćih proizvoda, sektor ipak trpi posljedice te stoga kroz niz mjera za ribarstvo vezanih uz potporu tijekom COVID krize isplaćeno 200 milijuna kuna od kojih su 40 milijuna kuna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa Europskom komisijom programiralo mjere za pomoć ribarima i prerađivačima, financiranje i privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, za potpore male vrijednosti osigurano je 30 milijuna kuna.

Vidljiva je usmjerenost prema financiranju sigurnog, održivog, inovativnog ribarstva i ribarstva koje je sposobno odgovoriti na krizne situacije kao i financiranje ulaganja koje se poboljšati sigurnost, energetsku učinkovitost i kvalitetu ulova na ribarskim plovilima Europske unije. Primjerice fond se može koristiti za financiranje zamjene ili modernizacije motora ribarskih brodova radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2. Omogućit će se i promicanje generacijske obnove u struci podržavajući pravo stjecanja plovila od strane mladih ribara. Da bi pridonijeli sigurnosti hrane u Europskoj uniji i smanjili ovisnost o uvozu ribljih proizvoda iz trećih zemalja, pregovarači su također potvrdili potrebu za daljnjom potporom domaćoj akvakulturi poticanjem ulaganja u sektor te promicanjem kvalitete i dodane vrijednosti takvih proizvoda. Sve ovo treba biti popraćeno i pojednostavljivanjem procesa korištenja sredstava, ali i glavnom okosnicom svih novih europskih politika, većim usmjeravanjem na rezultate koje želimo postići. To će biti dobar vjetar u leđa i našim hrvatskim ribarima, pa će se i dodatnom prilagodbom našeg normativnog okvira između ostalog i prijedlogom akta o kojem danas razgovaramo osigurati bolja pripremljenost za korištenje sredstava. Ta sredstva treba promatrati i kroz utjecaj koja će ona imati i na razvoj akvakulture u Jadranu kroz utjecaj na otočne zajednice, ali i u puno širem kontekstu zaštite našeg bisera Jadranskog mora. Zaštita Jadrana sadržana je i u odluci iz 2003. godine kojom je Hrvatska u vrijeme kada još uvijek nije bila država članica Europske unije proglasila svoj zaštićeni ekološko-ribolovni pojas koji sadrži sve bitne elemente isključivog gospodarskog pojasa.

Ribarska plovila Europske unije imaju jednako pravo pristupa tim vodama i ne može im se zabraniti pristup, niti naplaćivati, a pravo nadzora i kontrole provedbe tih pravila imaju svi hrvatski inspektori koji sada kao inspektori Europske unije mogu u ZERP-u kontrolirati sve ribarice uključujući i ribarice drugih država članica. U duhu dobrosusjedskih odnosa i europskom duhu Hrvatska će proglasiti i ostale sastavnice isključivog gospodarskog pojasa koje nisu sadržane u zaštićeno ekološko-ribolovnom pojasu te time dodatno ojačati svoje usmjerenje prema ekološkoj zaštiti Jadrana i našeg ribljeg fonda. Spomenula bih još jednu nedovoljno prepoznatu činjenicu koja je vezana uz akvakulturu i ribarstvo općenito, a riječ je o plavoj ekonomiji koja je visoko infiltrirana u druge gospodarske aktivnosti. Radi se ovdje o korištenju otpada od ribe za proizvodnju hrane za životinje, želatine, raznih dodataka prehrani kao što su OMEGA3 i OMEGA6 esencijalne masne kiseline, hidrolizirani kolagen, neki kozmetički proizvodi ali i odjevni predmeti. Uz navedeno, riblji otpad moguće je koristiti i za proizvodnju bioplina, a čime posredno utječemo i na smanjenje utjecaja emisija CO2 na okoliš. Poznato je i da danas svaka druga riba za konzumaciju dolazi iz akvakulture, pa ako promatramo koliko održivi sustavi akvakulture i uzgajališta za ribe mogu smanjiti pritisak na riblje stokove, jasno nam je da poticanjem ove vrste proizvodnje i njenim održivim upravljanjem pružamo dodatnu potporu očuvanju i zaštiti ekosustava u kojem obitavaju. U ime Kluba zastupnika HDZ-a želim reći da ćemo mi podržati ovaj predloženi zakon i da se radujemo svakom unapređenju koje primjećujemo u sektoru akvakulture. A kolega Bulj govorit će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Narod mora znati da dugogodišnja borba se isplati što se tiče našeg isključivog gospodarskog pojasa i da napokon i ovaj zakon o kojem govorimo će imati veći značaj poglavito po tome što ćemo prema najavama od Vlade tj. prema najavama, prema prijedlogu proglasiti isključivi gospodarski pojas. Premda prije nekoliko dana kada je to gospodin Bačić i rekao naš kolega predsjednik Kluba vijećnika tada ministar u Vladi je rekao da on to prvi put čuje. Ali uglavnom proglašenje isključivog gospodarskog pojasa je pobjeda hrvatskog naroda. Znači, nije isto isključivi gospodarski pojas ZERP što ste godinama tvrdili, jer je bio prioritet Mosta i kada smo bili u pregovorima oko Vlade tada smo možete provjeriti da je bio prvi prioritet isključivi gospodarski pojas. U svim županijama baš zbog našeg ribljeg fonda, zbog proširenja suverenoga prava na međunarodnom na našem Jadranu je 24 tisuće kvadratnih kilometara. To je ono ta razlika koju mi imamo pravo, a to što inspektor, inspektorat radi i što će raditi to je obala. To je obaveza i Hrvatske obalne straže. Ali kada govorim Hrvatske obalne straže koju naravno moramo pojačati i to kontrolirati i drugim načinima od dronova i svega j er to je naš potencijal. Do sada to nismo radili. Do sada to nismo radili i sve vaše pokušaje, ja sam ponosan što sam na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije tražio također uz ovaj prijedlog koji sam govorio, predlagao, ovdje niste glasali za isključivi gospodarski pojas. Predlagao sam čak na županijama.

Niti jedna županija nije to prihvatila, niti jedna da se proglasi isključivi gospodarski pojas. Tonči Tadić tadašnji predlagatelj kada je on govorio naš prethodnik je išao samnom na sjednice iz Zagreba do Sinja. Imao je sve, nama prezentaciju koju je dao potporu nama i zaista ti ljudi koji su u to vrijeme to predlagali nije to prihvaćeno. Ali tada su bile okolnosti da je bilo bolje biti sa Talijanima, nego štititi nacionalni interes. Zato proglašenje idući tjedan ja ću prvi zapljeskati kada bude, prvi ću zapljeskati jer to je pobjeda i demant 5 godina u ovome Saboru i godinama prije dok sam bio na drugim razinama sam govorio o proglašenju isključivog, podržavao tu ideju. I drago mi je da ste se napokon evo da je kolega Bačić i HDZ-e promijenili i koalicijski partneri evo prije mene i gospođa Marijana Petir prije nekoliko dana je rekla jednom mediju da isključivi gospodarski pojas opće ne treba proglašavati, da to Talijani će proglasiti, da to je isto kao i ZERP, da je to ista priča. Tako hvala i Marijani Petir što će glasati za isključivi gospodarski pojas. Zaista vam se zahvaljujem nakon dugogodišnjeg političkoga rada vi ste zaista također dat ćete potporu nama, našoj ideji da zaštitimo to naše to je naše pravo. To nije pitanje kada će Talijani proglasiti. To nije pitanje isključivi gospodarski pojas da mi moramo … [[ne razumije se]] od Talijana hoće li nam dati ruku da bude naša ne znam tajnica Vijeća Europe ili da će biti u Europskoj komisiji Šuica vaša kolegica iz Europskog parlamenta. Ovo je nadstranačko pitanje i zato ja sam sretan zbog hrvatskog naroda. Premda mi je drago da je Branko Bačić kojega ima veliko iskustvo promijenio mišljenje. Stvarno mi je drago da je promijenio mišljenje i drago mi je što mi je Ante Sanader malo prije dao dvije opomene bez ikakvoga razloga, samo da me navuče da mi zabrani govoriti, evo da me navuče premda u idućoj točki po članku 242. ono što je bilo u prethodnoj točki ne bi trebalo vrijediti u novoj točki. Ali za Mira Bulja to pravilo ne vrijedi i redovito dobiva opomene. Što se tiče znači same akvakulture hrvatski građani puno jedu uvozne ribe koju uvozimo dok kao Mediteranska država najviše koristi Europska unija po stanovniku koristi oko 25 kilograma prema istraživanjima europskim.

Imaju brojne probleme sa gdje je dozvoljeno Talijanima ribarenje, njima nije ribarskim flotama tako da imamo te probleme. Ali isključivim gospodarskim pojasom evo Bogu hvala i slava da ćemo idući tjedan, a nadam se prihvatiti to i drago mi je još jednom da je i kolega Bačić i kolegica Petir, i Borić i svi oni koji su tvrdili da je isključivi gospodarski pojas je ništa, da ničemu ne vrijedi, da je to beznačajno ipak smo napokon evo dobili tu mogućnost da proglasimo isključivi gospodarski pojas. Napokon da i ja slušam te lijepe riječi. Znam da ćete sada reći da je to potrebno, da su Talijani proglasili, ali 5 godina ipak je netko će ima, nitko neće odgovarati za štete koje su nanesene hrvatskim građanima da bi se dodvorili europskim i briselskim činovnicima. … [[ne razumije se]] kada se uhićivalo, lociralo, transferiralo hrvatske generale mi smo tezgarili sa hrvatskim Jadranom i hrvatskim teritorijem. A još bih jednom rekao da ribogojilište najveće u Europi kada govorimo o pastrvi imamo na području otoka tj. Cetinskog kraja Rude 240 bazena. To je rijeka Ruda tj. pritok rijeke Cetine, 240 bazena. Jednostavno se dogodilo u tri rečenice stane što je bilo. Privatizacija, dugovi, stečaj. Tu je radilo 40-tak obitelji na tome području. 800 tona je bio kapacitet toga ribogojilišta i mislim da imaju nekakvi pomaci i na moje zastupničko pitanje ministrica je govorila da mi je odgovorila, pa ću provjeriti, da je dobivena dozvola za korištenje ribogojilišta da više ne bude to odlagalište. Jer je šteta da na tome području imamo najveći bazen što se tiče riječne ribe, to je znači pastrve koju bi hrvatski građani trebali jesti, a i samodostatnost je vrlo bitna. Vidjeli smo u ovoj korona krizi da je samodostatnost ono što je vrlo bitno. Dosta više GMO proizvoda. Dosta više znači glifosata tretiranog proizvoda. Imamo dobre kapacitete za izvoz kao što je slučaj sa tunom koju uglavnom izvozimo. I nadam se da će ribogojilište, da će se naći investitor za ribogojilište

Ali da ti kapaciteti koje imamo moramo aktivirati pod hitno. Moramo promovirati da je bitno konzumirati ribu domaću ribu, a ne smrznutu uvoznu da uvozni lobiji dobivaju sredstva tj. Da uništavaju naše ribare. I jedan od ponosnijih dana u ovome Saboru bit će kada budemo glasali ovdje o isključivom gospodarskom pojasu. Napokon je hrvatski narod pobijedio. Ali mi je žao što smo čekali Talijane da ga Talijani proglase i da mi pod pritiskom drugih, interes je Talijanima dolje prema Africi, ali nebitno, u ovome trenutku što ćemo ga proglasiti isključivi gospodarski pojas i kolega Borić, i kolegica Petir, i kolega naravno predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković da će i on glasati za isključivi gospodarski pojas. Žao mi je što to nismo napravili kada se ovdje glasalo u prošlom mandatu u dva navrata. I sada imamo prijedlog Mosta jer je to vrlo bitno i to je suvereno pravo hrvatskoga naroda na Jadranu i to je ono što smo morali i prije zaštititi.

Kolegica Petir izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kolega Bulj je povrijedio članak 238. jer se ne zna ponašati u sabornici. Iznosi neistine i klevete. Ja sam se oduvijek zalagala za isključivi gospodarski pojas. Dapače u vrijeme kada kolega Miro Bulj nije politički niti postojao. Dakle namjerno izvrće moje riječi, a ne priprema se niti za jednu raspravu, nego ponavlja jedno te isto kao da je pojeo pokvarenu ploču i mi to moramo ovdje trpjeti. Terorizira nas iz dana u dan. To ne spada pod povredu Poslovnika. Dakle, vi ste legitimno imali pravo izreći svoj stav koji je više bio replika, nego povreda Poslovnika. Dakle dajem vam opomenu, a činjenica je da je puno toga što je izgovoreno ili netočno, ili neistina ali to ne spada pod povredu Poslovnika na žalost. O tome odlučuju naši građani. Članak 238. velepoštovani IGP-e, Miro Bulj je danas ovdje nas opet krivo svih najprije javnost informirao, a n as pokušao i uvrijediti, naravno kleveće itd. I naša je dužnost da na to upozorimo građane. Zašto? Jer on tvrdi da je on kao predsjednik Mjesnog odbora Suhač već prije 10 godina sve znao o IGP-u i da se već tada zalagao u tom mjesnom odboru sa svojom političkom karijerom da se to proglasi, ali da ga nitko nije čuo do evo ovih dana kada će HDZ-e to riješiti i bez njega. Kolega Grmoja izvolite.

Dakle, iako nas nije politički bilo i borili smo se ovdje u Hrvatskom saboru i hvala vam što ste promijenili mišljenje i što ćete podržati isključivi gospodarski pojas. Ima kolega Bulj drugu opomenu. Kolega Bačić ima dvije opomene. Budite oprezni jer iduća intervencija će vas koštati prava na govor. … [[Upadica se ne razumije.]] Da, da. Svako interpretira istinu na svoj način, a izborni rezultati pokazuju što narod o tome misli. Idemo sada dalje. Sada je na redu poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite, Klub Centra i Glasa. Hvala lijepo. Pred nama je u drugom čitanju izmjene i dopuna Zakona o akvakulturi. Prvo mi smo i u prvom čitanju, mi mislim Klub Centra i Glasa podržali ovaj zakon i podržat ćemo ga i u drugom čitanju kao što uvijek podržavamo dobre prijedloge i ono što čini napredak. Ali dopustite mi da kažem još nekoliko rečenica. Ja izuzetno volim kada je ministrica Vučković u Saboru i kada obrazlaže svoje zakone, a to ona u pravilu uvijek čini. Vi znate da ja nisam podržala ovu Vladu, ali apsolutno cijenim svakog onog ministra koji dođe i meritorno govori o stvarima. Čak što više ona vam i koristi neke druge prilike ako vam nije odgovorila provjeri i odgovori. I to pokazuje zapravo i meni uvijek pokazuje kako neki od ministara treba raditi svoj posao, tako da dopustite da ja kao jedna oporbena zastupnica pohvalim rad ministrice Vučković. Neću se složiti sa nekim rješenjima, ali ulazimo u sadržaj, ali forma i način na koji radi je apsolutno za pohvaliti. I vratit ću se na temu. Zašto su ove izmjene i dopune zakona išle? Išle su zbog teme uzgoja tune, zbog količine ulovljenih divljih tuna, zbog inspekcijskog nadzora, zbog reguliranja potpora. I ja ću ovoj temi govoriti, krenut ću sa aspekta zaštite okoliša odnosno prostornog planiranja, pa završiti u gospodarstvu. Za razliku od drugih zemalja koje su planirali razvoj kopna, mi smo planirali i razvoj mora. Jadransko more je jedno od sredozemnih mora i ono je najhladnije u tom smislu i ja da ne ponavljam i nikada ne volim ponavljati ono što u obrazloženju piše. To možemo pročitati i to uvodno predlagatelj uvijek kaže. Dakle, kada je riječ o tunama mi imamo nekakve druge uvjete i načine od drugih zemalja koje su u Sredozemlju, mi koji imamo Jadransko more. Mi planiramo u Jadranskom moru između ostalog planiramo i lokacije za akvakulturu i tu moramo biti izuzetno osjetljivi. Dakle, riječ je o jednom zaljevu koji nije u odnosu na mora to nije prevelik … [[ne razumije se]] i moramo biti osjetljivi i pametno planirati. Pred jedno 10-tak, 15-tak godina kada su krenule izmjene županijskih planova tada je zaista u županijskim planovima i kasnije općinskim su se pojavljivale razne opcije.

Dakle, mi to moramo pažljivo planirati da jednim lošim planiranjem ne bih ugrozili neke druge sadržaje koji su nam važni. Jadransko more koje nam je u tom smislu i gospodarski resurs, ali ako ga mi ne zaštitimo i ne vodimo računa o tome, neće nitko. Prve procjene utjecaja na okoliš koje su bile su zaista bile vrlo, vrlo stroge sa jakim mjerama, sa mjerama koje su morale pratiti što se dešava jer uzgoj tune i uopće takve ribe oni na morsko dno naravno u smislu kada je proces hranjenja ostavljaju strašno puno nečistoće. Jer moramo znati da jedan kvadratni metar posidonija dakle, to su morske trave koje su na dnu otprilike proizvode 14 litara kisika, a vama posidonija nema šanse da više bude tamo gdje su kavezi i gdje je uzgoj. I naravno da nakon iskustva koje su imale neke druge zemlje a i mi zaista možemo reći da ono koliko ja imam saznanja nemamo nekakva loša iskustva u smislu da imamo nekih trajnijih posljedica na okoliš. Naravno da posljedica je jer toga više nema, ali se zaista o tome mora voditi računa. I dolazim do onog trećeg gospodarstvo. Ako želite razvoj gospodarstva vi morate u neku ravnotežu staviti sve ovo. Morate staviti prostorno planiranje tog, Jadransko more je malo more da ponovim dakle gdje morate imati i luke nautičkog turizma i turističke zone i prostor za razvoj naselja i plaže i uređene plaže i neuređene plaže morate imati nekakvu ovakvu gospodarsku djelatnost. Morate voditi računa o zaštiti okoliša da bi zapravo mogli razvijati gospodarstvo. Iz jednostavnog razloga jedan od najboljih i najuspješnijih izvoznih proizvoda Hrvatske je tuna. Bilo bi dobro da više tune imamo na domaćem tržištu, dakle i za nas. Ali to će tokom vremena doći. Naravno da u doba kakvo je ovo doba, dakle doba u koroni mi svaku raspravu se dotaknemo bez obzira da li su izmjene zakona išle zbog nekakvih veza uz koronu ili ne, mi se definitivno tog moramo dotaknuti i dotaknemo se, se pokaže da morate imati neke stabilne grane, grane koje vam i u doba korone dalje mogu biti.

Dakle, to je sa jedne strane tradicija, s druge strane sad smo napravili izmjenu i dopunu zakona da olakšamo ali i da iskontroliramo. Ono što je važno, važno je da stavite jasne uvjete, jasne kriterije, da omogućite dobar odnos svega, dakle i prostornog planiranja i sa aspekta zaštite okoliša, ali mogućnost razvoja i gospodarstva. Tuna je nešto što omogućuje razvoj gospodarstva, dakle naravno proizvodnja tune to tako mislim. I da zaključim, mi ćemo i ovu izmjenu i dopunu zakona podržati. Namjerno sam pitala ministricu vezano uz odluku Ustavnog suda i dobro je. Kad dobijete u resor jednu odluku koja vam je vezana uz neki drugi propis, dobro je onda kad mijenjate i neki propis gdje se ta odluka ne veže na to da o tome vodite računa iz jednostavnog razloga. Nije dobro da se donose propisi i nije dobro da imamo propise za koje onda imamo odluke Ustavnog suda da su u pojedinim stvarima protu, dakle da nisu u skladu sa Ustavom. Protu ustavom je teža kategorija. Više mi se sviđa da kažem da nisu u skladu sa Ustavom, odnosno kroz ovu odluku je bilo riječi o jednoj pravnoj zaštiti i dobro je da je i u tom propisu to napravljeno imajući na umu da je u listopadu ove godine bila ta odluka. Jeste. Onda prije nego što kolegi Dretaru dam riječ u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta samo informacija da je hrvatska rukometna ženska reprezentacija pobijedila 25:20 Rumunjsku i blizu je polufinala. Pozdrav našim djevojkama, držite se! Eto morat ću vam dati opomenu poštovani gospodine predsjedniče Sabora, jer ste mi uzeli riječ iz usta. Lijepi pozdrav svima, poštovane kolegice, poštovane kolege. Tema ovih izmjena i dopuna Zakona o aquakulturi su prvenstveno usklađivanje sa europskom ribarstvenom politikom i utvrđivanje nacionalnih ciljeva razvoja aquakulture i reguliranje načina i uvjeta obavljanja djelatnosti iste. Bitno je to spomenuti i nove odredbe koje će pomoći i pri nadzoru i pri kontroli uzgoja u poslovnim jedinicama aquakulture. Samo eto nekoliko rečenica o općenitom stanju, jer znamo i sami da su mora izuzetno osjetljiva na razne vrste ekoloških ugroza. More je jedan veliki, živi organizam, pa tako naravno i ribe koje žive u njima, a koje se u određenom trenutku pretvaraju i u određeni gospodarski potencijal svake države. Po nekim istraživanjima razina eksploatacija Jadranskog mora iz godine u godinu sve je veća što je uz klimatske promjene dovelo i do neželjenih posljedica. Pad biomase gospodarski najvažnijih vrsta praćen padom ulova i smanjenjem veličine zrelih jedinki doveo je do potrebe za organiziranim i kontroliranim uzgojem prvo brancina, orade, pa dagnje i kamenice u novije vrijeme i plavoperajne tune. Dakle, do razvoja morske aquakulture. Još jedan mali problem što tržnice, odnosno burze ribe u Hrvatskoj na našoj obali nikada nisu zaživjele. Čuli smo svi priče kako vlasnici restorana šalju glisere na pučinu gdje presreću ribarske brodove i na licu mjesta kupuju biranu robu po već dogovorenim cijenama. Burze ribe to je svima jasno omogućile bi našim ribarima da svoj ulov prodaju po potencijalno najboljim cijenama i to uz pravedno natjecanje svih onih koji su za tu ribu zainteresirani. Ovdje moram na tren stati i zahvaliti se poštovanoj gospođi ministrici Vučković na brzom i korektnom odgovoru na pitanje naše zastupnice Ružice Vuković. Na žalost model prodaje kroz burze pokazao se neuspješnim na hrvatskoj strani Jadrana iz specifičnih razloga. To su dužina i razvedenost naše obale koja onda eto u transportu prema burzama ribe utječe i na kvalitetu i na svježinu ribe, te naravno i na samu volju ribara da svoju ribu plasiraju putem burzi. Zato ih ovim putem i pozivamo i sve one u aquakulturi kao i profesionalne ribare da se aktivnije uključe u reguliranje tržišta ribe kroz burze jer je to jasno svima u njihovom interesu.

Pa su ove izmjene zakona i donošenje pravilnika kojim će se propisati upravljanje tim kapacitetima inicijativa koju pozdravljamo. Razumljivo je kako raste broj kaveza za uzgoj tune, raste i količina izlovljene tune i prodane tune koju eto treba na neki način i nahraniti. Zato smatramo da treba kvalitetno nadzirati i izlov sitne plave ribe koja je uz glavonošce najčešća hrana u aquakulturi. Višegodišnji plan oporavka stoka plavoperajne tune sadržan je i u Uredbi EU. Hrvatska je zadaća dostaviti plan ribolova i plan upravljanja ribolovnim kapacitetima u razumnom smislu osiguranja ravnoteže izlova i stabilnosti biomase u Jadranu. Trenutno eto za one koje možda zanima i taj podatak, za potrebe uzgoja u Jadranskom moru propisana je najmanja veličina izlovljene divlje tune od 8 kilograma ili 75 centimetara. Nadzor nad svim segmentima aquakulture dodijeljen je inspektorima Državnog inspektorata pa su tu i veterinarski i sanitarni, poljoprivredni i inspektori zaštite okoliša što smatramo i adekvatnim načinom kontrole. Propisane su i kazne za obavljanje djelatnosti aquakulture bez dozvole, za nedozvoljeno ili prekomjerno uzimanje iz prirode divljih ribljih vrsta prvenstveno naravno tune. Kazne su tu i za onemogućavanje inspekcijskih nalaza, trgovanje tunom bez propisane dokumentacije, te cijeli niz potencijalnih prekršaja, a iznose smatramo odgovarajućim i uravnoteženima. Iz svega navedenog Klub zastupnika Domovinskog pokreta predložene izmjene i dopune Zakona o aquakulturi ocjenjuje pozitivnima, te ćemo ih podržati u daljnjoj saborskoj proceduri. Ne zaboravimo niti djelatnike na tren slatkovodne aquakulture. Evo već spomenute ribnjake pastrve, ali i velike slatkovodne ribnjake prvenstveno naravno šarana i soma. Često čitamo da se, naročito u ljetnim mjesecima tamo događaju pomori ribe uglavnom zbog povišenih ljetnih temperatura. Ljetne temperature, naravno visoke, zagrijavaju vodu, smanjuju količinu kisika, omogućavaju bujanje raslinja koje onda naravno dovodi do pomora riba. I te naše slatkovodne aquakulturne djelatnike trebamo adekvatno zaštititi, omogućiti im obeštećenja sukladno postupku pretrpljene štete. Održivost u proizvodnji hrane strateška je odrednica svake države, te ćemo uvijek pozdraviti zakonske promjene koje vode ka poboljšanju uvjeta rada, a samim time i povećanja proizvodnje u aquakulturi i profesionalnom ribarstvu.

Zahvaljujem. Idemo sada na Klub zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Martina Grman Kizivat. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o aquakulturi koji su glavni ciljevi usklađivanja zakona sa nastalim izmjenama propisa EU vezano za najveći kapacitet uzgoja tune i najveće ulazne količine ulovljenih divljih tuna koje se smiju unijeti na uzgajališta, omogućavanje sljedivosti na uzgajalištima tuna, te uvođenje registra plovila. Uzgoj tune od izuzetne je važnosti za hrvatsko ribarstvo zbog velike vrijednosti proizvodnje, ali i činjenice da se na tu djelatnost nadovezuju ribolov male plave ribe koja služi kao hrana za tune, te drugi sektori. Lov tune strogo je ograničen. Praktički svaki ulovljeni primjerak mora se evidentirati. Takav režim zaštite nema ni jedna druga riba, a vjerojatno ni bilo koja kopnena životinja. U Hrvatskoj je ove godine odobren ulov za 952,53 tona tune. Taj ribolov mogao je ove godine obavljati 18 brodova većinom sa zadarskog područja. Pitanje je poštuju li svi u EU pravila koja su usvojena, jer nam natpisi u medijima o ilegalnom izlovu tune govore da ilegalno tržište cvjeta. Zbog ilegalne trgovine plavoperjane tune upravo se i traži stroža kontrola izlova tune. Danas je prilika da se progovori generalno o aquakulturi koja je definirana Uredbom EU broj 1380/2013. Aquakultura je strateška grana gospodarstva u RH, te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija. Aquakultura je djelatnost koja se bavi uzgojem vodenih organizama uključujući ribu, mekušce, rakove te morske alge. Proces uzgoja podrazumijeva određeni oblik intervencije, na primjer umjetni mrijest, dohrana, zaštita od predatora itd. Prema podacima širom svijeta se uzgaja 567 vrsta morskih i slatkovodnih organizama. Zbog sve veće potrebe za nutrijentima iz morskih i slatkovodnih organizama, te ograničenosti divljih izvora istih aquakultura je jedna od najbrže rastućih aktivnosti u proizvodnji hrane u posljednjih nekoliko godina s prosječnom godišnjom stopom rasta od 6 do 8% godišnje. Na globalnoj razini aquakultura danas čini polovicu svjetske opskrbe vodenim organizmima za ljudsku prehranu. Hrvatska ima dugu tradiciju uzgoja aquatičnih organizama. Organizirani uzgoj kamenica u Malostonskom zaljevu zabilježen je još u 16. stoljeću, a Hrvatska je bila pionir u uzgoju brancina i orade na Mediteranu. Još uvijek smo jedna od vodećih zemalja u uzgoju ove vrste. Brancin, orada tuna, dagnja danas su najznačajnije uzgojene vrste u hrvatskoj aquakulturi koje se intenzivno razvijaju i bilježi konstantan porast produktivnosti i zaposlenja. Moram naglasiti i još jednu činjenicu, aquakultura može značajno utjecati i na okoliš. Povećana je misija organskih tvari čiji izvor su izmet uzgajanih organizama, te nepojedena hrana, emisija lijekova i ostale tvari koje se koriste u uzgoju, bijeg i potencijalno invazivnih vrsta iz uzgajališta, te mogućnost prijenosa bolesti organizma iz uzgoja na divlje populacije i obrnuto mogu negativno utjecati na okolne eko sustave. Preduvjet održivog razvoja aquakulture koordinirano je prostorno planiranje i zoniranje riječnih slivova i morskih područja, te osiguravanje potrebnih lokacija za uzgoj i prateću infrastrukturu. Održiva aquakultura oslanja se na znanstvena istraživanja i primjenu rezultata ovih istraživanja u praksi i u cilju unapređivanja uzgojnih tehnologija kojima će se smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Danas u vrijeme pandemije svi smo svjesni da je domaća hrana najveće bogatstvo neke države, a ovo je upravo sektor koji proizvodi hranu, a uz to zapošljava i veliki broj ljudi i pretežno je vezan za naša ruralna i otočna područja. Zbog toga je ribarstvo i aquakultura od izrazite važnosti ne samo kao gospodarska grana već i zbog svoje tradicije i kulturoloških značajki. U registar ribarske flote RH upisano je 4039 plovila, dok plovila za kočarski ribolov čine oko 14% ribolovne flote RH. Izravno zapošljava 1400 ljudi. U industriji prerade ribe radi oko 3300 ljudi. Ukupna proizvodnja u aquakulturi godišnje iznosi više od 17000 tona u vrijednosti od 100 milijuna eura, pri čemu uzgoj bijele morske ribe obuhvaća gotovo 70% ukupne vrijednosti proizvodnje u aquakulturi. Ribarstvo je uvijek imalo socijalni efekt otočnog i priobalnog stanovništva, a sad se svelo na tri, četiri velike tvrtke sa korporativnim upravljanjem koji dirigiraju politiku ribarstva i aquakulture prema sebi potpuno zanemarujući interes priobalnog i otočnog stanovništva, ribara, te širi državni i društveni interes. Pitanje je i plasmana ribe. Svjedoci smo da sustav veletržnica ne funkcionira na zadovoljavajućoj razini. Brojni su problemi više od dva desetljeća, a pratili smo i uspostavu sustava veletržnica. Pitanje funkcioniranja veletržnica ribom sigurno zanima i ribare i sve proizvođače na području aquakulture. Prije svega kolika su sredstva uložena u izradnju i opremanje po svakoj od veletržnica, koliko veletržnica još radi i da li su neke likvidirane i iz kojih razloga. Europska komisija nalaže da se u omotnicama za ribarstvo 40% poticajnih sredstava ulaže direktno u aquakulturu, jer smo svjesni činjenice da ulov ne može nadomjestiti rastuće potrebe za hranom iz mora populacije EU koja uvozi velike količine ribe. A gdje su hrvatski građani u konzumaciji ribe? Visoka cijena ribe i nedostatak jeftine ribe na tržnicama primjerice srdela kao i niska svijest o važnosti konzumacije ribe rezultira činjenicom da hrvatski građanin pojede godišnje 8 do 9 kg ribe, dok je europski prosjek 25 kg po stanovniku godišnje. I da ministrice, jučer na odboru niste znali ili niste htjeli reći ovu poražavajuću činjenicu ali Hrvati godišnje pojedu 8 do 9 kg ribe po glavi stanovništva u 2019. godini prema Državnom zavodu za statistiku. A recimo 2015. taj prosjek je bio 18,4 kg ribe po glavi stanovnika. Prepolovljena je konzumacija i sigurno nije da su Hrvati prestali jesti ribu jer je više ne vole, već im je preskupa. Sramota! Imamo more, imamo ribe, a ne možemo si je priuštiti. Da, to je ono što je vaša Vlada uspjela napraviti po ovom pitanju. Prije smo u kontinentalnoj Hrvatskoj više konzumirali slatkovodne ribe, pa i one iz ribnjaka. Kada govorimo o aquakulturi pitanje je šta je sa uzgojem slatkovodne ribe u ribnjacima diljem kontinentalne Hrvatske. Hrvatska je prije Domovinskog rata bila perjanica slatkovodnog ribarstva. S prijeratnih 18000 tona slatkovodne ribe proizvodnja je pala za 6 puta. Sramota je da strateška odrednica bude proizvodnja 5000 tona za 2020. za uzgoj toplovodne, slatkovodne vrste. Treba napomenuti da se velika količina proizvoda u ratarstvu koristila za ishranu slatkovodne ribe, pa su obiteljska poljoprivredna gospodarstva imala siguran plasman i znali su unaprijed koliko treba proizvoditi. S obzirom na europski zeleni plan i poticanje kraćih lanaca opskrbe nužno je pokrenuti aktivnosti vezano uz jačanje slatkovodnog gospodarstva koje će potaknuti i razvoj ostalih pratećih djelatnosti. Dakle ministrice, nemojte se zatvoriti u svoj kabinet u Vukovarskoj, izađite na teren. Razgovarajte sa ribarima, razgovarajte sa proizvođačima ribe i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Pitajte ih koliki su njihovi problemi, izradite strategiju, akcijske planove kao i poticajni zakonodavni okvir za proizvodnju ne samo plavoperjane tune koju će uglavnom pojesti Japanci jer mi si je ne možemo priuštiti zbog visoke cijene od 160 kuna po kilogramu, a nekad i do preko 250 kuna. Ali zato treba poticati uzgoj riba kako morskih, tako i slatkovodnih koje će si hrvatski građani moći priuštiti barem dva puta tjedno. Prije je svako veće selo u Hrvatskoj imalo i svoju poljoprivrednu zadrugu gdje su agronomi, ekonomisti pomagali poljoprivrednicima u proizvodnji i plasmanu robe. Potičite organizaciju proizvođača u aquakulturi kao i suradnju sa znanstveno-istraživačkim ustanovama. Sljedeći put kad dođete u Hrvatski sabor nemojte da vam izmjene zakona diktiraju samo EU odredbe. Valjda u Hrvatskoj imamo i vlastitu pamet kako pomoći ribarima i proizvođačima aquakulture na Jadranu i kontinentalnoj Hrvatskoj. Nemojte mijenjati zakon i samo da bi dodali još koju vrstu inspekcija, pa će nam sada tako nadzirati provedbu Zakona o aquakulturi prema članku 30. Zakona viši ribarski inspektori, ovlašteni državni službenici Ministarstva financija, Carinske uprave u transportu i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva, veterinarski, sanitarni, poljoprivredni i inspektori zaštite prirode Državnog inspektorata u skladu sa posebnim propisima. Neće se tu znati koji je inspektor za što nadležan. SDP će podržati usklađivanje sa direktivama EU, ali nas žalosti da dolazite u Sabor samo kada predlažete populističke mjere ili usklađivanje sa direktivama EU. Razmislite da li bi bolji Zakon o aquakulturi bio korisnije rješenje. Idemo sada na pojedinačnu raspravu. Javio se poštovani kolega Bulj. Izvolite.

Evo kada implementiramo ovu direktivu EU i puste uredbe neće biti riješeni svi problemi hrvatskim proizvođačima u aquakulturi, govorimo o proizvodnji ribe nego nadam se da će u Hrvatskoj se konzumirati više domaće ribe, više slatkovodne ribe proizvedene u našem kontinentalnom dijelu a također i morske ribe jer smo na dnu EU bez obzira što smo mediteranska država, što imamo prekrasno more, rijeke, ribogojilišta koja su evo raspadnuta. Spomenuo sam ribogojilište u Rudi. Nadam se da će ovom dozvolom za rad se naći netko da će pokrenuti tu proizvodnju u 240 bazena u najvećem ribogojilištu pastrve u Europi to je u pritoku rijeke Cetine u Rudi, u selu Ruda. Nadam se da čim prije ćemo vidjeti tu napokon proizvodnju, 40 zaposlenih a po meni je najveći problem što Hrvati vrlo malo konzumiraju ribe.

Nadam se da će taj naš veliki mogućnost gospodarskog i razvoja i proizvodnje zdrave, domaće hrane u ovoj korona kriza je razotkrila nedostatnost, a pogotovo će naglasiti još jednom i pojedinačno da mi je drago što će idući tjedan i kolega Bačić i kolega Borić i kolegica Petir što će zajedno izglasati isključivi gospodarski pojas.

To je naravno neistina i to je dobro za hrvatski narod, za suvereno pravo hrvatskoga naroda na isključivom gospodarskom pojasu.

Čak sam bio u otvorenoj emisiji, na istoj strani smo bili ja i Tonči “Otvoreno“, Tonči Tadić i ja, a nasuprot je bio Vladimir Šeks koji je obrazlagao cijelu emisiju da nije bilo moguće proglasiti zbog uhićivanja, lociranja, transferiranja generala isključivi gospodarski pojas. Ali tada kad kaže kolega Borić ti si bio predsjednik mjesnog odbora, da bio sam predsjednik mjesnog odbora ali sam bio jedan od koordinatora more – kopno.

Na svim županijama jadranskim uz more mi smo dali prijedlog i zaključak. Zbog čega niste podržali nije bitno, ali ovo je dobro da jedinstveno izglasavamo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa i da napokon suvereno pravo ostvari hrvatski narod na svome moru. To je naše pravo, međunarodno pravo. Nas je i Vijeće Europe pozivalo 2013. da proglasimo isključivi gospodarski pojas. Pa nije bez veze da je ZERP isto onda ne bi isključivi gospodarski pojas proglašavali. Sjećam se brojnih, noćima smo ovdje raspravljali o isključivom gospodarskom pojasu, brojne replike kolega Bačić, ja njemu, on meni. To je bilo non-stop. Međutim je činjenica da idući tjedan napokon Hrvatski narod pobjeđuje, napokon. Ali tribali smo čekat puno godina, nitko neće odgovarati za štete koje su nanesene što nismo prije proglasili, puno prije primjenu isključivog gospodarskog pojasa. Razlika između ZERP-a i isključivog gospodarskog pojasa je znate što? Pune primjene. ZEPR vam je kao da kupite auto bez kola, vjetrobranskog stakla, retrovizora, volana i sjedala. Zašto bi proglašavali isključivi gospodarski pojas kolega Bačiću da je isto kao i ZERP. Kolega Sačić vi ste prvi. Pa poštovani kolega Bulj, nemojte osvrtat na ovu posprdnu primjedbu i po meni neprimjerenu da ste kao predsjednik mjesnog Odbora Suhač bili, kao niste znali nešto o IGP-u. Primjerice ja sam prikupljao bio u toj inicijativi nakon saznanja od Tončija Tadića od 2001. godine i s ponosom ističem da sam kao član Udruge vinogradara Jalžabet iz Varaždin brega prikupljao potpise za i za zaštitu Jadrana i za IGP, i za kopno, more sa jednom jedinom željom spojimo zelenu i plavu Hrvatsku, zaštitimo hrvatski Jadran, zato smo ginuli. I zato mislim i vjerujem da će HDZ na dan proglašenja IGP-a ovdje kad ćemo dići ruke sa velikom zahvalnošću zahvaliti svim hrvatskim domoljubima, suverenistima koji su branili hrvatsko more. Imate odgovor, izvolite. Pa ja bih odmah rekao da sam ponosan što sam krenuo u politiku prije aktivizma kandidirajući se u svome selu i to nije nikakav problem. I sad uopće mi nije to, to mi je čak na ponos šta u svome selu se kandidiram, tu ću živjeti, ostati i umrijeti u mome Sinju, na mom Suhaču i borit se za to područje koliko god mogu. Nadam se da će se stvoriti mogućnosti bolje da nam što više ljudi ostane na tome području moga Sinja, Cetinskog kraja i cijelog područja Dalmatinske zagore. I nikakav, problem što se tiče isključivog gospodarskog pojasa svih inicijativa koje su se vodile poglavito povezivanje Hrvatske zelene i plavog Jadrana mislim da je more i kopno bila preteča ovih inicijativa i borbi za proglašenje pune primjene isključivog gospodarskoga pojasa. I nadam se i očekujem da ćemo idućeg tjedna napokon svi zajedno izglasati isključivi gospodarski pojas. Pa evo gospodin velepoštovani Miro Bulj, jednostavno evo koristi svaku priliku da istakne vlastitu važnost u proglašenju tog gospodarskog pojasa. Ali ja ću se malo podsjetiti i vratiti u povijest 2016. godine nakon izbora. MOST je pregovarao sa HDZ-om da slože Vladu i tu su uvjeti bili, je se nešto govorilo i o tome, ali uvjeti su bili da bi se stvorila Vlada dužnosnici, Zakon o dužnosnicima, ovrhe, RTV, HNB, HBOR itd. IGP-a nije bilo uopće nigdje, nije vas uopće interesiralo.

Nakon toga ste počeli tražiti prostore koje ste u pregovorima zaboravili, jednostavno vas nije bilo briga i sada se vraćate kada HDZ to želi riješiti i riješit će sljedeći tjedan i uopće neće biti nikakvih problema, a MOST može glasat za to ako bude htio. Kolega Boriću, prvi uvjet kojega sam ja tražio u MOST-u kada sam ušao kao nestranačka osoba na listu je bilo proglašenje isključivog pojasa i to je dogovoreno i potpisano. To je prva. Ja znam da ćete vi braniti Andreja Plenkovića. Vi ste pahuljica Plenkovićeva, vi ste sve za Plenkovića. Vi ste oni koji će ga braniti, ali govorite neistinu. Isključivi gospodarski pojas je bio uvjet, ponavljam još jednom MOST-ov a Andrej Plenković je u 21 stranicu obrazložio zbog čega ne proglasiti. Zbog toga što ste morali uključivati, locirati, transferirati hrvatske generale. Hvala lijepa kolega Bulj. … [[Upadica Bulj, ne čuje se.]] Idemo sada, hajde nemojte vikati. Kolega Bulj molim vas nemojte vikati dobit ćete treću opomenu, nećete više moći sudjelovati danas u radu. Sada je na redu završno u ime Kluba zastupnika MOST-a kolega Grmoja, izvolite. Nisam se mislio javiti, ali budući da je kolega Borić besraman onda sam odlučio da se ipak moram javiti. Dakle, prva odluka Andreja Plenkovića je bila pokretanje konzultacija oko proglašenja isključivog gospodarskog pojasa pod našim pritiskom. Niste tada bili.

Dakle i tu se, znači pregovaralo o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. I neke vaše kolege su imale u tome časnu ulogu poput kolege Stiera koji se zalagao da Hrvatska proglasi isključivi gospodarski pojas, dok je Andrej Plenković stalno izražavao određenu rezervu prema tome. Dakle, ovo je odluka za koju se MOST zalaže ne od svojih početaka, nego i od svojih prapočetaka. Dakle, ja sam osobno sudjelovao u inicijativi „More i kopno“, tražili smo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. I da odmah razjasnimo, drago nam je da će ova hrvatska Vlada i ova vladajuća većina uz potporu ja se nadam svih oporbenih stranaka glasovati za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, znači na Jadranu u skladu sa Konvencijom o pravu mora iz 1982. Mi možemo danas govoriti o aktualnom vanjsko-političkom kontekstu, da je Italija krenula u proglašenje IGP-a, ali iz perspektive sadašnjosti i budućnosti ta je rasprava potpuno irelevantna. Bitno je da ćemo konačno proglasiti IGP. Kada govorimo o koristima, mi u MOST-u shvaćamo da se radi o morskom prostoru koji je sve vrjedniji, kojeg treba nadzirati i čuvati od prekomjernog korištenja, zagađenja također. Ne vodimo se u ovom slučaju nekakvim jeftinim i ograničenim populističkim ili političkim pristupom koji se svodi „use, nase i podase“ i to od danas do sutra. Znači nego vodimo računa da je Hrvatska neovisno o svemu ipak od idućeg tjedna proglasila svoj isključivi gospodarski pojas i da će to ostati i kada se okolnosti promijene. Isto tako, sigurno da očekujem da će odluka imati i neke rezerve s obzirom da ima određenih pitanja, znači oko samog razgraničenja. Isto tako treba biti realan i konstatirati da smo primjerice zapustili znači i more kao bitan resurs i to njegovu prometnu funkciju pa su naše luke poput Rijeke postale drugorazredne čak i u lokalnom jadranskom kontekstu. I mi nemamo u ovom trenutku i to je jedina istina dovoljno snage za fizičku prisutnost u IGP-u. Kada uzmemo u obzir tu i neke druge činjenice Hrvatska se i to je ono što je žalosno odrekla svoje pomorske tradicije i to trebamo mijenjati svi zajedno, dakle ne može to ostvariti niti MOST, niti SDP, niti Suverenisti, niti HDZ sam po sebi. Znači našim Jadranom se odvija na žalost promet koji završava u talijanskim i slovenskim lukama. Mi moramo imati jasan plan kako Hrvatsku promovirati i unapređivati kao pomorsku državu. Tu je ova aquakultura, tu je ribarenje koje je jako važno. Ako to naravno nećemo mijenjati, onda nam ni ovaj IGP kojim ćemo kolega Bulj naravno zapljeskati idući tjedan neće donijeti toliko željenu korist kakvu svi mi ovdje bez obzira na ove kritike koje upućujemo prema kolegama ja sam uvjeren da oni priželjkuju također da Hrvatska od toga ima koristi. Javio se završno i kolega Zekanović u ime kluba Hrvatskih suverenista.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. Prije desetak godina moj prvi nepolitički aktivizam ali aktivizam bio je vezan uz akciju „More i kopno“

Skupili smo 170, 180 000 potpisa i tu sam krenuo nekako. Za one koji su zaboravili a nadam se i siguran sam da se mnogi sjećaju ove akcije, radilo se o inicijativi koja je tražila od hrvatske Vlade tadašnje da se proglasi isključivi gospodarski pojas. Isključivi gospodarski pojas je bio tema u Saboru mnogo puta, pa ću podsjetiti na 2007. godinu kada je naš Suverenist Pero Kovačević sa svojom ekipom, onda je to bila pravaška ekipa i dao, znači i prijedlog zakona za proglašenje IGP-a. Nikad se nije dogodio. Ja nisam siguran da svi znaju o čemu se radi kad govore o IGP-u. Ja ću pokušati samo kratko objasniti, već sam objašnjavao sa ovog mjesta ovdje. More svake države se dijeli na unutarnje more, koje je more između otoka i obale. Zatim teritorijalno more koje se proteže 12 nautičkih milja od zadnjeg otoka ili točke obale prema pučini. I onda od tih 12 nautičkih milja do epikontinentalnog pojasa, odnosno do linije razgraničenja nalaze se međunarodne vode gdje svaka država ima pravo proglasiti ZERP što smo mi napravili ili IGP. E sada ono što mnogi ne razumiju, a govore o ovome, a vi to znate pretpostavljam. Kad smo mi ušli u EU mi smo zapravo pristali na to da naše međunarodne vode postanu poštovana ministrice što? Europsko more i da tamo može ribariti svatko. Pa kad smo mi kolega Bačiću tu mi pričate, smetate me. Pa onda kad smo mi, ispričavam se. Sve u redu. Dakle, i onda smo mi pristali znači na to da Italija i sve ostale države članice EU mogu kod nas ribariti. Jel' tako? E međutim, kad mi proglasimo IGP a to svi moraju znati, a mi smo Suverenisti dali i pitanje Vladi i zahtjev Vladi ništa se ne mijenja. Jer europsko more i dalje ostaje europsko more i tamo može ribariti svatko. Gospodine Boriću i gospodine Bačiću, ništa se ne mijenja. Jel' se mijenja što? Ne mijenja se ništa, na žalost. Ali ima jedna mala caka, caka 21, kvaka kako god hoćete. Onda imamo jednu mogućnost da pošalje, znači kad ministrica naša sjedne sa Andrejem Plenkovićem i kaže slušaj Andrej, mi bi mogli sad Europskoj komisiji poslati pismo i tražiti potpunu zaštitu IGP-a. I onda u tom trenutku tamo više ribolova nema. Odgovara li to nama? Odgovara. Zašto? Jer hrvatske ribarice i tako tamo ne ribare, ribare isključivo talijanske. To je važno mrjestilište, a 70% ribe iz tog prostora i ovako i onako dolaze kod nas. Dakle, ključno pitanje je nije hoćemo li mi proglasiti IGP, zvalo se ZERP ili IGP je ista stvar. Ključan je onaj korak dalje. Ja ću podržati IGP, ali ključan korak dalje i to svi moraju znati. Hoće li Vlada Andreja Plenkovića nakon toga tražiti od Europske komisije potpunu zaštitu IGP-a. Samo je to pitanje. Ja ću staviti ruku u vatru, evo mogu se kladiti sa bilo kim ovdje i sa ljevice i sa desnice, kvazi desnice i oni koji ne znaju gdje su da se to dogoditi neće, odnosno da ćemo imati istovjetan režim ribolova talijanskih ribarica u hrvatskim međunarodnim vodama, istovjetan režim. To je ono što je bitno. Neće se ništa promijeniti. Pa šta vi mislite da su Talijani ludi da će oni pristati na to da daruju Hrvatskoj ono što je hrvatsko, naše međunarodne vode. Pa nisu. Nisu ludi. Oni će i dalje loviti ribu u našem dijelu međunarodnih voda i to je amen. Znate li do kada? Kad jednog dana u Vladi budu participirali hrvatski suverenisti ovoj ili onoj, e onda znajte to više neće biti tako.

Molim vas, za jednog časnog zastupnika ovo što radite nije dostojno. Izvolite se sjesti i nemojte na takav jedan ružan način pokušati manipulirati. Dobivate opomenu. Ovo je stvarno nekorektno. Kolega Bačić, izvolite završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Najprije sa ovim zakonom o aquakulturi ZERP i IGP nema nikakve veze. To je prva stvar, nikakve. Aquakultura, isključivi gospodarski pojas je udaljen na negdje oko 10, 11 ili 12 nautičkih milja. Nema niti jednog ribogojilišta, niti marikulture u isključivom gospodarskom pojasu jer je udaljen 12 nautičkih milja od pučinskih otoka i 12 nautičkih milja od polaznih crta za određenje teritorijalnog mora. To je u pravilu hrvatska obala. Jedino tamo gdje su pučinski otoci Hrvatska i još dublje ulazi u Jadran zbog toga što je Palagruža hrvatska. Upravo taj dio od Palagruže 12 nautičkih milja, još i više čini većim ZERP hrvatskim nego što je to, bi pripadalo temeljem polovice Jadrana gdje je granica epikontinentalni pojas između Hrvatske i Italije. Govoriti o ZERP-u i IGP-u treba nešto znati. Treba najprije znati Međunarodnu konvenciju o pravu mora, treba znati Hrvatski pomorski zakonik, treba nešto naučiti o tome. Treba znati da je danas govoriti o ZERP-u i o IGP-u i onda kad smo mi ovdje Hrvatska demokratska zajednica kao ove stranke koje danas govore niti su postojale niti su znali što je suverenizam, niti su znali što je isključivi gospodarski pojas, niti zašto se borimo za ZERP, niti zašto ga suspendiramo za države članice EU je izlično, nepotrebno. Dakle, proglašen je ZERP od strane Vlade Ivice Račana 23. rujna 2003. godine i odmah suspendiran na godinu dana.

Danas ulaskom, ne danas nego prije sedam godina ulaskom u EU bio on ZERP, bio on isključivi gospodarski pojas, bio on ekološka zona, bio on ribolovna zona to je zajedničko more EU i mi u njemu zajedno provodimo ribarstvenu politiku EU koja se odnosi i na naše ribare i na francuske ribare i na talijanske ribare i na grčke ribare i na sve ribare članice EU. Ono se ne odnosi na treće države nečlanice EU. Kada je išla u taj ulazak bilo je logično da proglasi isključivi gospodarski pojas. Nije ali treba reći to razlika između isključivog gospodarskog pojasa i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u naravi za interese Hrvatske, gospodarske, političke nema razlike. 99,9% sadržaja ZERP-a je i sadržaj IGP-a i u ekološkom aspektu i u ribolovnom aspektu. Jedino što ima IGP a nema ZERP to je nemogućnost. Mi proglašenjem ZERP-a ne možemo graditi umjetne otoke u ZERP-u 12 nautičkih milja od obale. I drugi, ne možemo iskorištavati energiju vjetra i mora, plime i oseke. To je razlika. A za ribare, kad proglasimo IGP ništa se promijenit neće, ništa niti će imati nešto bolju startnu poziciju, niti lošiju u odnosu na ZERP. To tko ne razumije ili ne želi ili se pravi glup. Kad je uvaženi zastupnik Tonči Tadić ovdje sa mnom imao milijun replika prije desetak, dvanaest godina imalo je smisla govoriti o ZERP-u, imalo je smisla jer tad nismo bili članica EU. I tad smo mogli propisivati u svom ZERP-u ili IGP-u uvjete kao samostalna država koja na tom ZERP-u ima svoja suverena prava. Ali je Vlada tada HDZ-a zajedno sa SDP-om utvrdila da je strateški nacionalni interes Hrvatske ući u EU.

A jači igrači od Slovenije su nam prijetili blokadom da će blokirati pregovore za ulazak u EU. Danas mi ne bi mogli imati 24 milijarde eura da smo stajali tamo zajedno sa Vučićem za što uvijek zagovaraju na Balkanu.

I mi smo to napravili [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Imamo ZERP

Ja sam također naglasio da se ništa ne mijenja, ali niste rekli ono ključno da imamo mogućnost poslati zahtjev Europskoj komisiji onda kad smo proglasili IGP. Kolega Zekanoviću dobivate opomenu. Međutim kolegice i kolege, dakle povreda Poslovnika počela se ponovno zloupotrebljavati. To više nema smisla. Dakle, čak je i kolega Sačić rekao nemam drugog načina pa ću onda izmisliti, dići povredu Poslovnika. Ja ću predložiti ako se ovo nastavi, ja ću predložiti da ponovno napravimo raspravu oko toga i da promijenimo Poslovnik, jer ovo nema smisla. Dakle imamo određene institute koje smo sami dogovorili, počeli smo ih zloupotrebljavati. Znači da ih trebamo mijenjati i ovo nema nikakvoga smisla. Sada ću zamoliti završno u ime predlagatelja ministricu poštovanu Mariju Vučković, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Želim zahvaliti svim saborskim zastupnicama i zastupnicima na sudjelovanju u raspravi, na davanju korisnih prijedloga i sugestija. Također posebno zahvaljujem i svima onima koji primjećuju rezultate rada u ribarstvu i aquakulturi, suradnja administracije, znanstvene zajednice i hrvatskih ribara i savjestan pristup koji pokazujemo pri izradi propisa i poštovanje koje prikazujemo i pokazujemo ovom Hrvatskom saboru. Međutim, isto tako želim konačno jasno otkloniti neistine koje se stalno ponavljaju. Te neistine su da će, znači istina je da između gospodarskog isključivog pojasa i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa u komponenti koja se odnosi na ribarstvo nema razlike. Naime, Pomorski zakonik glava V. članak 43. koji govori o isključivom gospodarskom pojasu jasno govori da se njime dodjeljuju suverena prava državi pod jedan - u iskorištavanju, istraživanju, očuvanju i gospodarenju morskim živim i neživim prirodnim bogatstvima. Pod dva - proizvodnja energije iz mora, morskih struja i vjetrova. I pod tri – izgradnja umjetnih otoka. Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas kojeg je Hrvatska proglasila 3. listopada 2003. godine temelji se na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. i Pomorskom zakoniku iz 1994. godine i njime se zemlji koja ga je proglasila daju suverena prava u iskorištavanju, istraživanju, očuvanju i gospodarenju morskih, živih prirodnih bogatstava, te u znanstveno-istraživačkom radu i očuvanju morskog okoliša.

Od ulaska u EU propisuje se način korištenja mora od strane plovila EU. Pri tome mi ih dobro štitimo, mi imamo napredak u očuvanju resursa, mi se borimo za naše ribare i mi imamo rast aquakulture od skoro 20% Netočan je podatak o 17000 tona, ona je blizu 20 000 tona. I druga neistina koju želim ovdje reći je neistina koja se uporno ponavlja o potrošnji ribe u Hrvatskoj po glavi stanovnika između 8 i 9 kg. Ja jučer na odboru nisam rekla točan podatak jer sam ga rekla da ga je potrebno provjeriti, ali ću ga sad ovdje reći. On je 18,4 kg po glavi stanovnika, on raste a mi zbog načela opreznosti i potrebnih provjera i različitih mišljenja određenih znanstvenika taj podatak dodatno provjeravamo. Hvala vam lijepa. Idemo redom. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovana ministrice, poznajem vas još dok ste bili državna tajnica po temeljitosti i ostali ste temeljiti i lijepo govorite. I da sam ja predsjednik Vlade bili bi i moj izbor, časna riječ. Ja sam isto rekao da se ništa ne mijenja i objasnio sam. Mislim da sam točno objasnio kao i vi. Međutim, odgovorite mi ali onako iskreno, jel' možete biti iskreni na ključno pitanje postoji li mogućnost, a ja znam da postoji jer sam razgovarao sa nekoliko sveučilišnih profesora koji se bave ovom temom, da onda vi kao ministarstvo odnosno Vlada RH od Komisije traži potpunu zaštitu IGP-a kao mrjestilišta za ribu. Mi sa time ništa ne bi izgubili nego bi dobili jako puno u tom ribarskom smislu, jer bi ribari iz tog mrjestilišta i ovako i onako išle u hrvatske teritorijalne vode, naši ribari ne bi trošili za naftu, ali ionako ne ribare tamo jer nemaju brodove koji su adekvatni za te udaljene destinacije. Hrvatska i Talijanska Republika pokazuju dobru suradnju u uspostavljanju isključivog gospodarskog pojasa. Isto tako posljednjih godina imamo izvanrednu suradnju vezano za zaštitu morskih resursa. Ponovit ću primjer Jabučke kotline i sporazum trogodišnji koji je potpisan nakon dugo napora u listopadu 2017. godine koji već ima pozitivne učinke na demerzalne morske resurse. Ponovit ću da imamo inicijative upravo mi iz RH o uspostavljanju novih takvih režima ograničavanja ribolova na drugim područjima. Ovdje ću naglasiti da je Hrvatska od ulaska u EU od svojih 3600 brodova koji čine flotu za gospodarski ribolov izgubila njih 82, Talijanska Republika više. Pri tome ću isto naglasiti u posljednje vrijeme da je za Talijansku Republiku uspostavljena obveza smanjivanja kočarske flote za 15% što je rezultat i suradnje i napora Hrvatske za zaštiti svoje resurse. Doviđenja! Hvala vam lijepa. Rekli ste šta ste imali. Kolega Bačić, izvolite. Poštovana gospođo ministrice, ovo što je kolega Zekanović otišao govori nije točno. Vi jako dobro znate, bili ste tada državna tajnica da je Hrvatska u dijelu Jabučke kotline koja se proteže i na hrvatsko teritorijalno more i na zaštićeni ekološko-ribolovni pojas čak dijelom prolazi i polovicu Jadrana je zaštićeno i u dogovoru sa Europskom komisijom je zabrana izlova. To je prva stvar. Druga stvar ono što je dobro, da će Italija proglasiti isključivi gospodarski pojas ako ga proglasi kako ga je najavila. Jer će onda cijeli Jadran što sada nije slučaj biti zaštićen sa hrvatske i sa talijanske strane. U ovom dijelu talijanski nepostojeći IGP, odnosno pravo kojeg oni imaju temeljem Međunarodne konvencije o pravu mora danas je otvoreno more. I to je ono što pričinjava štetu Jadranu. Onog trenutka kad Talijani proglase isključivi gospodarski pojas moći ćemo štititi cijeli Jadran. Kolega Brumnić, dajte prije nego što se javite promislite to što govorite i ne dobacujte sa mjesta. A još gore kad besmislice dobacujete.

Kolega Bulj, izvolite. Ministrice Europska komisija je 2013. godine dala neovisnu i da se istraži, tj. napravila je istraživanje gdje je utvrđeno da Hrvatska zbog toga što nije proglasila isključivi gospodarski pojas godišnje gubi više od milijardu kuna. Vi ste s time upoznati i znate dobro da nije isto ZERP i isključivi gospodarski pojas, jer bi bilo besmisleno da ovaj Sabor i ova Vlada predlaže isključivi gospodarski pojas, nego vi imate drugi problem. Zašto niste prihvatili kada je neka druga politička opcija predlagala isključivi gospodarski pojas. Mi ćemo prihvatiti ovo, ali pet godina tvrdite da isključivi gospodarski pojas i ZERP da je to isto.

Sto puta sam rekla razlike nema u ribarstvu. I sad sam citirala u čemu postoje razlike, ali što ću ja sad.

Zahvaljujem se. Poštovana ministrice, imam pitanje koje na žalost ne mogu riješiti na Odboru za okoliš, a tiče se prijava Udruga malostonskih školjkara koji traže ponovna testiranja i protive se zapravo izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom Razdolju. Kao što znate, prva testiranja koja su bila jesu pokazala da postoji opasnost i da je mogućnost da otpadne vode prodru do Malostonskog zaljeva. S obzirom da je za uništenje zapravo mogućnost aquakulture u Malostonskom zaljevu dovoljno da se to dogodi jednom, dakle jednom a svjesni smo i a svjesni smo i klimatskih promjena i naglih promjena vremena koje mogu dodatno to potaknuti. Da li ste spremni napraviti dodatna ispitivanja i zatražiti da se zaista pokažu garancije da je to apsolutno nemoguće da otpadne vode dođu iz Centra za gospodarenje otpadom u Malostonski zaljev [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] posebno imajući na umu da je kamenica zaštićena na europskoj razini.

Također u listopadu je Malostonska kamenica dobila međunarodnu oznaku izvornosti na europskoj razini. Ulažemo značajne napore u suradnju i pomoć Malostonskim školjkarima i svim školjkarima u Hrvatskoj. Što se tiče Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje ono je dobilo svoje dozvole i suglasnosti pozitivne ocjene u odnosu na okoliš od strane mjerodavnih institucija, znanstvenika i onih koji su sudjelovali. Ja sigurno nisam ona koja mogu osporiti ljude koji su sudjelovali u procjeni utjecaja na okoliš, a kao i sve dopise koje dobijem od Malostonskih školjkara mi uvijek pokušavamo to provjeriti sa nadležnim institucijama jer je to resor u našoj skrbi. Gospođo ministrice, možda bi bilo dobro još jednom pojasniti da niti do sada, dakle u ZERP-u nije se moglo državama članicama naplaćivati izlov ribe, da se to neće moći niti u buduće. I obzirom da se te teze stalno ponavljaju da je Hrvatska po tom pitanju nešto mogla učiniti željela bih da još jednom ovdje jasno kažete kakva je situacija oko toga kao i kakva je situacija oko kontrole. Je li točno da je Hrvatska u stvari nabavila i bespilotne letjelice kojima detaljno kontrolira što se događa na našem dijelu Jadrana? Dakle, nema razlike plus svi smo podložni pravilima zajedničke ribarstvene politike. Od njih imamo i značajne koristi. Dakle, nema nikakve razlike niti mogućnosti naplate izlova što se tiče ribarstva.

Mislim da smo mi mediteranska zemlja koja definitivno treba povećati to. Znam da i samo Ministarstvo poljoprivrede ima odlične projekte i „Od polja do stola“ i „Meni doručak“ Nadam se da ćete osmisliti nekoliko projekata i vezano i za povećanje upravo korištenja ribe na našim stolovima. Započeli smo dan sa Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka, spominjali smo prehranu, spominjali smo hrvatske proizvode.

Da smo broj inspektora povećali sa 30 na preko 220 u suradnji sa drugim tijelima.

Aha imamo još jednu repliku, kolega Kujundžić video veza.

Zapravo izrazito važan problem u aquakulturi su bolesti organizama u uzgoju. Na tržištu RH registriran je izrazito malen broj lijekova za primjenu u aquakulturi što zbog stalnog korištenja jednih te istih može generirati rezistencijom uzročnika bolesti na raspoložive lijekove. Također uvozom riblje mlađi za potrebe uzgoja javlja se rizik unošenja devastirajućih bolesti, pa me zanima da li je provedeno epidemiološko zoniranje u smislu geografskih područja koja su opasna. I uz to, glavni problem u slatkovodnoj aquakulturi je regulacija djelatnosti sa osnove korištenja resursa, pa me zanima da li je uspostavljen odgovarajući zakonsko-administrativni okvir i ako je što se promijenilo. Hvala vam. Mislim da ga je teško uspostaviti, a mogu reći da pitanje lijekova uređuje Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji će također u narednom razdoblju ići u izmjene, pa ćemo vidjeti da li je moguće ovaj zakonodavni okvir unaprijediti. Hvala lijepa. Ministrice ovim smo došli do kraja. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi. Zaključujem ju i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Ustava i članka 145. Prigodom rasprave o interpelaciji primjenjuju se odredbe 145. do 151. Poslovnika. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Predstavnik predlagatelja dat će dodatno obrazloženje. Imamo tri zastupnice kolegica Mrak – Taritaš, kolegica Marić i kolegica Benčić, pa molim vas da onda krenemo, da rasporedite svoje vrijeme. Prva je na redu kolegica Mrak – Taritaš. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Vidjeli smo da obično o interpelaciji koju smo imali u ovom sazivu Sabora odnosno vezano uz ministre dobivamo, opoziv ministra dobili smo termin u tri popodne. Ali evo sada dobivamo i termin 15 do 9 navečer, dolazi resorni ministar. I taj termin 15 do 9 navečer meni ukazuje na dvije činjenice. Prva činjenica da je, da točno to mislite o stanju u hrvatskom zdravstvu da dobijemo termin u kasnim večernjim satima pa da o tome se što manje čuje, što manje zna. Ali jednostavno to ne možete maknuti i to ne možete sakriti. Jer Hrvatska ima ozbiljan problem. To je pandemija bolest covid-19 uzrokovane virusom SARS COV-2. Uopće nema spora da se radi o situaciji u kakvoj se nikad nismo našli, a iskreno se nadam da se više nećemo naći. Međutim, Hrvatska ima i drugi problem ali taj problem je samo naš, a to je da smo sve članice EU među najgorim. I po zdravstvenim i po gospodarskim posljedicama corona krize. Gospodarske ćemo ovaj put ostaviti sa strane i koncentrirajmo se samo na one zdravstvene. Među 10 europskih regija po sedmodnevnoj incidenciji na 100 000 stanovnika 7 je hrvatskih županija. Od toga držimo svih prvih 6 mjesta. Mi smo na žalost trenutačno prva po redu zemlja EU po broju slučajeva na milijun stanovnika. Među zadnjima smo po broju obavljenih testova. Samo ta statistika bila bi zapravo dovoljna da donesemo jedan jednostavan zaključak. Naravno u ovoj zemlji nas uvijek uvjeravaju da ne vjerujemo svojim očima, nego HDZ-u, pa niti najjednostavnije zaključke nije tako lako donijeti. Zbog toga je 16 zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru u proceduru i uputilo ovu interpelaciju. Želimo da Sabor uopće raspravlja o tome kako nam zdravstveni sustav funkcionira u ovoj situaciji, odnosno još preciznije da raspravimo o tome kakav su posao obavili Vlada, Ministarstvo zdravstva i Nacionalni stožer. Ova interpelacija ima nekoliko glavnih dijelova, odnosno poruka. Osnovna je da Vlada, Ministarstvo i Stožer a sve su to više-manje isti ljudi nisu hrvatski zdravstveni sustav dobro pripremili za krizu koja nas je zadesila. I tu naravno ne govorimo o pripremi za trenutak izbijanja pandemije, jer to zaista nitko nije mogao predvidjeti. Ali nakon prvih nekoliko mjeseci bilo je jasno što nas čeka na jesen i u zimu. A sada dobro vidimo što je to i koliko je ozbiljno. Vlada i Stožer su i sami toga bili svjesni, jer su ljude u Hrvatskoj stalno upozoravali na opasnost jeseni, drugog vala i kako se to sve nije zvalo. Tim više čudi da kroz svo to vrijeme nisu provedene prilagodbe i mjere da se zdravstveni sustav ne nađe u kaotičnoj situaciji u kojoj se našao. Zbog svijesti o tome što nas čeka još je veća i ozbiljnija odgovornost Vlade za sve propuste u pripremi, koordinaciji, nabavci lijekova i opreme, rasporedu liječnika i medicinskog osoblja, eventualnom zapošljavanju i angažiranju novih ljudi. Do hrvatske javnosti dnevno su dolazila i dolaze svjedočanstva iz samog sustava od pojedinaca koji u njemu rade do njihovih udruga i organizacija. A ta svjedočanstva sve odreda govore i potvrđuju jedno te isto. Zdravstveni sustav nije dobro pripremljen kao i drugih mjera Vlade i Stožera radi se samo na gašenju sitnih požara i to vrlo često prekasno. Ali ozbiljnom vođenju procesa o pravovremenoj pripremi i aktivnoj koordinaciji nema govora. Posebno vidljiv slučaj je onaj Kliničke bolnice Dubrava. Čak i odgovor Vlade na našu interpelaciju u tom smislu vrlo neobičan. Tamo naime piše, citiram: „Nakon temeljite analize i upoznavanje s cjelinama bolnice i sustavima klimatizacije zaključeno je da bolnica ima značajni potencijal za liječenje covid-19 pozitivnih pacijenata u jednom dijelu ustanove, dok bi preostali dio bolnice namijenjen bio za liječenje bolesnika koji su covid negativni.“ To je bio izvorni zaključak ekspertne skupine Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Međutim, naknadno je donesena odluka da se cijela bolnica prenamijeni sa svim svojim posljedicama koje to imaju za ogroman broj ljudi koji gravitiraju u toj bolnici. Posljedice koje ćemo tek vidjeti protekom vremena su one za samu bolnicu u smislu odlaska ljudi i narušavanja ukupnog funkcioniranja bolnice na dulje vrijeme. Ali dobro. Kad je odluka već donesena uslijedio je novi problem. Nije se učinilo ni približno dovoljno da se ta odluka onda i uspješno i dosljedno provede. Kaotična situacija u samoj bolnici dosegla je usijanje kad se dnevno prelijevalo u javnost. Prosvjedi zaposlenika, izvještaji o manjku organizacije i koordinacije, nedovoljno ljudi, opreme, lijekova. Sve se to tamo događalo. 6 mjeseci nakon što su nas Vlada i Stožer koji su to trebali organizirati počeli upozoravati da nas čeka opasna jesen. Reakcije i komentari stotine liječnika, sestara, tehničara i svih drugih koji rade u bolnicama, uglednih profesionalaca i ljudi predani svom poslu pokazali su nam vrlo jasno upravo ono što tvrdimo ovom interpelacijom. Sustav se nije pripremio. Nisu znali niti što se od njih očekuje, niti gdje, niti kada i što trebaju raditi, niti su onima kojima je to trebalo na vrijeme dana nova znanja potrebna za nove okolnosti. Druga velika briga koju smo izrazili u ovoj interpelaciji je dostupnost zdravstvene zaštite za sve građane RH. Što se dogodilo sa prevencijom, dijagnostikom i liječenjem svih onih kojima to treba a nisu covid pozitivni. Sustav je stavljen u hladni pogon ili je počeo raditi u vrlo ograničenom obimu. Otkazivanje termina, produživanje liste čekanja, slanja u druge bolnice u kojima o tome ništa ne znaju. To je postala realnost mnogih ljudi koji su trebali zdravstvenu zaštitu. To potvrđuje i Vlada u odgovoru na ovu interpelaciju, pa dopustite da citiram sljedeće: „Rad bolnica bio je prilagođen epidemiološkim okolnostima, a Ministarstvo zdravstva je dalo uputu bolnicama da i dalje zbrinjavaju prioritetne pacijente. Meni se čini da kad nekom date uputu da je i dalje potreba zbrinjavanja prioritetnih pacijenata to znači da se zbrinjava samo njih ako i ne sve ostale. Dakle, postoje dva ključna problema za koje su izravno odgovorni Vlada, ministarstvo i Stožer – nepripremljenost i neorganiziranost sustava za borbu protiv covid-19 i zaustavljanje zdravstvene zaštite za sve one koji nisu oboljeli od te bolesti. Sve što u odgovoru Vladi piše a štoviše ono što i ne piše to i potvrđuju, kao i termin u kojem ste odlučili da o ovom raspravljamo. Ako mislite da dobro radite onda ste se s tim trebali pohvaliti i trebali smo dobiti onaj prime time da se pohvalite i da kažete evo slušajte i vidite kako dobro radimo. Ali svjesni i vi da sustav nije pripremljen. Hvala lijepo. A glede termina, ne možemo sve točke raditi u jutro. Međutim, danas je toliko dugo trajala rasprava a isto tako dominantno od strane oporbe, da ne mogu sve staviti u jutro. Vrlo rado bih stavio, ali nemamo tri jutra u danu, imamo samo jedno. Izvolite kolegice Marić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Zašto smo mi pristupili ovoj interpelaciji, odnosno pokrenuli interpelaciju. U ovoj višemjesečnoj pandemiji na vidjelo dolazi sve više nagomilanih problema u zdravstvu od financijskih problema. Vidjeli smo brzo rastući ukupni dug u zdravstvu, neadekvatni limiti, golemi dugovi vele drogerijama, prijetnje mnogim bolnicama da hoće ostati bez lijekova, organizacijske poteškoće, kadrovski problemi a svakako je gorući problem eskalacija epidemije, veliki broj oboljelih i umrlih, prenapregnutost zdravstvenog sustava. Unazad 9 mjeseci kako Nacionalni stožer imenovanjem od strane Vlade svojim mjerama nastoji upravljati krizom krajnje je vrijeme da o svom radu izvještava najviši Dom u Republici Hrvatskoj, dakle Hrvatski sabor. Mi nikako ne obezvređujemo rad i napore i Stožera i Vlade i ministarstva u borbi protiv pandemije. Nikome nije lako. Radi se o novoj pošasti. Međutim, sada nakon 9 mjeseci nakon što je bilo i brojnih grešaka u radu i krivih odluka i dvostrukih mjerila i prilagodbe mjera kako je u kojem trenutku politički odgovaralo premijeru Plenkoviću i Vladi vrijeme je da vladajući podnesu Izvješće o radu Stožera i Vlade, da priznaju gdje se pogriješilo, da počnu prihvaćati savjete, konstruktivne prijedloge i pomoć oporbe, struke i većine članova Vladinog Znanstvenog savjeta. I ne može se reći da ne dajemo konstruktivne prijedloge i savjete. Vrludanje u odlukama, nekonzistentnost u radu, doveli su nakon početnog podržavanja od strane struke, građana, svih nas nakon nekoliko mjeseci do pada povjerenja u rad Stožera i Vlade, doveli su do zbunjenosti građana i do eskalacije epidemije. Mi smo u ovoj interpelaciji naveli više točaka o kojima želimo raspravljati. Prvo smatramo da postoji nedovoljna organizacija, manjak osnovnih resursa i nepostojanje koordinacije između raznih ustanova u RH. I smatramo da je to izravna odgovornost Vlade RH. Ministar zdravstva gospodin Beroš poručio je u Saboru da osjeća enormnu odgovornost za hrvatski zdravstveni sustav. Ja vjerujem da mu nije lako i da se trudi. Evo radio je i bolestan. Priznao je da u sustavu ima niz problema, ali i dodao kako organizacija rada u pojedinim ustanovama nije u njegovoj ingerenciji no da nastoji utjecati na poboljšanje. Međutim, ako ministar ima saznanja da u pojedinim bolnicama ne valja organizacija, ne poštuju se njegove upute, ne poštuju se nalazi inspekcija, infektolozi nisu uključeni u koordinaciju za borbu protiv covida, nema novaca za lijekove, ali ima za novi parking onda mora reagirati a ne zabijati glavu u pijesak. Drugi problem to smo već čuli je dostupnost i kvaliteta dostupne zdravstvene skrbi svim građanima RH. Ministarstvo zdravstva i Vlada trebat će napraviti jasan plan i strategiju kako će se sve odgođene pretrage, pregledi i operacije nadoknaditi ne samo za onkološke bolesnike već i za druge dijagnoze. Bit će potreban dodatni angažman zdravstvenih djelatnika da se sve to nadoknadi kad se ova epidemija smiri. A zakidanje zdravstvenih djelatnika na plaći i nedovoljno nagrađivanje svih u sustavu osobito onih na prvoj liniji borbe nije dobra poruka, nije dobra motivacija. Treće o čemu želimo svakako razgovarati je potreba za mentalnim zdravljem. U Stožer i dalje nisu uključeni stručnjaci za mentalno zdravlje, niti komunikolozi. Znamo da ova epidemija izaziva u ljudima strah, anksioznost ne samo za zdravlje i vlastiti život već i za egzistenciju obzirom i na ekonomsku situaciju. Mi ne znamo kakve će biti psihičke posljedice epidemije. Nadalje, smatramo da Stožer Civilne zaštite svakodnevno gubi na kredibilitetu. O toj temi govorili smo u više navrata uključujući i jučer u tijeku rasprave o radu Stožera. Vladajući su, dakle naši kolege u dosadašnjim raspravama stalno izvrtali sve ono na što je oporba ukazivala. Pa nije nama problem što se postavio i formirao Stožer u veljači 2020. Rekla sam da ne obezvređujemo ničiji rad, no nakon 9 mjeseci zar nije vrijeme da se izvijesti Sabor i obrazlažu odluke Stožera i Vlade. Da, Stožer na presicama redovito izvještava javnost o broju zaraženih, umrlih, o ovim ili onim mjerama, odgovara na pitanja novinara. No je li to isto onom što tražimo da se podnosi redovito Izvješće Saboru, sa se obrazlažu mjere koje se planiraju donijeti i da se kaže zašto su donošene pojedine odluke u prethodnom periodu, zašto ovaj sport može, drugi ne može. Treba građanima jasno reći mjere će biti potrebne do tad i tad, a ne pričati od 21.12 i davati lažne nade i krive projekcije, a poznato je koliko tjedana je potrebno da bi se uopće počeo pokazivati učinak mjera. Zašto se jasno i pošteno ne kaže da epidemija pod kontrolom kada je ispod 500 novo zaraženih dnevno kako kaže struka. Pa danas je bilo rekordnih 4620 novih slučajeva, jučer 4520. Ukupan broj umrlih 2420 i na žalost bit će ih još. Vlada je definirala da Stožer djeluje kao najvažnije stručno, koordinacijsko i operativno tijelo za sprječavanje širenja bolesti covid-19. Čelnik je ministar unutarnjih poslova. E jedino bi trebalo reći i priznati da je Stožer političko tijelo i da provodi i političke odluke premijera sukladno danom političkom trenutku.

Hvala vam lijepo. Izvolite. Zahvaljujem se. Kao što se i zahvaljujem svima koji su ostali u ovaj kasni sat da dočekuju da dođe na red interpelacija koju smo poslali čini mi se prije tri ili četiri tjedna.

Koliko je Vladi važno da čuje drugačije mišljenje, drugačije stavove, prijedloge koji bi možda mogli unaprijediti situaciju koja je u međuvremenu iz izuzetno loše otišla u katastrofalnu vidimo i po tome da se mjesec dana nije reagiralo na te naše prijedloge, nisu došli na dnevni red. A vidimo i po tome da se rasprava o ovoj temi vodi u 9 navečer kada Vlada može biti sigurna da je nitko od građana ne prati u prijenosu. Rekli ste da nemate tri jutra da bi mogli staviti sva tri naša prijedloga u jutro na raspravu. Niti jedan nije bio, niti jedan nije bio u jutro. Dakle, prijedlog interpelacija Vlade u 9 navečer, dakle Vlade, ne pojedinog ministra oko krize koja je broj jedan kriza sa kojom se Hrvatska susrela od rata na ovamo, u 9 navečer. To sve govori o vašem odnosu prema oporbi. Govorili ste u međuvremenu da je situacija pod kontrolom i da se krizom upravlja dobro. Ja ne znam kako je moguće tvrditi da se krizom upravlja dobro i da nema baš niti malo samokritike niti volje da se nešto promijeni.

Kako je to moguće? Kako je moguće da tako jako dobro upravljamo, a imamo najgore rezultate u EU? Imamo neki peh, jel' je UDBA, jel' su kak' ide već ono jel' su ovi ili oni. Dakle, nešto u tom upravljanju nije dobro i nešto moramo popraviti. Što trebamo popraviti mi smo kao prijedlog dali, dakle prije više od mjesec dana i rekli smo da prvo tražimo, kao prvo da odluke kojima se ograničavaju prava građana, a da takve odluke ćemo morati donositi da bi ograničili širenje virusa i svjesni smo da moramo i pristajemo na to. Ali da takve odluke donosi Sabor dvotrećinskom većinom ne zato da bi bili formalni, ne zato da bi mi ovdje bili važni, nego da pošaljemo građanima ljudi poruku da ako dvije trećine nas ovdje vrlo različitih vrijednosnih pozicija stane iza neke odluke to je poruka. To je poruka konsenzusa, to je poruka ovo je važno, to je poruka da moramo to provoditi. Zbog toga smo to tražili. Drugo, tražili smo da se doradi i da se počne provoditi postojeći plan upravljanja zdravstvenim sustavom u izvanrednoj situaciji, da se promijeni model upravljanja iz onog kakav je redovan u izvanredno stanje i da se on uskladi i sa planom koji postoji za takve situacije i koji predviđa točno kako se prelazi na centralizirano upravljanje čitavim sustavom. I naravno da nas se o tome izvještava. Da se osigura predvidivost uvođenja epidemioloških mjera i njihovo vezivanje uz projekcije broja hospitaliziranih. Tražili smo da se dodatno uloži u bolničke kapacitete i poveća broj ljudi na kritičnim odjelima u bolnicama. Tražili smo i da se kontinuirano prati i izvještava Sabor o ukupnim efektima covid krize na zdravstveno stanje pacijenata koji boluju od drugih bolesti. Želimo vidjeti, znati točne podatke kakav je pristup zdravstvu u vrijeme krize i kako možemo mi to na vrijeme mi … [[Govornica se ne razumije.]] ili poboljšavati tu situaciju. Također tražili smo da se znanost i znanstvene preporuke odvoje od političkih odluka i da točno znamo koje je mjesto donošenja političkih odluka [[Upadica predsjednik: Zahvaljujem se.]] da bi na kraju krajeva znali gdje stanuje odgovornost za ovakvo upravljanje krizom. Htio bih se samo osvrnuti na ove prigovore da rasprave idu u kasnijim satima. Dakle, oni koji su duže u Hrvatskom saboru jako dobro znaju da nikad ovoliko prijedloga oporbe nije dolazilo uopće na rasprave, nego su čekale mjesecima u dnevnom redu. Ja sam ovoga puta na ovu sjednicu stavio oba dva prijedloga o interpelaciji iako to nisam morao. Mogli smo čekati i raspravljati to kad skupite 60 potpisa, nisam to napravio. Ovaj tjedan svako popodne, danas je večer zato što su jako dugo trajale ove rasprave prije dolaze prijedlozi oporbe. Dakle, logično je da stavljamo na prvo mjesto zakonske prijedloge koji dolaze iz Vlade. Danas je recimo bila jedna vrlo važna točka Strategija o borbi protiv raka do 2030. Godine. I dopustit ćete mi jer je sukladno Poslovniku tako, da predsjednik Hrvatskog sabora određuje dnevni red i dinamiku rasprava. Ali ne priznajem i neću prihvatite da mi govorite da sam nekorektan, jer nisam nekorektan. Da sam nekorektan malo bi drugačije onda vaše točke dolazile na dnevni red, odnosno uopće ne bi dolazile.

Kolega Grbin, tražili ste pretpostavljam stanku? U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezano uz ovu točku dnevnog reda, a djelomično vezano i uz ovo o čemu ste sada govorili. Da, u pravu ste. Poslovnik o radu Hrvatskog sabora daje vam puno pravo da određujete dnevni red, osim kada prođe 60 dana tada zastupnici mogu intervencijom tražiti da se neka točka uvrsti u dnevni red i tada smo je dužni raspraviti. I da, to je vaše puno pravo i zakon je na vašoj strani. Međutim, ja ću vam ukazati na nešto drugo. Od početka pandemije koja je proglašena početkom ožujka ove godine, današnji dan je dan sa najvećim brojem novo zaraženih. Najveći. Hrvatska je po četrnaest dnevnoj incidenciji gotovo prestigla Luksemburg i došla na neslavno prvo mjesto po broju zaraženih u Europi. Raste i broj umrlih. A ovo danas je prva prilika da se u Hrvatskom saboru razgovara konkretno o mjerama i o odgovoru na corona krizu, ne o pojedinom zakonu, ne o nekakvom izvješću, nego konkretno o mjerama i odgovoru zdravstvenog sustava na corona krizu. I mislim da je u interesu javnosti i hrvatskih građana bilo da se o ovome raspravi u nekom drugom terminu. Ali kao što sam rekao, vaše je pravo i to ste ispravno rekli da odredite kada će se ta rasprava provoditi. Međutim, jedno je pravo a drugo je pravda.

E tu ni pravo nije na vašoj strani. To je prva stvar. Druga stvar, postoji max tv i tamo je kanal Hrvatskog sabora koji kontinuirano prati saborske rasprave kao i naša Internet stranica, dakle portal. I nemojte sada pokušavati jer upravo sam i ja dobio poruku da ljudi prate i gledaju ovo što se događa ovdje. Što se tiče rasprava oko covid krize mi smo imali Izvješće predsjednika Vlade o protekloj godini, pa smo imali raspravu o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Jučer smo imali prijedlog zaključka kolega iz MOST-a nezavisnih lista. Danas imamo interpelaciju. Mi svakodnevno razgovaramo o ovoj situaciji i svim aspektima te zdravstvene situacije. Dakle, tražite stanku kolega Tomašević? Izvolite. Pardon, vi ste već imali danas stanku, pa ne možete još jednom.

Izvolite. Poštovani predsjedniče, vi ste povrijedili Poslovnik članak 38. Dakle, apsolutno je nedopustivo da vi komentirate ovdje zastupnike i ono što su oni iznijeli u svojim raspravama. Vi ste sve točke oporbene stavili navečer i ovo nije nikakva vaša dobra volja.

Pa ne zanima me. Molim vas vi se nemojte miješati u to, pitajte mene. Imate dvije opomene. Ja vam samo kažem nemojte zloupotrebljavati Poslovnik. Dakle, kada mene netko prozove, pa valjda bih trebao šutjeti cijelo vrijeme? Ne trebaju me braniti drugi, jer ćete im onda prigovarati da skaču u pomoć meni iz nekih vaših razloga. Dobro, nema veze. Tko se još javlja? Kolega Reiner, izvolite. Zahtjev za stanku. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim ja stanku u ime kluba HDZ-a da raspravimo jedan fenomen koji postoji izgleda kod oporbe, a to je fenomen amnezije.

Kako vi znadete što će on govoriti? Pa kako znadete da nema veze sa točkom? Pa dajte molim vas, hajde molim vas dajte budite korektni i pristojni. Izvolite. Dakle, čini se da postoji ponavljam fenomen amnezije, odnosno zaborava. Vi ste spomenuli a ja ću ponovo spomenuti kada su oni koji sad predbacuju da se stavlja navodno to samo u večernje sate itd. bili na vlasti nisu ni jedan prijedlog oporbe uopće stavljali na dnevni red. Uopće nisu stavljali na dnevni red koliko god puta smo davali prijedloge, oni su bili samo dalje i dalje i uopće nisu nikada došli na dnevni red. Sada oni dolaze na dnevni red.

Ovo je moglo doći i u 4 sata popodne na dnevni red. Zašto nije? Treba pitati one koji su do iznemoglosti, do iznemoglosti se ponavljali i stalno ponavljali jedne te iste stvari koje već slušamo ovdje po tisuću puta od istih ljudi. Zahvaljujem kolega Reiner. Dobit ćete stanku. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Kolega Reiner je povrijedio članak 238. Poslovnika omalovaživši nas, njegove kolegice i kolege zastupnike kada je rekao kada je SDP bio na vlasti nismo stavljali točke HDZ-a u dnevni red. To naprosto nije točno, ali nije ni moguće. Pošto vi ništa niste predlagali ništa se nije ni moglo stavljati u dnevni red.

Sjećamo se svakojakih praksi, ali se isto tako sjećamo da mnoge točke koje smo predlagali nisu došle u dnevni red, ali mislim da to sad uopće nije bitno. Pozivam vas da razgovaramo o temi i da pokušamo biti korektni jedni prema dugima, da se ne pretvara ovo u osobne ratove nego da razgovaramo o onome što je stvarno smisao ovoga prijedloga.

Prvo imamo replike. Ja bih se prvo ispričao saborskim službama, moja je greška. Nisam shvatio što zapravo mi govori ovaj gospodin, tako da evo žao mi je što sam ga doveo u neugodnu poziciju. A što se tiče ovih točaka i rasprave, dakle sasvim je jasno da vladajući žele ispucati sve ove za njih problematične točke. Samo mi iz MOST-a, kolege iz SDP-a, ne znam bio je netko iz MOŽEMO, nisam siguran. Ali uglavnom, dakle vladajući uopće nisu raspravljali. Vidim da i on se želi ovoga riješiti, jer ova ga točka čeka. Ona mu je za vratom i želi je se sada riješiti što prije. I meni je jasno da ste vi tražili da se ovo raspravi.

Ono što sam i rekla uvodno.

Ja mislim da bi za njega bilo bolje i da bi njemu bilo puno radije da se o ovome raspravlja u jednom drugom terminu, ali što je tu je. Mi ćemo raspravljati onoliko koliko mislimo da treba, do kad treba. Dakle, predsjednik Sabora je odlučio o tom dnevnom redu i to je jednostavno tako.

Kolegice Mrak-Taritaš govorili ste o organizaciji vremena, odnosno u koje vrijeme raspravljamo o ovako bitnoj temi i aktualnoj temi u Hrvatskoj. I meni je zapravo i ne mogu to prešutiti, fantastično mi je i čarobno kada HDZ govori o amneziji, zaista je. A isto tako bih želio podsjetiti na još jednu stvar, a što hrvatska javnost treba znati. Dakle, hvale se velikim demokratskim dostignućima što se raspravlja o prijedlozima oporbe, a s druge strane prešućuju da im je to poslovnički tako naloženo. Jer oporba može, ima pravo staviti neke stvari jednom mjesečno doduše na dnevni red. Jer da nije tako sigurno nikad ne bi raspravljali o ovim prijedlozima, a ne mogu prihvatiti objašnjenja da je ovo evo slučajno završilo u kasnim satima. Pa nije se valjda Vlada sjetila u 12 mjesecu tek da ima nekog posla. Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Hajduković. Dakle, ja ne pamtim baš jako dugo, dakle kao što su neki dugo saborski zastupnici pa tamo negdje od devedesetih ja sam saborska zastupnica postala 2015. Ali ono što vam moram reći da je bila izmjena Poslovnika kojom izmjenom Poslovnika je omogućeno da neke točke oporba može stavljati na dnevni red. I to je u prošlom sazivu Sabora izglasano da je tome tako. Ali ja imam previše godina i previše sam na ovom svijetu da vjerujem u slučajnosti. Nije slučajno da je to danas. Kolega sad više ne znam da li je to bio predsjednik Sabora ili potpredsjednik, budući da smo i vi i ja doma od corone, onda mi dopustite da ovak' malo mogu zaštekati, je rekao kao, jako se raspravljalo.

Poštovana kolegice, činjenica je da Stožer i ministar Beroš izgubili povjerenje od Hrvatskoga naroda kontraverznim, kontradiktornim, neujednačenim odlukama i mjerama gdje su pozivali ljude da se drže mjera razmaka dok je ministar Beroš se zajedno slikao i fotografirao u zagrljaju sa estradnim zvijezdama i to objavljivao na Facebooku kriveći mlade da su oni oni koji će napraviti štete zdravstvene po svoje starije. Znači cijeli je kontaminiran ovaj proces mjera i ono povjerenje koje su imali su svojim neujednačenim odlukama u biti prema poljoprivrednicima koji su gnojili svoju zemlju su kažnjavali dok su pozivali u isto vrijeme na izbore da se može glasati.

Govorili smo o tome u više navrata. Govorili smo o dvostrukim mjerilima, o kontradiktornim odlukama Stožera, o tome da zapravo političari moraju biti primjer drugim zapravo našim sugrađankama i sugrađanima. Ali mislim da je ovo sad nakon 9 mjeseci prilika i Vladi i Stožeru i ministru i svim našim kolegama iz vladajuće opcije da zapravo napravimo nakon onoga što tražimo, dakle da pojasne sve odluke, sve što se radilo, da napravimo jedan clean start, da se ispričaju za ono što se nije dobro napravilo, da priznaju greške i da krenemo dalje u borbu sa pandemijom jer vremena nemamo. Na poštovanu zastupnicu Benčić ima repliku prvo poštovanog zastupnika Tomaševića.

Kolegice Benčić, s pravom ste rekli da ovo nije slučajno, da ovakve večernje termine iako baš kolega predsjedavajući sada kaže u navodno večernji termin. Ja ne znam šta je ovdje navodno večernji termin, jel ovo treba dokazivati forenzički da je večerni termin? Ali nije ovo ni večernji termin, ovo je porno termin. Ovo je porno termin i nije slučajno tada, nije slučajno tada. Mi smo zaključak još početkom studenog predali oko toga kako treba upravljati zdravstvenom krizom, niste ga ni stavili na plenarnu raspravu i sad se pozivate da se široke ruke jer uopće možemo uopće o tome raspravljati i u ovom porno terminu pa bi trebali biti sretni. Ne zanima nas kakva je bila tradicija sabora prije, mi kažemo da ovo nije normalno.

I ja malo ću imati drugačiju stav nego je to predsjednik imao, ja ću se striktno držati Poslovnika. Prema tome, tko će povrijediti Poslovnik dobit će kaznu, opomenu, drugu opomenu i oduzimanje riječi do kraja rasprave. To unaprijed najavljujem, pa vas lijepo molim da ne zlorabite instituciju povrede Poslovnika. Možemo raspravljati do jutra ako želite, imamo replike, imamo mogućnosti pojedinačnog govora i sve, ali držimo se Poslovnika. Zahvaljujem se. Dakle, prvo što se tiče termina odgovorit ću nešto. Evidentno je da rasprave jesu napravljane tako da se ne prenose na HTV-u 4 jer oni prenose inače rasprave saborske do nekakvog popodnevnog termina kada prestanu. Novinari su nas zvali cijelo popodne da pitanju, da se uključe u raspravu međutim kad su vidjeli da će to proći termine dnevnika naravno da se nisu niti oni uključivali. Mi to ne govorimo zbog toga što bi to bilo pravo ili pravda, nego zbog toga što je to pitanje javnog interesa. Ako ova tema se ne procjenjuje kao tema od javnog interesa koja se tiče apsolutno svakog građanina RH, ne znam koja bi to druga bila. Ali reći ću i odgovorit ću nešto o znanstvenicima. 5 najboljih znanstvenika iz znanstvenog savjeta je otpušteno odnosno protjerano iz znanstvenog savjeta jer su se usprotivili ovakvom modelu upravljanja krizom o čemu i mi govorimo već [[Upadica: Hvala lijepa.]] dva mjeseca. Hvala predsjedavatelju. Poštovana kolegice Benčić, raspravljanje o ovoj temi u ovim kasnim noćnim satima ne predstavlja ponižavanje i omalovažavanje oporbe već naših građana. To sve svjedoči da je situacija eskalirala i izmaknula kontroli. Logično bi bilo da ovaj Hrvatski sabor raspravlja po nekakvom redoslijedu prioriteta. Ovo bi trebala biti tema broj jedan u svakom slučaju puno važnija od rasprave o akvakulturi. Sposobno i odgovorno vodstvo zna prepoznati prioritete, ali isto tako zna prepoznati ono što govore liječnici na prosvjedima, ono što govori HUBOL, ono što su u svom apelu rekli znanstvenici. Poslušati njih značilo bi da nemamo premijera koji je počeo vladati ovom državom na jedan autoritativan način.

Da ja bih se složila sa ocjenom zapravo da ono ključno što se promijenilo u modelu upravljanja krizom između onog prvog vala kojeg smo imali na proljeće i ovog koji smo imali sad je upravo s jedne strane smo u prvom valu zbilja imali manju podložnost političkom oportunitetu do nekog trenutka i zaista je povjerenje javnosti, pa evo ja ću reći u svoje ime, na početku te krize bilo zaista visoko i zapravo sam i ja kao netko tko je kontinuirano oporba HDZ-u bila zadovoljna sa načinom na koji se u prvom valu ta kriza vodila i zaista imala povjerenja u ono što se govorilo. Kasnije se to različitim ustupcima koji su se radili na pritiske određenih interesnih grupa razvodnilo, a sada je zapravo postalo i šarada gdje zapravo ne da nemamo povjerenje uopće u model upravljanja krizom nego se njome više ne upravlja. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti izvješće? Da. Poštovani ministar zdravstva Vili Beroš. Još nije čovjek ni izašao, tko zna šta će reći, možda će vam se jako svidjeti, možda će vam se silno svidjeti.

Uvažene zastupnice i zastupnici, evo isprika zbog ovog promuklog glasa valjda je posljedica nekakva kasna Covida. Ja ću vam reći nekoliko riječi i sukladno onom što je ono netko od vas rekao vjerujem da će to zvučiti kao pozitivna stvar ne želim spomenuti pohvalu, ali iz svega onog što smo napravili u okviru pripreme zdravstvenog sustava za ovu ugrozu. Stoga s obzirom na pokretanje interpelacije o radu Vladu u vezi sa pripremom zdravstvenog sustava na posebne okolnosti uzrokovane korona virus krizom, a koju je 16 zastupnica i zastupnika pokrenulo u Hrvatskom saboru u ime Vlade RH izvijestiti ću vas o pripremljenim aktivnostima koje je ova Vlada i premijer Plenković poduzeli u odgovoru na ovu globalnu ugrozu. Kao što je navedeno u izvješću Hrvatska je vrlo rano započela sa provedbom epidemioloških i drugih mjera usmjerenom na suzbijanje širenja ove infekcije čak i prije pojave virusa u EU. Već 10 mjeseci sjednice Vlade započinju sa porukama o važnosti pridržavanja svih donesenih mjera te se hrvatska javnost izvješćuje o svim važnim elementima dinamike širenja ove epidemije. Kao odgovor na moguću ugrozu Ministarstvo zdravstva aktiviralo je ekspertnu skupinu kriznog stožera Ministarstva zdravstva 27. siječnja 2020. koja je obavljala sve početne koordinacijske aktivnosti uključenih dionika poput granične policije, civilne zaštite, Državnog inspektorata i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pripremajući se za dolazak virusa u RH. Vjerujem da se sjećate tad 5 onih faza obrane od dolaska virusa Covid-19 koja je prvo obuhvaćala sprječavanje ulaska virusa, nakon toga druga faza je obuhvaćala učinke da se spriječi širenje virusa odnosno da zadržavanje na pojedinačnim slučajevima, treća faza je sprječavanje transmisije i slobodnog širenja virusa, tako da tada su već bile pripremne određene faze sprječavanja širenja infekcije. Kada su okolnosti krize prerasle okvire mogućeg djelovanja zdravstvenog kriznog stožera, na zahtjev istog Vlada je 20. veljače aktivirala Stožer civilne zaštite RH koji je od 19. ožujka donio više od 240 odluka kako za područje Hrvatske, tako za područje pojedinih županija ili pojedinih jedinica lokalne samouprave, a Ustavni sud je 14. rujna 2020. zauzeo jasan stav prema kojem su i rad i odluke stožera u skladu sa Ustavom. Uz primarnu i stalnu brigu za očuvanje zdravlja i života te za sprječavanje širenja bolesti, stožer je također imamo na umu utjecaj svake odluke na hrvatskog gospodarstvo te je donosio optimalne odluke i održao niz sastanaka sa predstavnicima gospodarskih udruženja. Dobro organiziran i funkcionalan sustav civilne zaštite pružio je kompletnu logističku potporu zdravstvenom sustavu.

Mjere koje se provode po načelima djelotvornosti i razmjernosti istodobno strogo odgovaraju potrebama danog trenutka i traju samo dok to okolnosti to zahtijevaju sve kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili ograničeni samo u opsegu koji je nužan i koji odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem i do toga nam je iznimno stalo. Vlada je 17. ožujka donijela odluku o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha radi provedbe i mjera zaštite zdravlja i jačanje nadzora nad širenjem bolesti Covid-19. Na temelju te odluke do danas uloženo je preko 520 miliona kuna u nabavu robe i usluga za provedbu mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem korona virusa. 10. studenog potpisan je ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt Zaštita i očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja nabavom medicinske i zaštite opreme u borbi proti Covid-19 kojim je iz Europskog fonda za regionalni razvoj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja osigurano oko 370 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Na taj je način dopremljeno ukupno 455,33 tona robe. Ukupno su ugovorena i obavljena 3 prijevoza robe redovnim brodskim linijama od Shanghaia do Rijeke koji brodovi su u Rijeku stigli 18. svibnja, 26. svibnja te 5. kolovoza i njima je dopeljano 546,43 tona robe. Nadalje, kako službene internetske stranice Vlade za pravodobne i točne informacije o korona virusu, 17. ožujka je pokrenut portal korona virus HR, kojem je svrha da na pristupačan način javnosti pruži svakodnevne, ažurne, iscrpne i vjerodostojne informacije o epidemija korona virusa u Hrvatskoj. Javnosti je 14. travanja 2020. predstavljena aplikacija Andrija, prvi digitalni asistent koji pomoću umjetne inteligencije pomaže u borbi protiv korona virusa čije usluge koristi 87.810 korisnika na dan 27. studenoga 2020., a odgovoreno je na preko 1,1 miliona pitanja građana. Hrvatska je 27. srpnja i pokrenula i aplikaciju Stop Covid usklađenu s preporukom Europske komisije od 7. travnja o zajedničkom unijinom paketu mjera za primjenu tehnologije i podataka radi suzbijanja i prevladavanje krize prouzročene bolešću Covid-19 upotrebnom anonimiziranih podataka o mobilnosti kojoj se dobrovoljno pristupa i do početka prosinca preuzelo je 78.000 korisnika. Kada je Europska komisija izradila EU federacijski pristupnik Hrvatska je 17. studenog kao 7 sedma zemlja EU uspostavila prekograničnu razmjenu podataka sa službenim aplikacija drugih zemalja članica EU. Ministarstvo zdravstva, na temelju odluka i mjera Ministarstva zdravstva i Stožera civilne zaštite RH sukladno preporukama HZJZ-a kontinuirano daje upute vezano uz organizaciju nesmetanog pružanja zdravstvene skrbi. Proveli smo i reorganizaciju zdravstvenog sustava u cilju osiguravanja bolničkih i drugih kapaciteta za liječenje bolesti Covid-19 na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite. Organizacija rada zdravstvenih radnika postavljena je tako da se poveća njihova dostupnost kroz njihove privremene rasporede iz matičnih zdravstvenih ustanova u zdravstvene ustanove u kojima za njih postoji potreba. Osigurava se potrebna oprema, poglavito respiratori i ventilatori kako bi pacijentima i nadalje se osiguralo optimalno i kontinuirano pružanje zdravstvene skrbi u skladu naravno sa epidemiološkom situacijom. U 62 bolnice u zdravstvenom sustavu RH ukupan kapacitet bolničkih postelja je 23.597 od kojih je trenutno 3.599 postelja je namijenjeno za liječenje Covid bolesnika što čini 15,25% od ukupnog broja. Taj broj je moguće povećati po potrebi ovisno o razvoju epidemiološke situacije. Posebnu smo pozornost obratili na zadržavanje optimalnih bolničkih kapaciteta za liječenje drugih bolesti. Dana 19. ožujka 2012. uspostavljeni su primarni respiratorno intenzivistički centri za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti Covid-19 i to KB Dubrava, KBC Rijeka, KBC Split, KBC Osijek za prihvat bolesnika sa najtežim simptomima ove bolesti. Takovom privremenom organizacijom zaštite omogućava se maksimalna učinkovitost zdravstvenog sustava i sprječavaju kontakti bolesnika oboljelih od Covida sa drugim bolesnicima i zdravstvenim radnicima koji nisu uključeni u njihovo liječenje. Osim toga, provodili su se i provode se aktivnosti koje se odnose na privremene rasporede zdravstvenih radnika iz matičnih zdravstvenih ustanova u zdravstvene ustanove u kojima za to postoji potreba kako bi se pacijentima i nadalje osiguralo optimalno i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. Kao i proljetos od 2. studenog KB Dubrava kao jedna od modernijih bolnica u tehničkom smislu i s dovoljnim brojem kreveta zbrinjava isključivo pacijente oboljele od Covid-19 ta se bolnica zahvaljujući hrvatskim stručnjacima i njihovom iznimnom doprinosu u vrlo kratkom roku prilagodila za potrebe liječenja najtežih bolesnika. Za osiguravanje zdravstvene zaštite onkološkim bolesnicima [[Upadica: Hvala.]] evo, isprika na činjenici da nisam ni dio provedenih aktivnosti mogao vam objasniti u ovom trenutku ali vjerujem da ću tijekom daljnje rasprave ipak uspjeti. Prva replika je poštovanog zastupnika Peđe Grbina, a oprostite Mire Bulja, pardon, oprostite. Ministre komentirajte korektnost premijera Andreja Plenkovića, mi ga ovdje u saboru ne možemo pitati jer kad ga pitamo on odgovara u sasvim drugom smjeru, bahtati se pa očekujem od vas da ćete vi odgovoriti. Da li je bilo korektno prije parlamentarnih izbora da premijer Plenković digne ruke i kaže pobijedili smo korona virus ka da je 100 kg u njemu pa su ga uhvatili. I na taj način su tu pandemiju iskoristili sebi da dođete na vlast. Jel to korektno? To je prvo, dok u isto vrijeme ste kažnjavali poljoprivrednika dok gnoji svoju zemlju, dok ste u isto vrijeme pozivali da se može tko je u samoizolaciji ići glasati da triba samo staviti masku, dok ste se grlili sa zvijezdama estradnim i objavljivali selfie. Da li je to korektno i da li ste vi izgubili povjerenje? I još najbitnije ja sam vas prvi, kad ste bili najpopularniji prozvao da ste odgovorni zbog doma za starije i nemoćne …/nerazumljivo/… vi ste ga sačuvali, a on je nakon 15 dana Poštovani gospodine saborski zastupniče, mislim da premijer može sam odgovoriti na taj upit i ne treba advokata. Koliko je meni poznato proglasio je pobjedu u prvom poluvremenu, a ne u ukupnosti. Mi smo bili ti koji smo ukazivali i na drugo poluvrijeme odnosno drugi val. Ne znam nadalje zašto stalno spominjete estradne zvijezde u množini i zašto stalno spominjete da sam nešto ja stavi na Facebook. To jednostavno nije istina. Bilo bi bolje da se nisam tada slikao, međutim kao što sam već i ranije rekao bilo je određeno obiteljsko okupljanje iz kojeg je rezultirala ta slika. Mislim da sam mogao proći i bez toga, ali u kontekstu kada broj novooboljelih nije bio velik, u kontekstu kada su mnogi strani turisti dolazili u RH i uživali u našim ljepotama to se u tom trenutku nije činilo tako loše. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, uvažavajući da vam koliko i vidim ni sada baš nije jako dobro, hvala vam što ste ovdje, ali moram vas zamoliti da mi na jedno pitanje odgovorite konkretno. Da li je vrijeme danas, kada u Hrvatskoj imamo najveći broj zaraženih od početka krize da napokon stihiju zamijenimo strategijom? A pitat ću vas konkretno, da li je vrijeme da napokon uvažimo preporuku znanstvenog savjeta Vlade od 14. listopada ove godine i da se u Hrvatskoj počne koristiti metoda semafora? Za oni koji ne znaju to je metoda u kojoj se nastup određenih mjera za borbu protiv bolesti vezuje uz konkretne objektivne pokazatelje o porastu broja bolesnika u Hrvatskoj. Poštovani gospodine saborski zastupniče od prvog dana odgovora na ovu krizu epidemiološka struka vodi odgovor RH. Oni su svjesni postojanja metode semafora međutim u njihovom promišljanju ta metoda nije bila metoda izbora. Naime, ukoliko pogledamo zemlje u okruženju vidimo da su neke zemlje imale metodu semafora, međutim i nadalje i nakon tvrđeg lockdowna nemaju dobre rezultate. Prema tome, apsolutno postoji kao opcija metoda semafora, međutim naša epidemiološka struka se nije odredila prema toj metodi već prema metodi svakodnevnog, svakodnevne evaluacije epidemiološkog sanja i donošenja mjera u odnosu na isto. Ovako, ministre epidemija korona virusa je zasigurno najveća krizna situacija još od Domovinskog rata i normalno je da u njezino suzbijanje su uključene sve institucije i službe. Tako je između ostaloga uključena i hrvatska vojska postavljanjem šatora kod bolnica. S obzirom da danas svjedočimo niz natpisa koji su malo u negativnom kontekstu, molim vas za prvi odgovor. Drugo, ovaj podnesak je potpisalo svega 16 zastupnika od 75. 59 zastupnika oporbe nije potpisalo ovaj podnesak odnosno možemo govoriti o 79% odnosno skoro 80% oporbenih zastupnika nije ovo potpisalo.

Od početka govorimo kako želimo biti korak ispred ove ugroze i ti šatori koji su neki od proljetos na tim lokacijama na svu sreću do dana današnjeg nisu bili punjeni. Prema mojim spoznajama od svih tih šatora samo u jednom je 10-tak sati bio smješten jedan bolesnik koji je čekao premještaj u drugu zdravstvenu ustanovu. Toliko što se tiče toga. Glede inicijative saborskih zastupnika ja sam mišljenja da inicijativu i manjeg broja je potrebno uvažavati, potrebno je saslušati kritike jer iz kritika možete puno toga saznati. Međutim, činjenica je da se stalno govori o nekakvom nepovjerenju hrvatske javnosti prema stožeru. Ja ne znam koje su to evaluacije i koje su to ankete.

Poštovani gospodine ministre, epidemiolozi širom svijeta pokušavaju spriječiti da zaraženi dolaze u kontakt sa zdravim ljudima. Kolegice i kolege s ove strane su predlagale neke druge modele kao što je recimo u Švedskoj, švedski premijer je 22. studenog rekao da je švedski eksperiment propao, a ne znam što bi se dogodilo Tegnellu u Hrvatskoj valjda bi bio kamenovan ili linčovan kao što se to radi u nekim natražnim zemljama. Njemačka isto tako isticana kao primjer, isto tako zalaganje traže se promjene, samo ću spomenuti da je 2020. godine Njemačka se radi gospodarstva u ovom vremenu epidemije Covida zadužila 160 milijardi EUR-a. Ova kolegice i kolege, iz oporbenih redova oni samo čini mi se zalažu se za kaos za narušavanje povjerenja u hrvatske institucije i u prvom [[Upadica: Hvala lijepa.]] dijelu rečenice traže lockdown i policiji sat [[Upadica: Hvala.]] u drugome traže potpunu legalizaciju da svi mogu raditi. Poštovani gospodine saborski zastupniče, ne želim evaluirati naše ranije prijedloge i ovih i onih. Ono što je potpuno izvjesno da stožer od početka provodi jednaku politiku. Netko govori odgovor u prvom valu, odgovor u drugom valu. Mi smo isti ljudi koji radimo na isti način, vjerujemo struci i evaluiramo iz dana u dan epidemiološke podatke. Prema tome od početka radimo ono što je sukladno ugrozi. Apsolutno švedski model kao takav nije dolazio u obzir u RH jer on doprinosi do širenja virusa, doprinosi do povećane smrtnosti. Međutim, činjenica je da u psihološkom pristupu što vi najbolje znate građane RH je došlo pogotovo nakon ljetnih mjeseci u kojoj je ta napetost i strah popustio do određenog popuštanja koje je uz sve one elemente koji su doprinijeli, a to zimsko vrijeme, hladni uvjeti, boravak u zatvorenom, manje prozračivanje, doprinijelo Poštovani gospodine ministre, možete mi reći koliko vaših kolega liječnika, medicinskih sestara, medicinskog osoblja u ovom trenutku u Hrvatskoj brine u skafanderima, u svojim službama za sve hospitalizirane hrvatske građane pa i za one koji su oboljeli od Covida-19? I pri tome gospodine ministre ne traže svjetla pozornice, ne traže 4 program hrvatske televizije kako bi se tamo nalazili i kako bi pratili njihov rad, za razliku od naših kolega iz oporbe koji ne brinu o njima, njima je važno hoće li na tom istom 4 programu hrvatske televizije sliku svoju ljubiti. O tome da li mi raspravljamo u 10 ujutro i 10 navečer, rad stožera se neće promijeniti, a istina govori da hrvatski građani najviše u ovom trenutku od svih institucija vjeruju Stožeru civilne zaštite. 30% hrvatskih građana prema najnovijem istraživanju govori da stožer radi odlično, a njih 38 traži da još i pojačate mjere. Uvaženi gospodine saborski zastupniče, u ovom trenutku 2.754 hospitaliziranih, to je iznimno veliki broj Covid-19 pozitivnih bolesnika kojem hrvatski zdravstveni sustav u ovom trenutku odgovara na adekvatni način. Prema tome s ovog mjesta ne mogu reći ništa drugo nego veliko hvala svim zdravstvenim djelatnicima, liječnicima, sestrama, nezdravstvenom osoblju koje ulaže enormne napore u liječenju ove teške bolesti. Njima velika zahvala. A naravno da ćemo mi u stožeru i dalje procjenjivati sve one mjere evaluirati ih iz dana u dan svjesni mogućnosti da pogriješimo. Hvala. Poštovani ministre, ja mislim da je jako loše da Vlada nije podnijela izvješće o radu stožera znači gotovo 9 mjeseci Hrvatskom saboru, ali ono što će biti moje pitanje vama, vi znate da je odlukom Vlade nabava roba i usluga za borbu protiv korona virusa izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi. Ja ne znam zašto, mislim mogu razumjeti na početku s obzirom da je bilo, da je bio nedostatak te opreme zaštitnih maski i svega ja mislim da se sada situacija na tržištu stabilizirala, da nema potrebe za tim i mogu izraziti određenu skepsu zašto još uvijek ta odluka, zašto je ta odluka na snazi i kada će se takva odluka ukinuti? Mi smo uputili jedan zaključak prema Vladi kojim tražimo da se ta odluka ukine kako bi se, kako bi taj proces bio puno transparentniji, ali i da podnesete izvješće o nabavci opreme kroz ovo vrijeme dok su informacije bile tajne.

Članak 238. na jednom kaže da zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika i također piše svojim ponašanjem ne smije postupati od općih pravila ponašanja u saboru. Ja zaista mislim, vi me ispravite ako griješim, da zvonjava mobitela i razgovaranje na mobitel je ometanje rada sabora i svakog govornika. Možda vam je čudno jer ste to i vi sami jučer radili, ali mislim da uopće nije predmet rasprave. Da, ovo naravno nije povreda Poslovnika to znate i sami, dobijate opomenu, a što se tiče mobitela ja ću taj čas se odlučiti za to da uopće ne koristim mobitel kad to svi vi napravite. Kad to svi vi napravite i ja ću to napraviti. Neki zastupnici neprestano, neprestano su na mobitelima, ja ne smatram da to ometa druge zastupnike uopće. Ja ne vidim u tome problem, ali ako vi vidite, ajmo se svi dogovoriti i nitko neće onda koristiti mobitel, ja sam prvi za to.

Vi ste meni izdali opomenu, a niste mi rekli kako ja to nisam postupila u skladu s Člankom 238. kad sam točno citirala koji je dio povrijeđen.

To je doduše teorijska stvar u ovom času, ali treća opomena je do kraja rasprave o ovoj temi. Izvolite poštovani ministre. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče nabava zaštitne opreme je od krucijalnog značaja u borbi protiv ove epidemije. Svakodnevno se troše desetine primjeraka zaštitnih odjela, maski, rukavica i svega ostaloga. Nabavka takve opreme mora biti i kontinuirana i neprekinuta. Lanci opskrbe su u čitavom svijetu poremećeni, međutim ono što se radilo u okviru napora Vlade RH za nabavu opreme vrlo je transparentno i već je mjesecima dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva gdje možete u detalje vidjeti, kada je što je u kojim količinama nabavljeno. Sva ta oprema je bila nužno potreba, potrebna u odgovoru na ovu krizu i sjećate se onih početnih problema kada smo zahvaljujući određenim donacijama rješavali određene situacije. Isto vam je i nadalje, postoje određeni direktni kao što sam i pročitao u izvješću putevi nabave robe iz Kine, a najbrži put je ovaj. Hvala. Kolega Bačiću, nitko toliko na HRT-u ne ljubi sliku svoju kao vi i HDZ.

Dakle, uvaženi ministre, u izvješću ste naveli da ste izvršili nadzor nad KB Dubrava i rekli ste da niste utvrdili većih nepravilnosti, ali došlo je do dvostrukog upravljanja pa bez jasno definiranih odgovornosti došlo je do propusta u organizaciji rada. Naime, na stranici 5. izvješća govorite da je Stožeru civilne zaštite dana ovlast da nabavlja robe i usluge i da ih distribuira krajnjim korisnicima, no istovremeno na stranici 15. kažete da je krizni stožer koji je ustrojen unutar Ministarstva zdravstva u travnju davao upute za distribuciju zaštitne opreme pružateljima zdravstvenih usluga.

Poštovana gospođo saborska zastupnice, da, doista je došlo do dualnog sistema upravljanja KB Dubrava jer postojeće ranije rukovodstvo nije u potpunosti provodilo one mjere i one upute koje je dobivalo od Ministarstva zdravstva. Ja vam govorim o dualnom upravljanju u Dubravi. Dakle, Ministarstvo zdravstva na traženje pojedinih zdravstvenih ustanova odobrava određenu zdravstvenu opremu. Prema tome ne vidim nikakav dualizam i prijepor i probleme u opskrbi zaštitnom opremom, jer opskrba nije ni bila problem u Dubravi. Ministre Beroš, da li se vi slažete sa kolegom Bačićem koji kaže, citira podatke da je 30% čak građana ima povjerenja u stožer u odnosu na sve druge institucije najviše. Ja sam vidio prije tjedan dana istraživanje čini mi Instituta za društvena istraživanja koji kaže da od 1 do 10 na skali povjerenje u stožer građani Hrvatske imaju 3,95 što je doista više od Vlade kojoj daju 3,03 na skali od 1 do 10 tri.

Pa meni se to čini da je to kako se kaže ono čega se pametni srame i znate kako ide dalje, pa nije to valjda dovoljno dobro, pa nema veze što je bolje od Vlade koja ima 3, pa nismo mi na vlasti, pa ja bi se toga sramio. Poštovani gospodine saborski zastupniče kao što sam već i rekao nemam baš previše vremena za pratiti ankete, ali moji suradnici me tu i tamo izvijeste i očigledno postoji više različitih izvora. Međutim, meni su govori da postoje i druge ankete koje ukazuju na znatno veći stupanj povjerenja stožeru. U svakom slučaju, u svakom slučaju stožer se trudi raditi na unapređenju epidemiološke situacije uvođenjem onih mjera koje su primjerene i adekvatne. To je naš smisao i cilj, a ono što ako građani prepoznaju koliko su naše mjere dobre je samo nekakav dodatni benefit. Dakle, ne osvrćemo se za nekakvim pozitivnim osvrtom, cilj nam je pogoditi mjere i spriječiti širenje ove virusne bolesti. Poštovani ministre rekli ste nam ovdje da se struka odlučila za ovakav model upravljanja krizom i između ostalog za to da nemamo semafor nego da se reagira od dana do dana. E sad mene zanima tko je ta struka, jer struka koja jest predlagala drugačija rješenja nju ste izbacili iz znanstvenog vijeća, dakle 5 članova vijeća koje je predlagalo upravo između ostalog i uvođenje semafora ste izbacili, pa naravno da niti ne možete imati drugačiji prijedlog struke jer kad ga ta struka da vi ih izbacite iz onog tijela u kojem jesu. I sad mene zanima da li vi podržavate odluku premijera i nemojte mi slučajno reći da je to samostalno odlučio netko tko vodi ured premijera, jer je odlučio premijer, da izbaci tih 5 znanstvenika, vrhunskih top svjetskih znanstvenih iz znanstvenog vijeća koji vas savjetuju i vama trebaju pomoći u vođenju krize? Poštovana gospođo saborska zastupnice, hrvatska epidemiološka struka, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo, njegovi pomoćnici, najvažniji suradnici koji su i predstavnici europskih udruženja epidemiologa su ti koji od početka ove ugroze vode glavnu riječ. Znanstveni savjet je neka druga priča. Većina znanstvenika u znanstvenom savjetu nisu niti infektolozi, niti epidemiolozi, niti oni koji se bave virusnim bolestima. Njihovo je mišljenje iznimno važno i adekvatno, međutim ne bave se užom strukom u tom smislu. Mi se moramo na dnevnoj bazi boriti sa činjenicom da moramo donositi odluke koje imaju direktnu implikaciju na zdravlje hrvatskih građana, na održavanje života [[Upadica: Nemojte iz klupa, molim vas kolegice Benčić.]] hrvatskih građana. I takve naše zaključke i takve naše mjere dovodimo isključivo na mišljenju struke. Samo jedan element gdje sam postupio mimo stručnog mišljenja, a to je kad sam kao ministar dao uputu da se osnuju posebni centri, dakle struci sam nastojao [[Upadica: Hvala, hvala lijepo.]] nešto to je jedini element u toku svog postupanja gdje sam izašao izvan okvira struke. Poštovani ministre vi ste izuzetno pristojan čovjek i vi ste se ispričali sada zato što niste uspjeli u ovom vremenu iznijeti sve ono što stožer radi i što mislite da je potrebno upoznati pogotovo predlagatelje ove interpelacije, ali naravno da koliko god vi govorili jer imali ste prilike i mi svi čuti u ovih nekoliko dana to je sve uzaludno jer je naša oporba zauzela čvrsti stav da omalovaži sav uspješan rad stožera i Vlade. Svakako da ste odlično se snašli u prvom valu kada se malo znalo o virusu, kada nije bilo opreme, kad nije bilo niti poznavanja efikasnosti pojedinih mjera i naravno da je ovaj drugi val zahvatio ne samo Hrvatsku nego i ove zemlje na koje se stalno pozivaju. Ali nije to problem. Tko im brani vele da podržavaju mjere, pa uvijek to mogu, evo i sada ovom prilikom, a da [[Upadica: Hvala.]] u slijedećim replikama ću još.

Naime, mnoge zemlje u stvari većina zemalja pokušava se snaći u novonastaloj situaciji, pokušava naći odgovor na sprječavanje širenja epidemije. Imamo primjere zemalja koje su uvele tvrđe, restriktivnije mjere, nemaju dobre pokazatelje. Iskreno i osobno vjerujem u to da restriktivnim mjerama možemo spriječiti širenje virusa, ali ono što je bitno je bitan taj balans između mjere koje omogućavaju očuvanje zdravlja, između mjera koje omogućavaju održavanje ekonomskih aktivnosti. Taj balans je od osnovne važnosti. I upravo uvažavajući gospodarstvenike iz različitih aspekta pokušavamo doći do rješenja koja daju najbolje rezultate jer za sve se može naći adekvatan epidemiološki model, samo treba tražiti i raditi na Poštovani gospodine ministre, vi ste nedavno rekli da s obzirom na iznimne uvjete rada predlažete donošenje nagrade, 10% od plaće svim onima koji se direktno bave pacijentima oboljelima od Covida-19, ostvaruju ih radnici koji pružaju skrb osobama oboljelima od korona virusa. Tu ste još dodali i one koji rade u zatvorima, kaznionicama, što je u redu. E ja vas sad pitam, da li vi mislite da je tih 10% dovoljno, da li ćete obuhvatiti i liječnike, sestre, tehničare, spremačice, bolničare koji se izlažu zarazi i sami obolijevaju i daju dodatne napore i u ne Covid odjelima gdje također dolazi do proboja virusa, isto tako vrijedi i za zaposlenike i u domovima za starije i nemoćne?

Poštovana gospođo saborska zastupnice, upravo sam se čudio vašoj izjavi u uvodu kada ste rekli da smo neadekvatno povećali plaće zdravstvenim djelatnicima. To jednostavno nije točno. Dakle, dugo smo tražili optimalan model i on je nađen u formuli 10% za sve na plaću. Ta plaća i inače uključuje radne sate i koeficijent složenosti poslova. Prema tome, svi neće dobiti istu nagradu, nego ona ovisi o onim poslovima koje oni obavljaju. I nadalje, kao odgovor na vaš drugi dio pitanja svi će dobiti dodatak na plaću dakle i liječnici i sestre i spremačice i nezdravstveno osoblje. Dakle, svi oni koji su u kontaktu sa covid-19 pozitivnim bolesnicima. Bilo je i drugih prijedloga, međutim s obzirom na kompleksnost priče, s obzirom na kolektivne ugovore i sindikalnu uključenost ovo je u ovom trenutku nađeno kao optimalan model. I ako me pitate mislim da je 10% i malo. Međutim, u ovom trenutku s obzirom na okolnosti punjenja državnog proračuna je realno. Poštovani ministre, oporba želi tu prikazati da sustav nije organiziran, da je stanje kaotično i zato proziva Vladu, resorno ministarstvo i vas osobno. Ja bih tu željela istaći jedan primjer, pa tako da kolegice i kolege, a i naša javnost zna kako sustav funkcionira. Na primjer, prije nekih desetak dana u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije bili su mišljenja da uz raspoložive respiratore bi bilo dobro da imaju u pripremi još dva respiratora. U jutro u 7,45 ravnateljica je poslala ministarstvu mail u kojem iskazuje potrebu za dva respiratora. U 8,30 znači nakon nepunih sat vremena ministar je osobno nazvao župana, potvrdio da će dva respiratora doći i oni su zaista već u narednom danu bili u Šibensko-kninskoj bolnici.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice, Šibenik je samo jedan od primjera. Nema župana sa kojim nisam razgovarao, nema bolnice sa kojim ravnateljem nisam razgovarao. Raspodijelili smo niz novo nabavljenih respiratora i ventilatora, razmjenjujemo zdravstveni kadar na dnevnoj bazi. Evo jučer sam našao 8 specijalista internista za Čakovečku bolnicu gdje se desio ispad na internoj zbog covid pozitivne infekcije. Dakle, ovaj dio strategije našeg odgovora koja postoji. U jednom trenutku kada sve bude iza nas objavit ćemo strategiju odgovora, hrvatskog odgovora, hrvatskog modela odgovora i na prvi val i na drugi val. Ali vjerujte i da sve ovo što se događa nije posljedica stihijskog promišljanja nego strateškog promišljanja i znanja kuda ova priča ide. Sagledavanja mogućnosti djelovanja virusa i povećanog broja bolesnika zato i šatori, zato i raspodjela kadra i medicinsko-tehničke opreme. Podržavam vas danas kao i 25.2. i prije toga jer radite svoj posao dobro. Znači da su unaprijed rekli briga nas je što ćete reći, već znamo što ćemo mi reći. Optužuju nas dnevno i nas i vas i Stožer, sve i Vladu i bilo koga tko im smeta jer im je jedini zadatak da rovare i podrivaju svaki napor ove Vlade ne bi li sebi bili važni. A o kakvim se stratezima radi? Što im smeta? Traže interpelaciju, govore o terminu i govore o tome kome zvoni telefon. To su njihovi dosezi. Dva sata o druga dva članka zakona. Kad dođe večer kažu vi ste krivi, ništa niste znali. Tako su znali i prije, tako će vam govoriti svaki dan.

Poštovani gospodine saborski zastupniče, pa evo ja ću iskoristiti odgovor na vaš upit i repliku na način da objasnimo ono što nisam mogao inicijalno, a to je naš način odgovora na ovu ugrozu a to je centralizirani pristup liječenju covid-19 pozitivnim bolesnicima u regionalnim primarno intenzivističko-respiratornim centrima. To nije tek tako donesena odluka već upravo promišljena odluka da bi se omogućilo da u svim drugim zdravstvenim ustanovama se omogući tretiranje covid-19 negativnih bolesnika. Dakle, to je jedini način da očuvamo zdravstvene ustanove čim je duže moguće od prodora u isti. To se pokazalo kao optimalni model pružanja zdravstvene zaštite diljem Europe i sretni smo što smo na vrijeme prepoznali isti i omogućili u RH ustrojavanje takvih primarno intenzivističko-respiratornih ministre, neću danas ponavljati da li sustav funkcionira ili ne, to hrvatski građani vide kako funkcionira. Ja ću se očitovati na nešto što ste rekli. Kaže, vjerujete struci, a u isto vrijeme ste otpustili epidemiologe iz Zdravstvenog savjeta a s time da su ti epidemiolozi radili na nekim od ovih projekata kojima ste se ovdje pohvalili malo prije. Poštujete liječnike ali ste im isplatili manje plaće, nadoknadit ćete im. To znači samo da niste promišljali što ste trebali sustavno napraviti a na temelju kojih struka donosite mjere vidjeli smo na televiziji kad je neki dan bilo objavljeno što hrvatski građani u anketi kažu koje bi se mjere trebale donijeti. I nakon toga je ova Vlada donijela te mjere. Ali imam još jedno pitanje od one replike od danas u jutro. Rekli ste da u pojedinim organizacijama rada pojedinih zdravstvenih jedinica nisu u vašoj ingerenciji.

To smo prepoznali i najavili smo na vrijeme refundaciju troškova. Kao drugo, ingerencija funkcioniranja zdravstvenih ustanova je u rukama ravnatelja i upravnih vijeća pogotovo županijskih ustanova koje su u županijskom vlasništvu. Ja kao ministar imam obavezu pratiti funkcioniranje obavljanja zdravstvene zaštite ukoliko primijetim da nešto nije u redu intervenirati. I to sam vam rekao da radim na svakodnevnoj bazi.

Jeste sigurni? Poštovani ministre, zamolit ću vas samo za jedno pojašnjenje s obzirom da ste spominjali srazmjerne mjere koje Stožer donosi. Nije mi savršeno jasno ako se mjere donose u odnosu na situaciju kako ona teče, kako smo proljetos kada smo slučajeve zaraze brojili u stotinama, srazmjernu mjeru imali lockdown potpuno gospodarstva, školstva. Nitko nigdje nije išao, održavala se distanca pod mus i to je bio način koji je Stožer preporučio kao borbu protiv pandemije COVID-a. Sada kada govorimo o tisućama u škole se ide, a novi zakon kojeg smo nedavno izglasali propisuje maske, održavanje distance, negdje ste falili ili onda ili sada? Uspoređujemo neusporedivo. U proljetnom valu nismo znali kuda stvar ide. Bio je novi virus, nova bolest bez spoznaje o težini kliničke slike, o broju umrlih. Sada se vidi koliko je zimus klinička slika teža, koliko imamo više umrlih, a okolnosti širenja virusa su iste. On je i nadalje oko nas samo se sada horizontalno širi. Prema tome, u onom trenutku smo sukladno našem znanju, našem stručnom promišljanju, našem iskustvu dali onakav odgovor, a danas u drugom valu upravo na temelju i tih iskustava i drugih činjenica koje smo u međuvremenu i saznali o ovom virusu i načinu njegovog širenja i o utjecaju na gospodarstvo što je jednako važno donosimo druge mjere za koje se trudimo da budu primjerene, da budu adekvatne. Ministre Beroš, vidimo u kako je teškoj poziciji naša zemlja vezano uz korona virus, pa me samo zanimalo na temelju kojih podataka je to premijer Plenković proglasio pobjedu nad korona virusom prije pola godine uoči parlamentarnih izbora.

Vi i sami znate da tijekom lipnja smo imali jedan period kada nismo imali novozaraženih. Tek kasnije u 7. i 8. mjesecu vjerojatno zbog turizma i ostalih aktivnosti se virus počeo širiti što se intenziviralo dolaskom jeseni i hladnijeg vremena i drugih već spomenutih okolnosti. Prema tome to je bio razlog taj trenutni epidemiološki element s time da smo i tada svi skupa naglašavali mogućnost drugog vala i mogućeg jačanja epidemije u 9. mjesecu. Evo ovo je više ne pamtim koja interpelacija Vlade. 16 potpisa, kada dođe do glasovanja nema oporbe. 40-tak glasova vjerujem da će tako biti i na ovu interpelaciju. Glavni prigovori koje čujemo je vrijeme ove debate i isto tako da vi trebate više izvještavati njih. Pa možda najbolje da dignete šator tu, budete cijele dane s nama umjesto da se borite protiv COVID-a jednako uspješno i dalje. Ono što svakako treba reći je da nema čarobnog štapića. Sada u zimi kada je teža klinička situacija vidi se da to ne funkcionira. Imamo balansirane mjere. Imamo dovoljnu opremu. Ni jedan liječnik nije morao birati u Hrvatskoj tko će ići na respirator. Mnoge razvijenije države su to morale. Poštovani gospodine saborski zastupniče, od prvog dana strategija Stožera civilne zaštite bila je transparentno, istinito, jasno komuniciranje sa javnošću. Ulog je zdravlje hrvatskih građana. Sada netko misli da u 21. stoljeću možemo nešto sakriti u doba informatizacije o broju umrlih, broju bolesnih, broju hospitaliziranih? Pa to jednostavno nije moguće. Najtransparentniji smo što možemo biti i ne krijemo ništa. Isto tako javno komuniciramo i naše mjere. Da, slažem se da su neke zemlje uvele semafor. Međutim, odluka naše struke nije bila takva. Ne vidim da je to pogreška.

Poštovani gospodine ministre Beroš, kroz rujan, listopad i studeni kada ste imali puno bolje spoznaje o virusu kako ste sada rekli ste govorili kako se dobro upravlja krizom. Čak ste i govorili da bi restriktivnije mjere, čvršće mjere bile možda i kontraproduktivne. Sami sebi ste nizali pohvale. Nizali ste pohvale i Vladi i stožeru. Međutim, prije nekoliko dana točnije 7. 12. izjavili ste kako je Hrvatska po incidenciji na 100 tisuća stanovnika najgora u Europi. Možete li pojasniti kako je došlo do toga ako ste kroz rujan, listopad i studeni kada ste imali puno bolje spoznaje još jedanput napominjem sami ste to rekli, dobro upravljali krizom?

Poštovana gospođo saborska zastupnice, istina je kao i uvijek u sredini. Dakle, znamo više o virusu i tom znanju smo prilagođavali mjere. Međutim, očigledno je da se virus u okolnostima hladnijeg vremena, dužeg boravka u zatvorenim prostorima širi na drugačiji način. Nismo tada mogli predvidjeti toliko horizontalno širenje virusa u obitelji, jednostavno nismo mogli, niti je itko u Europi i svijetu to mogao. Dakle, to su nove okolnosti i nitko nije sretan ovim brojevima, ali oni su takvi kakvi jesu, ali kao primjer navodim vam druge zemlje koje su uveli i strože mjere, međutim nemaju puno bolje rezultate, a već je dovoljno dugi period protekao od uvođenja istih. Iako i sam osobno vjerujem u to da restrikcija može spriječiti širenje virusa, ali vidimo da to nije uvijek tako. Dobijate opomenu. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Begonja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre, uvodno sve pohvale za dosadašnji rad stožera, nadam se da će tako i dalje dobro raditi. Danas stručna javnost i naši građani o virusu više znaju više nego na samom početku negdje u veljači ili u ožujku. Danas imamo dovoljno zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava, više nego što smo to imali na početku prvog vala. Međutim i tada kad smo imali nedostatak svega ovoga zdravstveni sustav je funkcionirao, građani su imali zdravstvenu zaštitu.

Poštovani gospodine saborski zastupniče, od početka ove ugroze s obzirom da na nju svijet nije bio spreman, postojali su problemi u opskrbi sustava zdravstva i ostalih sustava zaštitnom opremom. Srećom određenim kanalima i promišljanjima otvorili smo te puteve koje koristimo i dan danas, a to je od osnovne važnosti jer jedino uz adekvatnu zaštitu opremom možemo tretirati Covid-19 pozitivne bolesnike. I ono što je od iznimne važnosti je pripremljenost zdravstvenog sustava. Ja ne znam što će biti sutra i koliki će broj novozaraženih i hospitaliziranih biti, međutim napravili smo sve da zdravstveni sustav i opskrbimo zaštitnom opremom i pripremimo u kadrovskom i materijalno tehničkom opsegu za ugrozu koja je i veća od ove. A što će biti nitko od nas ne zna.

Poštovani ministre, pa evo u zadnje vrijeme najčešće od strane oporbenih zastupnika rekao bih i dijela medija, spominje se gospodin odnosno znanstvenik Đikić. Cijelo vrijeme se dakle spominje i poziv se ovdje oporba na njegove izjave, na njegove intervjue, na njegove dakle izjave koje daje u medijima. Pa evo ako malo pogledamo što je govorio gospodin Đikić primjerice 30. svibnja ove godine citiram: „Drugi val korone neće biti tako opasan.“ Onda nakon toga jedan rekao bih Kopernikantski već 9. listopada ove godine gospodin Đikić kaže, normalno je da je ovo početak drugog vala, normalno je da brojke rastu i rast će još više. Pa ja bih rekao da je malo ovo kontradiktorno, a upravo je kolegica Ahmetović nešto spominjala kontradiktornost. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine saborski zastupniče, ja se inače evo sad ispričavam svima onima koji su me pitali na tu temu, nije da sam namjerno ne odgovarao na pitanje o znanstvenom savjetu ali doista mislim da nitko nije izbačen iz znanstvenog savjeta i doista vjerujem da će svi oni koji su dobronamjerni i nadalje sudjelovati u radu istog jer interes hrvatskih građana apsolutno mora biti prevalirajući. Dakle, onaj koji zbog nekih svojih osobnih razloga ili zbog toga što se uvrijedio ne želi dalje sudjelovati u radu istog mislim da ne uvažava zakonitosti znanstvenog usaglašavanja i argumentacije. Prema tome, mislim da će svi oni koji su iskreno sudjelovali u radu istog, a pogotovo oni koji se bave tom strukom, dakle oni koji su epidemiolozi, infektolozi, virolozi, oni koji se bave uže epidemijama dakle ti imaju puno toga što reći i njih moramo slušati, od njih moramo učiti što je smisao zdravstvenog savjeta.

Ja tu informaciju nemam, niti je takva informacija u medijima. Možete li to točno pojasniti jesu li ti ljudi iz znanstvenog savjeta izbačeni ili nisu izbačeni? Poštovana gospođo saborska zastupnice, prema mojim spoznajama nitko nije izbačen i svima se zahvalilo na suradnji i svi su zamolili da sudjeluju i dalje. Tako da moguće da nisam informiran do kraja, ali prema mojoj spoznaji, nitko nije, pogotovo ne izbačen. To su teške riječi iz znanstvenog savjeta. Treba svima onima koji su dosada sudjelovali u radu istog, koji su uložili svoje vrijeme, promišljanje, znanje, sugestiju određenih mjera, treba zahvaliti. Budite sigurni da i u Vladi i u stožeru smo uvažavali različita mišljenja koja naravno da postoje. Međutim, znanstvenici i liječnici najčešće sagledavaju jedan aspekt promišljanja, ali slika je malo šira, slika i gospodarstveno. Stoga podržavam onaj dio apela koji govori o najtežim, najrestriktivnijim mjerama koje su ekonomski moguće, to je bit. I zadnja replika poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre Beroš, dakle tema je Interpelacija o radu Vlade RH u vezi s pripremom zdravstvenog sustava RH na posebne okolnosti uzrokovane Corona virusom. Moje pitanje za vas će biti vrlo jednostavno. Neću od vas tražiti da nekom školskom ocjenom ocijenite kako možete ocijeniti kakva je pripremljenost zdravstvenog sustava, nego jedno jednostavno pitanje.

Poštovana gospođo saborska zastupnice, a epidemiološkim rezultatima u ovom trenutku nisam prezadovoljan, međutim sa pripremnošću zdravstvenog sustava koje uključuje posebnu organizaciju zdravstvene skrbi kako na primarnoj tako i na sekundarnoj razini sam zadovoljan. Čak štoviše ponosan sam na istu. Hvala vam lijepo ministre. Sad ćemo ići na klubove zastupnika. Evo možete otići na svoje mjesto, a prvi Klub zastupnika biti će onaj HDZ-a i u ime njega govorit će poštovana zastupnica Maja Grba Bujević.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, državni tajniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Slušajući danas predlagatelje ove interpelacije o radu Vlade za resor zdravstva, a i današnje iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDP-a gospodina Bernardića jednostavno ne mogu a da se ne osvrnem i da kažem sljedeće, da smo danas čuli jednu od najsramotnijih i najskandaloznijih izjava u ovom časnom Domu, od koga drugog nego od Davora Bernardića. Čovjek dođe za ovu govornicu, nešto odgovori, izgovori mrtav hladan i ode. Gospodine Bernardiću iako nije naravno ovdje ni poraz na izborima nije vas naučio pristojnosti i da prestanete iznositi laži i obmanjivati hrvatsku javnost zlorabeći ljudske živote. Dok ste vi relativizirali corona virus, minirali Stožer i zazivali 400 000 otkaza u RH mi smo od prvog dana brinuli o ljudskim životima. Da smo slušali vas da ste se vi osvijestili da se pandemija događa u svijetu i dok ste završili sa svim propalim inicijativama prema Ustavnom sudu Hrvatska bi izgubila brojne živote, radna mjesta i nikad ne bi imali ovakvu turističku sezonu. Srećom hrvatski građani su u velikoj većini vam rekli ne na izborima i ostavili vas da širite destrukciju isključivo iz oporbe. Zdravstveni sustav se zahvaljujući hrvatskim zdravstvenim stručnjacima i njihovom iznimnom doprinosu u vrlo kratkom roku prilagodio za uspješan odgovor RH na epidemiju, a sve protu epidemijske mjere koje se provode imaju dva konačna cilja, smanjenje smrtnosti i očuvanje zdravstvenog sustava od preopterećenja. Svjetska zdravstvena organizacija početkom 2020. Započela je izvještavanje o pojavi grupiranja oboljelih od upale pluća u Kini i svijetu, te je prema epidemiološkoj situaciji 30. Siječnja još epidemiju proglasila javno-zdravstvenim hitnim stanjem od međunarodnog značenja. To je omogućilo bolju međunarodnu koordinaciju odgovora na epidemiju u skladu sa obvezujućim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, te dodatnu međunarodnu mobilizaciju financijskih ali i ljudskih potencijala. RH je vrlo rana započela sa provedbom epidemioloških i drugih mjera usmjerenih na suzbijanje širenja ove infekcije. Epidemija se u Uredu predsjednika Vlade počela pratiti još 9. Siječnja nakon što je Svjetska zdravstvena potvrdila epidemiju novim corona virusom, a samo jedan dan nakon što su to učinile i prikazale kineske vlasti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo već je tada imao pripremljene informativne letke o corona virusu za putnike u zračnim lukama i to na hrvatskom, engleskom ali i na kineskom jeziku, a samo par dana kasnije podignute su mjere prevencije u međunarodnim zračnim i pomorskim lukama. U Vladi uz nazočnost predsjednika Vlade održan je prvi sastanak Stožera civilne zaštite RH radi podizanja stupnja pripravnosti svih nadležnih tijela i zaštite zdravlja građana RH. Koliko je važan osobna zaštitna oprema i medicinska oprema Ministarstvo zdravstva znalo je prepoznati na vrijeme. Možete li zamisliti što bi se dogodilo da nije na vrijeme osigurana zaštitna oprema zahvaljujući Vladi RH i osobno premijeru Plenkoviću. Vlada je za to potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt zaštita i očuvanje zdravstvenog sustava i javnog zdravlja i osigurala nam iz EU fonda za regionalni razvoj 370 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Još prije proglašenja epidemije covida 19 zdravstveni se sustav počeo reorganizirati i prilagođavati potrebama zbrinjavanja covida-19 pozitivnih pacijenata, kao i ostalih pacijenata kojima je trebalo pružiti zdravstvenu skrb bez obzira da li su imali neku kroničnu bolest ili ne. Ta reorganizacija provedena je na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo zdravstva kapacitet bolničkih postelja namijenjenih za liječenje covid bolesnika je 3599 na današnji dan u RH osigurano, a naravno sukladno epidemiološkoj situaciji oni se mogu i povećavati do broja od 25000 sa kojim raspolažemo. Bolničke zdravstvene ustanove povećale su kapacitete za izolaciju u objedinjenim bolničkim hitnim prijemima i stacionarnim odjelima kako bi bili spremni za prihvat većeg broja novo oboljelih. Svi segmenti skrbi za mentalno zdravlje u Hrvatskoj su se izuzetno dobro prilagodili novo nastalim okolnostima. Ovdje se također može čuti da nisu stručnjaci za mentalno zdravlje uključeni u rad Stožera. To nije točno. Psiholozi, psihijatri, neki sjede tu i sa nama, psiholozi, psihološka komora i krizni centar, Centar za krizna stanja za mentalno zdravlje kliničkog bolničkog centra Rebro. Provode se i potpiru brojni projekti i programi psihijatrijskih ustanova i društva, a koji se tiču preventivnih akcija promocije programa podizanja svijesti o važnosti anksioznosti, anksioznih stanja, program prevencije nasilja, program prevencije suicida i program prevencije sindroma izgaranja i slično. Dakle, same laži. Na temelju odluke o mjerama mobilizacije ministar zdravstva kontinuirano osigurava raspored zdravstvenih radnika i medicinskih oprema sukladno razvoju epidemiološke situacije što ste jasno mogli čuti iz primjera kojega je navela naša kolegica Branka. S obzirom na veliku fluktuaciju zdravstvenih radnika preporuke su date ustanovama da mogu zaposliti ljude bez dobivanja prethodnih ikakvih suglasnosti i bez provođenja natječaja na 60 dana kako bi što više ljudi moglo se zaposliti koji su nam trebali. Ne trenutno izmišljotini ministra zdravstva. Također svim je bolnicama dana uputa da povećaju kapacitete u jedinicama centralnog naručivanja na način da omoguće dodatne termine za naručivanje onih pacijenata koji nisu COVID pacijenti. Pozivni centar u Ministarstvu zdravstva je donio svoje rezultate. Obratilo se puno ljudi i svi su problemi riješeni onih koji su čekali na pregled. Sada bi morala pričati nešto o povjerenstvu struke za primjenu lijekova i liječenju profilaksije s čijeg je rada proizašle su jasne hrvatske smjernice za liječenje COVID pacijenata i dostavljene svim zdravstvenim radnicima u Republici Hrvatskoj. Nešto da kažem na kraju o otpornosti kriznom upravljanju hrvatskim zdravstvenim sustavom. To nije novost proizašla iz ove epidemije. Hrvatsko zdravstvo je u prošlosti bilo izloženo velikim organizacijskim, kadrovskim i logističkim izazovima koji su doprinijeli uspostavi institucionalnog kriznog upravljanja u zdravstvu. Krizni stožer Ministarstva zdravstva izravno je naslijeđe i pravni slijednik Glavnog stožera saniteta Republike Hrvatske iz Domovinskog rata kao glavnog operativno-organizacijskog tijela za upravljanje zdravstvenim sustavom u krizama. U svom izvornom obliku osnovan je još 19. prosinca 1990. godine za potrebe koordinacije sa vojno-redarstvenim aktivnostima u Domovinskom ratu. Jedino razdoblju Hrvatskoj u kojem Krizni stožer Ministarstva zdravstva je bio izbačen iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i time ukinut i nepostojeći bilo je tijekom 4 godine koalicijske Vlade od 3. siječnja 2000. do 23. studenoga 2003. U tom je razdoblju zdravstveni sustav iskusio neupravljanje krizom u aferi Baxter u listopadu 2001. kojom nitko nije upravljao i koja je uzrokovala neposrednu smrt 23 osobe u nekoliko hrvatskih centara za dijalizu. Slijedom svega navedenog Vlada i Ministarstvo zdravstva kao i nadležna tijela pravovremeno i učinkovito su pripremile ovaj zdravstveni sustav na posebne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 i kontinuirano se o njemu skrbe i kontinuirano ga unapređuju.

Jer da jeste primijetili bi da je na početku svoga izlaganja povrijedila članak 238. Poslovnika grubo napavši kolegu Bernardića. Riječi koje je kolegica Grba Bujević upotrijebila su bile takve da bi vi ili predsjednik Sabora meni, o ispričavam se, da je predsjednik Sabora meni za slične riječi prije samo dva dana izrekao ne opomenu, nego oduzeo riječ. Molim vas ako već primjenjujete stroge kriterije vođenja sjednice onda ih primjenjujte na sve. Da primjenjujem stroge kriterije malo bi drugačije to izgledalo. Međutim, vi znate jako dobro da se tu u Saboru daleko, daleko ružnije, opasnije ja bih rekao riječi dolazile sa vaše strane na onu stranu. Bilo ih je i s one strane na ovu stranu i sve se toleriralo. Prema tome, tako dugo dok se ne prijeđu neke granice koje se ne smiju prijeći ja mislim da to ulazi u slobodu govora. Kada si možete vi priuštiti neke stvari i reći nekima, mogu si i drugi reći o drugima. Znate, to je tako, tako dugo dok se ne prijeđu granice. Mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Poštovana zastupnica Grba, hajmo, ne, ne ali plediram na to da prestanemo sa povredama Poslovnika molim vas [[Upadica Grba Bujevića: Mogu?]] Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolega Grbin je povrijedio isti članak 238. zato što sam ja samo iznijela ono što je bilo rečeno.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Odmah bih htjela ovdje razjasniti dvije stvari. Prva stvar koja je uvodno bila rečena o terminu. Dakle, dobili smo termin koji smo dobili. Počeli smo raspravljati u kasnim večernjim satima i to neće umanjiti na nikakav način raspravu da postavimo pitanje, da kažemo i da ukažemo na stvari na koje mislimo da trebamo ukazati. Ali kao što je rekao uvaženi potpredsjednik Sabora on je spreman do ranog jutra biti, a moram reći da smo i mi spremni. Druga tema koja se je postavila da zašto 16 zastupnika je potpisalo interpelaciju zato što je to minimum, zato što nema potrebe da je potpisalo više. Već iz rasprave i iz replika koje su bile ste vidjeli da su zastupnici bez obzira jesu li potpisali ili nisu potpisali sudjelovali i sudjelovat će. A samo da još i kažem da je ovo druga interpelacija. Dakle, u ovom sazivu Hrvatskog sabora ovo je druga interpelacija. Jednako tako ja se neću vraćati u daleku prošlost, vraćat ću se samo od trenutka kad smo zaista sa jednom velikom nemani se susreli i ono što smo imali prilike čuti, vidjeti i ono što smo u pripremi ove interpelacije doznali od zdravstvenih djelatnika na kojem počiva zdravstveni sustav. No u krizi u kojoj su se našli liječnici, medicinske sestre, tehničari, svi drugi zaposlenici hrvatskih bolnica. Oni su jednom riječju ostavljeni na cjedilu da se sami snalaze i bore kako znaju i umiju. Iako se od proljeća znalo što nas čeka, liječnici i zdravstveni radnici nisu dobili potrebne korisne informacije što se od njih zapravo očekuje i kako će izgledati novi način rada. Nisu dobili ni dodatno obrazovanje i vještine koje će im biti potrebne za borbu sa coronom, niti se bilo tko pobrinuo da ih na vrijeme rasporedi i koordinira sa jednog središnjeg mjesta kako bi bili u stanju efikasno raditi svoj posao. Kao što sam uvodno rekla u trenutku kada se je ta velika neman za koju nadam se da više neće biti i da ćemo se vratiti i normalno živjeti, u trenutku kad je došlo ja sam bila jedna od onih koja je zaista vjerovala Stožeru. Moje je povjerenje Stožer izgubio u trenutku kada je ministar Beroš na upit tko je kriv za onu veliku smrtnost u domu za stare i nemoćne u Splitu on je rekao virus. Pa da nema virusa ne bi mi u kasne večernje sate ni raspravljali o pripremljenosti zdravstvenog sustava vezano uz ovu svjetsku epidemiju. Jedan od problema sa kojima su se liječnici suočavali je činjenica da su mnogi se našli u situaciji da radi posao za koji nisu specijalizirani. I od corone nas u ovom trenutku liječe i ginekolozi i pedijatri i psihijatri i mnogi drugi. Zakon o liječništvu jasno propisuje da liječnik sa specijalizacijom može raditi samo u području specijalnosti za koju je stručno osposobljen. Istina, zakon postoji i iznimke od tih pravila. I ovo je sigurna sam takva jedna situacija. Ali liječnici su u nedoumici oko toga da li su mobilizirani, budući da nije proglašeno nikakvo izvanredno stanje. Ti njihovi strahovi u krajnjoj liniji možda su i neopravdani ali oni pokazuju da se sa ljudima nije odradilo i da se nije osigurala osnovna stvar njihov psihički mir prije nego što odu na odjel sa covid bolesnicima, a za to se ponavljam imalo 8 mjeseci. Da je ova priča završila ovo ljeto, da nismo u drugom, trećem ili ne znam kojem valu mi sigurno ne bi sada bili ovdje i raspravljali o tome. Imali smo ljeto, preko ljeta se je moglo odraditi edukacije, mogli su se odraditi čak i on-line edukacije i organizacije. Ali to na žalost nije bilo. Jednostavno liječnici ukazuju na neorganizaciju, nedostatak informacija, nedostatak alata koji su im na vrijeme morali biti dati da se bore na prvoj liniji corona bojišnice. Mnogi od njih se boje da će biti na neki način žrtvovani, gurnuti u vatru bez aparata za gašenje. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku na izlaganje poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Kolegice Taritaš, pa u tome i je problem što je ministar ja sam osobno u Splitu odmah nakon toga što je rekao da je kriv virus za događaj u domu za starije i nemoćne, gdje je bivši gradonačelnik imenovan kad je izgubio izbore, Škaričić imenovan za ravnatelja Doma za starije i nemoćne, koji je rekao da je petnaestak dana imalo temperaturu, stariji i nemoćni tj. štićenici, da je tek tada prijavio kada je corona virus ušao, a ministar je rekao da je kriv virus i stao u njegovu obranu. Evo malo prije smo kolegice i kolege slušali zastupnicu Bujević koja je bila u Nacionalnom stožeru također eksponirana, žena koja je pozivala tada kao članica, kao heroina nacije da maske nisu potrebne i da ih ne tribamo nositi u ono vrijeme kada je bila corona, profiteri kad su profitirali ogroman novac, ne tribaju maske nikome. Kakva maska, šta će vam maska.

Ispričavam se, imala sam osjećaj da mi tu nešto ne štima. Ali evo sve je dobro, danas nešto Internet moj kućni nešto zeza što nije ni čudno. Dakle, sa nama sjedi zaista kolegica koja je ovo proljeće govorila da maske nisu potrebne, a evo u prošli petak je digla ruku što naravno ni ne čudi za to da oni koji neće na odgovarajući način nositi maske biti kažnjeni. I sad da pitate zašto, kakvo je to obrazloženje e to vam je sukladno saznanjima, spoznajama, dakle tamo negdje u trećem, četvrtom mjesecu maske nije trebalo. Dakle, poruke koje su već tad trebale biti slane trebale su biti slane jasne, a ne zbunjujuće.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Prije svega, dopustite mi da kažem jednu izuzetno bitnu stvar. Ova interpelacija nije interpelacija o hrvatskim zdravstvenim radnicima. Oni svoj posao rade najbolje što mogu. Oni ga rade odlično u vrlo, vrlo teškim uvjetima. Ova interpelacija je na one koji su trebali osigurati da naši zdravstveni radnici se sa ovom krizom mogu boriti puno bolje, da im se osigura adekvatna oprema, da im se osigura adekvatan prostor, adekvatna sredstva za rad, a to je bila zadaća Vlade Republike Hrvatske i ona tu zadaću nije najbolje ispunila. Pripremio sam ovu raspravu u jednom potpuno drugom smjeru od onog u kojem ću krenuti, ali moram ovo napraviti jer neke stvari koje je ministar u svojem izlaganju iznio naprosto ne da ne stoje. One su laž. Ministar je rekao da mjere, strože mjere u drugim zemljama nisu dale rezultate. To je ministrova konstatacija. To je ministrova tvrdnja, a brojke kažu sljedeće. Izvor ECDC Europski centar za prevenciju bolesti. 29. listopada ove godine Češka 1500 zaraženih u 14-dnevnom periodu. 10. 12. danas 535. Francuska 29. listopada 880, danas 230.

Je li to primjer mjera koje ne daju rezultate? Ne. To je primjer odgovornih država koje su u brizi za svoje građane napravile ono što je potrebno. Nisu se vodile internim izborima u HDZ-u. Nisu se vodile dnevnopolitičkim potrebama Andreja Plenkovića. Vodile su se brigom i interesima svojih građana. A kako stoji Hrvatska u istom razdoblju? Danas gotovo 1200. Poštovane kolegice i kolege, može li mi netko odgovoriti zašto su Belgija, Češka, Francuska uspjele za tri ili više puta smanjiti broj oboljelih, a Hrvatska ne da nije uspjela, nego je taj broj povećan? I nemojte mi molim vas lagati da je razlog za to borba za financijsko blagostanje i ekonomski oporavak Hrvatske, jer je Eurostat danas objavio podatke da su hrvatski građani od svih građanki i građana u Europskoj uniji doživjeli najveći pad primanja na godišnjoj razini. Da kolegice i kolege, plaće i onima koji rade u Hrvatskoj su pale više nego bilo gdje drugdje. Možda će vas iznenaditi, a možda i neće? Najviše su pale onima koji imaju najslabije plaćene poslove i čija su zanimanja najnestalnija, najmanje zaštićena. Upravo one koje ste primjerice zaboravili u poreznoj reformi, oni su najviše stradali u ovoj krize. I nemojte se izvlačiti da su epidemiološke mjere ovako blage zbog njih. Nisu. Ovako blage su jer nemate reći ću hrabrosti da ne kažem nešto prostije, a to čega nemate je u ovakvoj situaciji bilo prijeko potrebno. Boriti se sa krizom ovakvih razmjera možeš samo ako imaš hrabrosti i još nečega, a vi to nemate. Jesmo, to je činjenica. Ali vi ste od građana dobili povjerenje da radite, da radite, a ne da gledate kako ljudi umiru. I možete dizati povrede Poslovnika, možete davati opomene, možete nas vrijeđati. To ovu činjenicu neće promijeniti. Međutim, da ova rasprava ne bude samo kritika, iako je kritika vašem radu i ponašanju prijeko potrebna bit ću slobodan dati i nekoliko vrlo konkretnih prijedloga. Prvi korak koji je potrebno uvesti, a to je uvođenje metode tzv. semafora kojim se stupanje na snagu mjera veže uz konkretne brojčane pokazatelje. Zašto? Tako da ljudi i gospodarstvo unaprijed mogu znati kada će se nešto dogoditi, da ljudi znaju i građani znaju koja će biti posljedica njihovog nepridržavanja mjera, da ljudi naprosto znaju i budu svjesni što moraju činiti. Tada neće trebati kažnjavati. Drugi korak edukacija. Edukacija građana o mjerama, a ne ono što je napravila gospođa Grba prije gotovo 9 mjeseci, gdje je iz meni potpuno nejasnih razloga svima nama objašnjavala da maske nisu potrebne. I ja sam se zaveo tom tvrdnjom. I ja sam bio uvjeren da nam maske ne trebaju. Da li sam nekoga time ugrozio? Vjerojatno jesam, zato što su gospođa Grba i njoj slični tvrdili da to ne treba. I danas upravo zbog takvih tvrdnji je nekima teško objasniti korisnost nošenja maski. Odgovor, kažnjavat ćemo ih. Ne, krivo. Uvjeravati, objašnjavati koliko god treba. Minuta, sati, dani utrošeni na objašnjavanje ljudima koji će podići svjesnost prvo o potrebi nošenja maski, a onda i o cijepljenju što također ne radite. Ne radite u dovoljnoj mjeri, zato nam samo 50% građana kaže da je spremno cijepiti se. Katastrofalno. Mi moramo učiniti što god možemo da taj postotak dignemo. Nedostatak te edukacije dovodi i do ovog broja. Nisu krivi građani. Krivi su oni, a ići ću toliko daleko pa da kažem krivi smo mi koji se nismo u dovoljnoj mjeri potrudili se poučiti ih. Povećanje broja testiranja. Danas je gospođa Pem Novosel iz Zavoda za javno zdravstvo rekla, citiram: „Problem u Hrvatskoj nije da li mjere koje su trenutno na snazi djeluju nego u tome da mi nemamo parametre na temelju kojih bi to mogli procijeniti. Kada imate situaciju da vam je 30, 35 ili čak 40% testova na korona virus pozitivno to znači da podaci koje prikupljate nisu dovoljno vjerodostojni. Promjene će se moći detektirati tek kada Hrvatska bude dnevno testirala preko 20 ili čak 30 tisuća ljudi. Ljudima treba reći da je situacija jako ozbiljna i da nema nikakvih pokazatelja da je opasnost smanjena.“ Citirat ću na trenutak gospodina Plenkovića 15. kolovoza 2020., „Hrvatska je tada pobijedila korona virus, a situacija je sada daleko manje ozbiljna.“ Nije gospodo, nažalost nije. Povećanje broja testiranja je nužno ne samo zbog detektiranja nego i zato što se kroz povećanje broja testiranja pronalaze zaraženi i oni se stavljaju u karantenu i bolest ne šire dalje. Ali to nažalost nije jedini problem. Upozorili su me da u pojedinim sredinama, Dalmacija, Slavonija na test se čeka i na 7-8 dana. 7-8 dana ljudi čekaju na test. Pisala je o tome i Slobodna Dalmacija prije nekoliko dana, a rekli su mi i neki ljudi koji su se našli u toj situaciji. Nedopustivo i stvara nejednakost među građanima ove zemlje na temelju mjesta u kojem žive. Nije fer da u Zagrebu možeš doći na red gotovo odmah, a u Osijeku ili Splitu za 7 dana. Nije fer, točka. Zato gospodo ne treba bježati od daljnjih strožih mjera. Na temelju brojaka koje sam vam pročitao jasno je da one daju rezultate, ali te mjere moraju biti potkrijepljene jasnim razlozima, a ne kao u slučaju zatvaranja kafića da Jutarnjem listu odgovorite da niste imali nikakve pokazatelje da su kafići mjesto odakle se bolest širi. Moraju se primjenjivati na sve jednako. Nedopustivo je da se dogodi da se u Osijeku čeka 7 dana ili Splitu, a u Zagrebu možeš doći na red odmah. Mjere moraju biti vezane uz nastup konkretnih okolnosti. To je onaj pojam semafora o kojem ha trubim već danima. I za kraj mjere moraju biti praćene odgovarajućim kompenzacijskim mjerama koje će pomoći onima koje epidemiološke mjere pogađaju. Eurostat danas hrvatski građani su doživjeli najveći pad osobnog dohotka na razini čitave EU.

Poštovani zastupnik Pavić je dignuo povredu Poslovnika. Kolega Grbin povrijedio je Članak 238. vrijeđajući kolegicu Maju Grbu Bujević i ministra.

Da li netko ovdje govori istinu ili ne, da li laže ili ne, da li iznosi potpuno krive podatke to nije povreda Poslovnika, a niti je moje da procjenjujem da li netko laže ili ne laže. Prema tome, molim vas to nije povreda Poslovnika i nemojte ubuduće nitko koristiti za to povredu Poslovnika jer kad bi se za to koristilo povredu Poslovnika bojim se da bi brzo bili prazni. Čini mi se da ja vodim sjednicu, a ne vi, nisam dao ni kolegi Grbinu opomenu. Za sad još ja vodim sjednicu, a vi mi nećete dobacivati jer ćete dobiti opomenu.

Zahvaljujem se potpredsjedniče.

Evo prvo želim reći da ne bih zaista željela da se ova rasprava shvati isključivo kao forma kritiziranja onoga što radi stožer i što rade svi ostali. I apsolutno stoji i ne možemo reći da ništa nije napravljeno dobro i ja sam već rekla da smatram da u prvom valu je zaista su neke stvari bile određene dobre na razini da smo, rijetko smo u tim situacijama, mogli biti ponosni i reći gle mi smo ovo dobro valja naglasit da bi otvorenost prema možda nekim prijedlozima, ne samo oporbe, nego liječnika, udruga liječnika i znanstvenika spriječila možda ovo što imamo sada uvođenjem nekih drugih ranijih mjera koje su možda mogle usporiti širenje zaraze i stvoriti jedan plato koji bi odmorio barem ili minimalno barem odmorio naš zdravstveni sustav da ne bi bio u ovom, ovoj situaciji napregnutosti već duže od mjesec i po dana. Dakle, kad govorimo o onome što ne valja ne govorimo samo zato da bi to koristiti, jer zaista ovu krizu ne želimo koristiti samo za kritiku vladajućih već zato da unaprijedimo sustav. Ali moramo isto tako se truditi govoriti istinu. Pa onda kada ste primjerice rekli da nitko nije mogao znati u studenom ove godine da će se virus ovako horizontalno širiti u listopadu i studenom to jednostavno nije točno i vi znate da nije točno, jer je Svjetska zdravstvena organizacija 17. rujna odaslala alarm za Europu i rekla da se virus počeo izuzetno brzo širiti, brže nego u prvom valu i da je potrebno brzo poduzeti određene korake i mjere. Nakon toga je Europska agencija za kontrolu širenja zaraznih bolesti 24. listopada oglasila alarm za Europu. Odmah nekoliko dana nakon toga zemlje počinju uvoditi mjere koje sprečavaju dakle brzo širenje virusa od ograničenja kretanja, od ograničenja poslovanja itd. Međutim, ono što su sve te zemlje imale i imaju, a što mi cijelo vrijeme upozoravamo da je prvo trebalo ponovno uspostaviti, a to je onaj prvi korak dakle testiranja i trasiranja kontakata, a nama se zapravo već u 10. mjesecu sustav detektiranja kontakata raspao. Dakle, onaj prvi najvažniji korak da lociraš, identificiraš gdje su i da izoliraš. To je ono što stalno Svjetska zdravstvena ponavlja. I opet apeliramo. Hajmo ponovno uspostaviti taj sustav da bude efikasan da možemo na vrijeme detektirati kontakte, da možemo na vrijeme ljude staviti u samoizolaciju da imaju barem informaciju i da isto tako povećamo kapacitete ako je potrebno barem u smislu brzine testiranja, jer neki ljudi zaista čekaju na testiranje nekoliko dana. U to vrijeme oni su već zarazili ne zna se koliko ljudi. Isto tako mi smo nekoliko dana nakon Europske agencije isto tako tražili promjenu modela, dali te prijedloge i niste na to reagirali. Dakle, to je bio zaista nedostatak volje da se čuje možda druga strana. Dakle, vi ste rekli da mi nismo slušali tj. nisu znanstvenici ta struka koja određuje koje metode primjenjujemo, nego su to znanstvenici iz Zavoda za javno zdravstvo, ali ne oni iz Znanstvenog vijeća. Pa onda kada su ti iz Znanstvenog vijeća predlagali drugačiji model, onda ih se izbacilo iz tog Znanstvenog vijeća i ne možemo reći ljudi da ih se nije izbacilo. Prvo forma da ih se ukorilo je samo po sebi još možda groznija, a da ne kažemo da zahvaliti se nekome na suradnji znači točno. Petra Klepec, doktorirala na američkom MIT-u, najboljom prirodno-znanstvenom fakultetu. Radi u prestižnoj londonskoj Školi za higijenu i tropsku medicinu. Nenad Ban koji je 2009. godine bio jedan od vrlo, bio na korak do Nobelove nagrade. Igor Rudan, doktor javnog zdravstva i genetske epidemiologije. Premašili ste vrijeme.

Poštovana zastupnice Benčić mene zanima koji je to optimalni model. Jeste li vidjeli što je Institut Robert Koh rekao u Njemačkoj? Znači strožije mjere. Njemački model koji se tjednima reklamirao situacija je katastrofalna. U Italiji koja se susrela u Sjevernoj Italiji sa strašnim brojkama, 939 umrlih je bila najveća brojka tijekom prvog lockdowna. Sada su imali prošli tjedan 993 umrlih u Sjevernoj Italiji. Govorite o testiranju.

Slovačka je istestirala čitavu populaciju.

Kao prvo, dakle ono što smo mi rekli je da smo propustili one blaže mjere uvoditi. Dakle, od lociranja kontakata do uvođenja da svatko radi od kuće tko god to može, nego ništa nismo od toga napravili i odmah smo krenuli na zatvaranje ugostiteljskih objekata itd. što je bilo sada nužno. Ali nismo prethodne mjere uveli. Nadalje, drago mi je da ste me pitali oko antigenskih testova, jer naime ovi znanstvenici koje sam nabrojala koji nemaju sukob interesa su izbačeni iz Znanstvenog vijeća, a gospodin Primorac koji je u eklatantnom sukobu interesa koji je testove koji koštaju 40 kuna prodavao u svojoj Svetoj Katarini za 350 kuna građanima on nije izbačen. Kako zovemo ljude koji profitiraju u krizi? Sada u Znanstvenom savjetu ste si ostavili korona profitere, a ljude koji su najbolji svjetski znanstvenici u svojoj klasi njih ste izbacili van.

Budite odgovorni. Ako imate bilo kakve indicije prijavite to na nadležna pravosudna tijela. Nemojte ovdje paušalno iznositi optužbe prema bilo kome i nemojte tražiti izbacivanje. Znanstvenici imaju pravo na slobodu govora i svatko ima pravo reći i prof. Đikić, i prof. Primorac i da ostala imena ne spominjem. Hvala lijepo. Moram priznati da ovaj se to uklapa, ne, ne treba dobiti opomenu jer to je stvarno nešto, ja ovaj nisam prekidao poštovanu zastupnicu, ali ona je malo prešla onu granicu koja baš nije, nije prikladna za preći u ovom domu. Mi ćemo sada dati riječ u ime Vlade poštovanom ministru Viliu Berošu. potrebno je i nadalje nakon svega što smo čuli reći nekoliko riječi. Kada je riječ o pripremi zdravstvenog sustava i tome da svi liječnici i sestre nisu znali koja je njihova uloga, to jednostavno nije točno. Sve zdravstvene ustanove dobile su vrlo jasne upute o njihovoj ulozi u pripremi zdravstvenog sustava na odgovor za njihovu epidemiju. Odgovornost je ravnatelja da svojim djelatnicima prenese te naputke. Naša organizacija je vrlo jasna, rekao sam centralizirana, usmjerena u organiziranje primarno respiratorno-intenzivističkih centara, nadalje sekundarnih centara koji su smješteni u specijalnim bolnicama i tercijarnih centara. Dakle, vrlo jasne i detaljne upute su otišle iz Ministarstva zdravstva prema svim zdravstvenim ustanovama. Nadalje, potpuno je jasno da se iz jednog mjesta upravlja krizom kao što gospođa Mrak Taritaš tvrdi da je to netočno i da je nepoznato kako se upravlja. Dakle, Ministarstvo zdravstva je preuzelo ulogu vođenja procesa odgovora zdravstvenog sustava na ovu ugrozu. Kada je riječ o specijalistima koji sudjeluju u liječenju ovih bolesnika u RH imamo 110 specijalista infektologije. U svim državama svijeta i Europe slična situacija. Nitko nije bio pripreman na istu. Međutim, imamo anesteziologe, imamo interniste, imamo specijaliste uže anesteziološkog liječenja, svi oni moraju i mogu participirat u liječenju ovog stanja i participiraju, to je naša dužnost i odgovornost. I prema Hipokratovoj zakletvi smo odgovorni za pružanje pomoći našim bolesnicima. Nadalje, odluka o mobilizaciji je nešto što je aktivno već od proljetos. Svaki zdravstveni djelatnik koji je upućen u drugu ustanovu dobio je rješenje o mobilizaciji, dobio je rješenje iz koje u koju zdravstvenu ustanovu odlazi i na koji način radi. Dakle, naš zadatak je kao što ste vi rekli omogućiti prostor, opremu i uvjete. To smo i napravili. Organizirali smo primarno intenzivističko respiratorne centre, Dubrava je u trenu prilagođena novim okolnostima. Provedene su instalacije, rađeni su određeni tamponi, napravili smo sve da u datom trenutku omogućimo da ta zdravstvena ustanova ima 6, a uskoro vjerujem i 7 jedinica intenzivnog liječenja gdje rade specijalisti iz svih zagrebačkih bolnica, gdje rade sestre iz svih zagrebačkih bolnica. To je jedini mogući odgovor na ovu krizu, a sve sa ciljem da odteretimo druge zagrebačke zdravstvene ustanove da mogu pružati ostalu zdravstvenu pomoć čim je duže moguće. Mi ne možemo predvidjeti do kada će to biti, ovisit će o broju novo hospitaliziranih, ali se nadamo da će biti čim duže i da ćemo u konačnici očuvati nekoliko zdravstvenih ustanova koje će pružati zdravstvenu skrb drugim hitnim onkološkim bolesnicima. To je naša ideja i promišljanje. Nadalje, kada je riječ o edukaciji. Naravno da smo razmišljali o istoj. Prvo u sklopu Europske komisije Covid-19 space online edukacija organizirana od Europskog društva za intenzivističku medicinu gdje je prijavljeno preko 2.000 polaznika u 31 centrom. I drugo edukacija koja se omogućava putem hrvatskih stručnih društava u 23 centra u RH. Prema tome, razmišlja se o pružanju hitnih tečajeva svim onim liječnicima koji mogu mora i participirati intenzivističke zdravstvene zaštite Covid-19 pozitivnim bolesnicima. Nadalje, gospodine Grbin apsolutno mi ne pada na pamet da vam lažem da nekakve strože mjere nisu polučile bolje rezultate, ali pogledajte molim vas Francusku, pogledajte Sloveniju, pogledajte Austriju, dakle nema čarobnog štapića, nema onih mjera koje su takve da bi polučile sjajne rezultate. Dakle, to je ono što smo željeli reći. Svako promišlja svoj put i svako promišlja svoje mjere sprječavanja širenja ove bolesti. Nadalje, kada sam govorio o pripremi zdravstvenog sustava nisam, nisam evo neću očigledno ni sada, uspio reći što je sve dalje učinjeno od cjepiva kao što ste rekli. Od propagande koja će vrlo skoro ići da bi pojačali svjesnost o potrebi cijepljenja hrvatskih građana [[Upadica: Hvala.]] izvjesno je da ukoliko dosegnemo određenu procijepljenost će isto biti učinkovito, ali valjda će biti prilike još sada nastaviti. Prva je poštovanog zastupnika Marka Pavića. Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče, kada ukupno gledamo, barem ja kao laik, a vi mi to potvrdite, šta je uspješnost pojedine države u borbi sa koronom. Prvo, ukupna smrtnost, ukupna smrtnost na milijun stanovnika Belgije 1.500, Francuske 869, Hrvatska 576. Druga komponenta, stabilnost zdravstvenog sustava da može apsorbirati bolest 1.000 je slobodnih kreveta imamo dovoljno opreme. Treća mjera gospodarstva i četvrto cjepiva.

Vi ste tu u potpunosti u pravu. Dakle, nema onog recepta koji bi bio univerzalan, koji bi bio adekvatan. U većini zemalja ipak brojevi rastu. U nekim i padaju. Međutim, kada je riječ o onom drugom što ste govorili ja ću spomenuti još neke podatke s obzirom da je ovih dana bilo različitih informacija u javnosti. Dakle, ukupan broj preminulih je 2367. Na respiratoru preminulih je 812, a onih koji nisu bili na respiratoru 1523 što znači da je postotak onih koji su umrli, a bili na respiratoru 34,4% Isto tako, spomenuto je da nisu pribrojani u mortalitetnu statistiku oni koji su umrli kod kuće.

Poštovani gospodine ministre, niste me baš dobro shvatili. Naravno da je edukacija zdravstvenih radnika potrebna, ali je potrebna i edukacija čitavog građanstva. Ta edukacija mora biti kontinuirana. Na njoj moramo raditi doista doslovno svi zajedno, ona nije dovoljna. I upravo zbog toga kod dijela ljudi još uvijek postoji otpor prema mjerama. Edukacija, prevencija, uvjeravanje je daleko bolja metoda nego kažnjavanje. To je ono na što sam vam htio ukazati. I drago mi je da će uskoro krenuti propagiranje cijepljenja, jer bez toga bojim se kako će cijela ova priča završiti. A dopustite mi samo još jednu digresiju.

Poštovani gospodine saborski zastupniče, da činjenica je i mi smo do sada educirali. Dakle, nema pressice Stožera Civilne zaštite gdje nismo ponavljali mjere, gdje nismo ponavljali važnost pridržavanja osnovnih epidemioloških mjera održavanja udaljenosti, higijene ruku, nošenja maske i svega ostalog. Dakle, iz dana u dan, mjesecima smo to govorili. Da li je to bilo dovoljno možemo o tome razgovarati. Međutim, na tome smo koncipirali našu edukaciju. Kad smo vidjeli da to ne pomaže doveli smo izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i razgovarali o sankcijama, ali ne kao metode i penalizacije, nego kao metodi odvraćanja, dakle prevencije. Međutim, upravo u činjenici da su naši građani na neki način posustali u promišljanju tih mjera je nekonzistentnost politike. Dakle, to nije dobro. Nismo bili unisoni.

Hvala lijepa. Poštovani gospodine ministre, ja ću se čak jednim dijelom i složiti sa onom vašom prvom rečenicom koju ste rekli, a to je da ste dio zadataka spustili na razinu ravnatelja bolnica. E sad, ako imate na nekom području eskalaciju epidemije, ako imate najpogođenije županije, ako imate proboj virusa u ustanove onda nešto sa tom organizacijom ne štima. Ako znate da nemate infektologa niti u Stožeru, niti je koordinator u toj određenoj bolnici onda je tu svakako odgovornost ravnatelja koju treba preispitati, pa i kazati. Glede edukacije, zašto smatramo da je trebalo krenuti sa ranijom edukacijom.

Ja mislim da nije svejedno da li hematolog radi sa covid pacijentima ili specijalizant radiologije ili ne znam endokrinolog ili netko tko nije obučen za rad sa covid pacijentima, a to se dešava u našim zdravstvenim ustanovama, a nisu ljudi educirani. Pa i sljedeći put bih napravio ono što sam i napravio ovih dana u gradu i ustanovi iz kojih dolazite, gdje je doista situacija eskalirala.

Tamo sam se na licu mjesta osvjedočio o stanju u Čakovečkoj bolnici i ono što je na žalost problem, da je izbio proboj ne u covid pozitivnom dijelu, nego u covid negativnom dijelu, gdje su se tretirali i testirali bolesnici koji su došli zbog drugih tegoba čak svaka dva dana. U međuvremenu su zarazili liječnike. Očigledno su došli u fazu inkubacije u bolnicu kada se nije moglo detektirati da su pozitivni.

Da ne bi sve ostalo samo na negativnim komentarima referirat ću se na vaše spominjanje nedostatka zdravstvenih djelatnika i kazat ću kako mi je iznimno drago što ste vi zamijenili svog prethodnika na mjestu ministra u trenutku kojem jeste s obzirom da je vaš prethodnik izjavljivao kako jedan svećenik vrijedi 20 liječnika on bi njih pozapošljavao po bolnicama pa ovaj problem ne bismo ni imali. Zaista, bez obzira što je on jedan od 15 ministara koji je iz protekle Vlade morao otići, mislim da je ostavio mjesto boljem od sebe. Da biste vi vjerojatno bili i puno bolji u vođenju ove corona krize da možete djelovati potpuno neovisno samo kao zdravstveni stručnjak to također vjerujem i da mislimo da je ovo sve dobro ne bismo radili danas ovu interpelaciju, ali svakako ste napredak i svakako cijenim vašu volju i napor, jer vam je očito napor.

Kao što sam rekao na početku svog mandata meni je cilj služiti hrvatskim građanima i možete bit sigurni da smo u jeku ove krize napravili sve ne štedeći ni vrijeme, ni energiju konzultirajući i strane stručnjake. Osobno sa profesorom Carom dan danas komuniciram razrađujući tu strategiju najčešće na negativnim iskustvima drugih zemalja Kine i Italije u početku. Razvijali smo je, ona će jednom biti bjelodana i svima poznata. Međutim, potpuno je jasno da ravnatelji zdravstvenih ustanova su do u detalje upoznati sa našim planovima odgovora na ovu ekstremnu krizu. Broj specijalista u svim zemljama je prilagođen nekim drugim okolnostima, ne globalnim pandemijama, tako da svi reagiramo na slični način mobilizacijom zdravstvenog kadra i angažiranjem onih najbližih specijalista koji mogu sudjelovati u participaciji, u liječenju bolesti. Uvaženi ministre, ja mislim da ste vi svjesni da ste sada zapravo prvi puta u poziciji da odgovarate kao član Stožera nekom političkom tijelu. Jer vi Vladi ne odgovarate. Vi Vladi čak niti ne podnosite izvještaje. Oni samo to primaju na znanje. Ovo prvi puta sada odgovarate, a šteta je da vaš nadređeni u Stožeru ovdje nije zajedno sa vama i da on nešto sluša kako god mi ovdje govorimo o pripremi zdravstvenog sustava. Jer više puta ste rekli da to ima veze i da ekonomijom i sa drugim stvarima. Zbog kolone u Vukovaru i zbog vaše osobne snage koje nemate niste zaustavili ovo i prije mjesec dana smo mogli imati zaustavljanje i sada bi imali ove podatke kao što imaju one zemlje koje su na vrijeme barem spustili ovaj broj. Poštovani gospodine saborski zastupniče, mi svakodnevno odgovaramo svojoj savjesti i hrvatskim građanima za sve svoje postupke znamo da utječu na zdravlje hrvatskih građana i svakodnevno smo svjesni činjenice da im odgovara. Nadalje, želio bih vam reći da zar doista mislite da smo ne uredili epidemiološki kolonu sjećanja da bi situacija bila bolja, kada bi građani nahrupili neorganizirano u Vukovar? Ja tako ne mislim. Mislim da je potrebno svaki događaj podrediti okolnostima novog normalnog, epidemiološki ga urediti jer jedino na taj način možemo spriječiti širenje bolesti. A pri tome je naravno potrebno apelirati na one građane koji su možda došli nepozvani nepromišljeno koji nisu nosili maske. Međutim, svakodnevno upozoravamo da je to neprimjereno ponašanje u vrijeme epidemije, da je to ponašanje koje uzrokuje širenje bolesti i koje dovodi i do smrtnih ishoda.

Poštovani ministre, vaš kolega iz stranke Ćelić je mene optužio da širim neistine oko činjenica koje su vezane za prodaju antigenskih testova od strane gospodina Primorca, odnosno njegove Specijalne bolnice sv. Katarina. Dakle, molim vas da mi kažete da li je činjenica da su se u sv. Katarini testovi prodavali za 350 kuna. Nisam mogla niti doći na red 4 dana jer je tolika gužva bila.

Ja sam vrlo velikodušan sa tim da se premaši vrijeme, ali nemojmo pretjerivati u tome. Zahvaljujem. Poštovana gospođo saborska zastupnice, kao ministar zdravstva odgovoran sam za javno-zdravstveni sustav RH.

Međutim, privatne zdravstvene ustanove imaju i pravo i mogućnost odrediti cijene za svoje usluge koje ne kontrolira javno-zdravstveni sustav i za to odgovaraju sami i moralno i drugačije. Dakle, kao ministar zdravstva odgovoran sam za javno-zdravstveni sustav i tu ću napraviti sve da cijena testiranja bude primjerena. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre slušajući večeras raspravu od naših kolega iz oporbe, gospodine ministre ja vas moram upitati nekoliko pitanja. Pa je li doista Hrvatska se najlošije nosila sa ovom pandemijom? Jesu li doista naši liječnici najmanje u ovom procesu naučili, a naši građani najmanje disciplinirani bili? Je li kriv virus ili ste krivi vi gospodine ministre?

Poštovana gospođo saborska zastupnice, Hrvatska na tim ljestvicama nije najgora. U ovom trenutku epidemiološka situacija nije zadovoljavajuću, bili bi sretni da je ona bolja, međutim donijeli smo određene mjere za koje se nadamo da će polučiti rezultate. Ukoliko u predviđenom vremenu ne poluče rezultate iste ćemo pooštriti što svakodnevno evaluiramo. Nadalje, isto tako vam mogu reći da ono što je odgovornost i priprema zdravstvenog sustava da je to potpuno druga priča. Naš zdravstveni sustav je pripremljen na ovu i znatno lošije situacije. To je ono što je moja najuža odgovornost i na što sam nastojao pripremiti zdravstveni sustav novim organizacijsko, kadrovsko, tehničko materijalnim prilagodbama. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, pa evo na početku krize oporba je tražila, oporba je vikala da ćemo svi umrijeti od totalnog lockdowna, danas evo slušamo da trebali smo uvesti apsolutni lockdown. Mene to nekako zbunjuje. Kada se uvelo strože kazne za nošenje maski, e sad to ne valja, sad trebamo razgovarati sa ljudima. Znači imam osjećaj i želi čuti vaš komentar da li je to samo kritika radi kritike ili je to stvarna briga za zdravlje naših građana. S druge strane razgovarajući sa građanima i pitajući ih da li znate kako ste se zarazili ljudi danas ne mogu uopće više detektirati na koji način su se zarazili. Znači teško je uopće naći načina i naći razloga kako su se ljudi zarazili s kim su bili u kontaktu, tko je bio zaražen. Poštovani gospodine saborski zastupniče, pa oporba mora kritizirati, cilj je njen kritizirati određene mjere, međutim ono što želim naglasiti je konzistentnost istih od početka. A to je prilagodba epidemiološkoj situaciji i nalaženje odgovora na istu u kontekstu i gospodarskih znači ekonomskih uvjeta. To je ono što nas od početka čini konzistentnim. I u promišljanju stožera nikada nije bilo oscilacija od toga da smo minorizirali bolest, predlagali nekakve totalne lockdowne ili otišli pak u drugu krajnost. Dakle, nastojali smo biti utemeljeni na konkretnoj epidemiološkoj situaciji. Na činjenici koje determiniraju svaku epidemiju pa i ovu, a to je niz brojeva, ne samo broj novo zaraženih, erofaktor, broj hospitaliziranih, onih na respiratoru itd. Poštovani ministre rekli ste maloprije u svojoj raspravi da je čitav bolnički sustav dobio jasne upute što im je za raditi. Što je s liječnicima u KB Dubrava? Jesu li oni prosvjedovali jer im je dosadno ili nisu znali odnosno nisu shvatili kako bi to oni trebali raditi u danim okolnostima, a prema vašim uputama? Ja bih vas htjela pitati, ako je organizacija tako dobra, kako to da vi kao ministar kažete da niste odgovorni odnosno nije vaša odgovornost za organizaciju rada u bolnicama. Dakle, perete se od odgovornosti kada kritiziramo organizaciju rada, ali organizacija je dobra, ali vi niste odgovorni. Tko je onda odgovoran?

Poštovana gospođo saborska zastupnice imate pravo na svoje mišljenje o mojoj nekonzistentnosti, ja mislim da nisam nekonzistentan i ponovit ću vam još jednom vrlo jasno o čemu je riječ, ali prije toga reći ću vam o dualnosti uputa u Dubravi. Dok ranija uprava nije provodila sve one jasne mjere i upute prilagodbe Dubrave novim okolnostima bilo je riječi o tome da su liječnici i sestre prosvjedovale, međutim to riješili. Vidjeli smo, detektirali smo u čemu je problem, dijagnosticirali smo stanje i riješili ga terapijski promjenom ravnateljstva. Sada takvim situacija nemamo. Šest intenzivnih jedinica je ustrojeno, liječnici iz drugih bolnica rade u Dubravi i takvih problema u ovom trenutku nemamo. Da li će sutra biti neki drugi, pitanje je, ali u ovom ih trenutku nemamo. Upute su jasne i transparentne.

Poštovani ministre meni je najstrašnije od svega ovdje kad vi iziđite za govornicu i vaši kolege s desne strane i onda implicirate da je ova rasprava jedino kritika radi kritike. Vi ste sami priznali da neke stvari ne štimaju, da neke stvari ne možete kontrolirati, a ja bi vam stvarno poželio puno uspjeha, ja bi stvarno volio da stožer odradi posao, da odgovorim vašoj kolegici kad je pitala, ne nismo najgori, drugi najgori smo u Europi. Ja bi iskreno volio, ja prvi puta kada su me pitali u 3. mjesecu u gradskoj skupštini bila je jedna presica pa je bilo pitanje oko mjera oko korone, tada sam rekao ne, ne bojim se ali ću poštivati svaku mjeru koja se donese zato jer građani gledaju nas što mi radimo i onda se prema tome i oni tako ponašaju.

Poštovani gospodine saborski zastupniče i sam sam u nekoliko navrata rekao da su kritike dobrodošle i da se iz kritika ukoliko je ona objektivna može naučiti. Međutim, priznat ćete i sami da su neke kritike tu izrečene samo da bi se kritiziralo. Evo već smo u nekoliko navrata čuli da su određeni znanstvenici izbačeni iz zdravstvenog savjeta što jednostavno ne odgovara istini. I snosimo odgovornost za izgovorenu riječ. Ukoliko to nije istina, moramo to priznati. Dakle, znanstvenici nisu izbačeni i dobrodošlo je njihovo daljnje sudjelovanje u znanstvenom savjetu.

Prije 2,5 mjeseca dio oporbe je sudjelovao na festivalu Slobode. Ljubio se, valjao se po trgu, ismijavao je, govorili su da je korona laž, da ih stožer želi kontrolirati, do jučer zastupnica oporbe nije htjela stavljati masku ovdje u Hrvatskome saboru. Propitkivali su na Ustavnom sudu, rušili su stožer na Ustavnom sudu, pa nije prošlo. Do jučer, i sada pogledajte dio zastupnica koje su potpisale ovaj, ovaj pamflet ne drže maske kako treba, da je ovdje Covid redar naplatio bi im kaznu. I oni govore o tome kako radi Stožer civilne zaštite.

Poštovani gospodine saborski zastupniče, svi mi javni djelatnici i političari odgovorni smo za izrečeno i moramo shvatiti utjecaj naše riječi na pučanstvo. I upravo zbog toga smo stalno naglašavali tu edukativnu djelatnost stožera i naših presica. U određenom dijelu smo presice održavali samo zato da bi slali tu jasnu edukativnu poruku.

Pa doista je ponekad tužno slušati kako vi iz HDZ-a ništa ne razumijete. Nije vama ovog trena oporba najveći neprijatelj, svima nam je korona i virus najveći neprijatelj. A razlog zašto smo bitku s njim počeli gubiti proizlazi iz vašeg tumačenja da svaki znanstvenik ima pravo izreći svoje mišljenje, da ima, ali ako ga kaže u znanstvenom savjetu, a ne slaže se i ne podudara s onim što od tog znanstvenog savjeta očekuje premijer onda će ti isti znanstvenici sa svom svojom stručnošću biti javno degradirani, poniženi i omalovažavani. Pa jel to način? Ovdje se dva ključna pitanja postavljaju. Je li sustav dobro organiziran i je li pripremljen na drugi val? Funkcionira li sve kako treba, donosimo li mjere u skladu sa epidemiološkim standardima ili politikantski onako kako odgovara vašoj većini.

Gospođo saborska zastupnice, ja ću samo reći slijedeće. Mi imamo 23 testna mjesta u RH i kapacitete koji su veći od današnjeg testiranja, međutim organizacijski je iznimno teško prilagoditi se većim brojevima. Međutim, brzo antigensko testiranja, a edukacija mobilnih timova, sestara, liječnika i primarne zdravstvene zaštite te hitne medicine bolničke već je učinjena. I nadamo se u onom smislu što je netko govorio da ćemo upravo primjenom brzih antigenskih testova u ovom trenutku detektirati čim više pozitivnih čim prije i na taj način ih izolirati i spriječiti da oni šire bolest.

Ovo je idealna prilika da vas pitam jer se je u saboru kroz raspravu nekoliko puta, kroz raspravu smo spomenuli našu uvaženu saborsku zastupnicu koja je u veljači rekla, ja ću citirati: „Konkretno i jasno kada je riječ o maskama oni koji imaju simptome bilo kakvog respiratornog infekta zaista bi bilo dobro da nose maske kako se ne bi virus širo dalje, ali svi oni koji nemaju simptome ne moraju kupovati maske i nositi ih.“ Vi dobro znate da smo u petak izglasali odnosno izglasan je zakon da oni ne nose maske plaćaju kaznu. Poštovana gospođo saborska zastupnice, ipak mislim da se korištenje te opaske prema gospođi Maji Grbi Bujević koristi u političke svrhe. Svima nam je jasno koji smo čitali u tom trenutku svjetsku literaturu da ni Svjetska zdravstvena organizacija nije u tom trenutku sugerirala nošenje maski. Ako se niste tada o tome informirali možete i sada. I nadalje, postavit ću vam slijedeće pitanje, što govorite o tome da glavni švedski epidemiolog je mišljenja da niti u ovom trenutku nošenje maske nije primjereno? Osobno iako nisam epidemiolog, infektolog, virolog, mislim da nošenje maske pomaže. Međutim, tada, a svjedočim tome i sam sam čitao da svjetska zdravstvena nije sugerirala nošenje maski. Prema tome, ne mislim da je to tolika pogreška i slažem se s vama da kad god čovjek pogriješi može priznati grešku tako da ne vidim da je to toliki problem ali iz svega ovog što sam rekao [[Upadica: Hvala.]] ne vidim da je to tada bila tolika greška. Drugi, hvala lijepo ministre, slijedeći Klub zastupnika Domovinskog pokreta, u ime njega će govoriti poštovani zastupnik Milan Vrkljan.

Ne znam da li bi još jedino mogli utjecati na to da vašim kolegama iz HDZ-a s desne strane prije ovakvih rasprava, jer ovakvih rasprava će biti vjerojatno još puno s obzirom na epidemiološka predviđanja zamolite da vas ne brane. Niti vas oni mogu obraniti, a niti vas ovi sa lijeve strane mogu srušiti. Ja se neću vračati u 3. mjesec i govoriti o tome da li je trebalo već tada odrediti jednu bolnicu gdje će se bolesnici sa COVID-om skupljati, da li je trebalo zaštititi bolje naše KBC-e, da li je u 5. mjesecu, 6. trebalo provesti jednu opsežnu edukaciju pacijenata, a posebno edukaciju medicinskog osoblja, liječnika i medicinskih sestara, nego ću govoriti o tome da postoje određeni problemi o kojima bi ja htio par rečenica reći i duboko vjerujem da medicina, zdravstvo nije polje za političko nadmetanje. I mene stvarno iznenađuje način rasprave i diskusije koju sam večeras slušao.

I nije čak ni sporno da mi smo toliko zakona i ovaj smo donijeli konkretno vezano na koronu i sutra kada se pojavi neka druga zarazna bolest mi ćemo morati izglasavati novi zakon. Sporno je to što je u taj zakon ugrađeno ono što je potpuno krivo, a što sam o tome i govorio da su kazne predviđene od 10 do 40 tisuća kuna što stvara prostor za nepovjerenje, manipulaciju i moguću korupciju. Ono što bih htio kazati, skrenuti pažnju ja duboko vjerujem da vi to znadete, ali zbog javnosti treba to isto kazati da je Svjetska zdravstvena organizacija nakon što je proglasila epidemiju kazala, preporučila da svaki bolesnik, svaki čovjek, svaka osoba, svaki pacijent koji umre 30 dana nakon što je imao pozitivan test da ga se smatra kao pacijenta koji je umro od COVID-a. Ja bih sada postavio pitanje, da li znadete da je američka Agencija za hranu i lijekove dala priopćenje u kome u 23 točke kazala što sve može se dogoditi pacijentu koji se cijepi? Jedna od najgorih mogućnosti je smrtni ishod. Da li mi hoćemo, da li ministar, da li Stožer, da li Znanstveno vijeće da li mi hoćemo da nam opet kreira javno mijenje nekakav portal koji će strašiti ljude sa tim da postoji mogućnost i smrtnog ishoda? Ako američka Vlada i Agencija smatra da je normalno, da je prihvatljivo i da američki građani mogu podnijeti činjenicu, spoznaju da je moguć ishod cijepljenja i smrtni slučaj zašto mi u Hrvatskoj smatramo da je to nemoguće? Zašto mi njima jasno i glasno ne kažemo što možemo očekivati? Zašto mi skrivamo mogućnost događanja nakon potencijalnog cijepljenja i potencijalnih loših ishoda? S druge strane ja bi vam, pozvao vas da utječete na Vladu Republike Hrvatske da kada pregovara sa farmaceutskim tvrtkama o kupnji cjepiva da se u ugovor ugradi jasna odredba kojom u slučaju teških komplikacija ili smrtnog ishoda za tog pacijenta je odgovorna farmaceutska tvrtka. To ne može biti nešto na čemu će se poslije obitelj ili pacijent sudovat i pokušavat dokazati da je posljedica toga cjepivo, jer mi znamo da pojedinac ne može protiv farmaceutske industrije i zato ga mi kao Vlada svoje građane moramo zaštititi. Nemojte mi reći da je to nemoguće, jer je upravo Vlada Njemačke takav ugovor napravila sa farmaceutskim industrijama i svi njemački građani su zaštićeni od teških komplikacija i smrtnog ishoda. Mi moramo raditi transparentno. Ono što ja osobno, osim toga u onom zadnjem zakonu sedmom jasno piše da je na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ministarstva napravljen stožer, ali da je za rad stožera odgovorna Vlada. Znači i direktor i ministar svi su se abolirali od loše provođenih mjera. Vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem je preuzela odgovornost za provođenje tih mjera. Međutim, ako ćemo govoriti o transparentnosti. U čemu je problem da Vlada iziđe u javnost i kaže da li postoji sukob interesa u znanstvenom Stožeru, u Znanstvenom vijeću? U čemu je problem da to mi već 10 dana nagađamo i prenose nam neki lijevi, ali ne mislim lijevi, ja sam dešnjak pa mislim lijevi neki ono što se kaže lijevi portali koji se u to ništa ne razumiju, niti se razumiju ti novinari koji o tome pišu. Pa u čemu je problem da mi ne možemo transparentno govoriti o takvim stvarima? Da li su postojali u Stožeru, odnosno u Znanstvenom vijeću ljudi koji su imali interes od toga, koji su imali korist od toga što tamo sjede. Mi to ne možemo saznati. S druge strane, ministre moraju vas brifirati vaši suradnici kvalitetno. Sad ste izjavili da je 50 ili 60% pacijenata nakon što su spojeni na respirator uspješno liječeni, da bi kolegica koja je puno odgovornija i stručnija od vas zato što njoj je to posao prije dva dana rekla da brojke idu sa smrtnim ishodom do 80% Tko govori istinu? Što smo mi toliko nedorasli istine? Imamo pacijente koji imaju smrtni ishod. Nemojmo skrivat istinu. S druge strane, jedna agencija je napravila američka je napravila procjenu za Hrvatsku i to je zašto sam sad na neki način afirmativno govorio ako je to afirmativno. Procjene su da će u Hrvatskoj u sljedeća tri mjeseca biti 10 000 mrtvih. Kada sam to govorio prije 15 dana da će Hrvatska prijeći brojku od 1000 mrtvih onda ovi što vas danas brane iz HDZ-a su se zgražali, govorili su da ja pokušavam strašiti ljude i da takve stvari ne smijem govoriti.

Ali ako znamo da ćemo imati 10000 smrtnih ishoda ili sumnjamo u to, onda prestanimo govoriti što je trebalo biti u trećem mjesecu. Idemo početi vući poteze, educirati nove liječnike, educirati pučanstvo o tome da se znaju kako će se pripremiti za tu moguću situaciju.

Još ćemo imati predlagatelja, poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, a nakon toga ćemo napraviti stanku radi provjetravanja. Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnikom. Sad ću iskoristiti ovo vrijeme za nekoliko tema. Ja se mogu složiti sa onim što je ministar rekao da nitko nema čarobni štapić.

U ljudskom rodu je strah nešto što kod vas izaziva i posebne emocije, ali i poseban oprez. Jedini način je smanjiti kontakte. I to je činjenica. Tamo žive Šveđani. Dakle, svaka zemlja mora imati svoj neki model. Ali na ono na što smo ukazivali, na koji želimo ukazivati je nekoliko stvari. U pripremi ove interpelacije naravno da smo to napravili vrlo odgovorno i vrlo savjesno i konzultirali i liječnike i konzultirali i teren i sve ostalo. Pritom moram reći dvije stvari.

I moram reći da hvala što sad je situacija dobra, ali jedno dva, tri dana baš i nije bila dobro i bilo mi je apsolutno jasno zašto je ovako i veliki broj i velika smrtnost od svega toga zajedno. Najradije bih u jednoj od ovih replika pitala ministra Beroša jer vidim da mu nije lako. Žao mi je što će tu biti do kasnih jutarnjih sati sa nama, ali tome je tako. Što on misli da treba sve koristiti? Ali zašto to govorim? Govorim o tom problemu informiranosti. Dakle, s jedne strane moram se dotaknuti te informiranosti naših građana koji zaista nekako nisu, dovoljno ih se ne informira, dovoljno ne znaju. Oni su preplašeni od svega toga. Ali jednako tako, to mi nije čudno jer mi u javnom prostoru dobivamo cijelo vrijeme zaista oprečne informacije. Meni se čini da u tim nekakvim stvarima mora biti jasan, egzaktan i jasno reći o čemu je riječ. Pri tom ću spomenuti ovaj problem sa respiratorima. U ovom trenutku na respiratorima je 296 bolesnika ako ja dobro vidim, odnosno dobro sam pročitala. I sad, oko respiratora je cijelo vrijeme bila priča koliko ih imamo, koliko ih nemamo, koliko ih trebamo, koliko ih ne trebamo. Imamo transportne, nemamo transportne, koji se mogu koristiti, koji se ne mogu koristiti, koji se prebacuju sa jednog mjesta na drugo.